Zašto bježite od ratne štete? Bježi predsjednik Sabora Jandroković i kaže: „Zašto bježite od velikosrpske agresije? Govorite o Miloševićevom režimu. Je li to nekakav ponovno dogovor kakav je imala Kolinda Grabar Kitarović da se ne spominje velikosrpska agresija? Želimo da ova Vlada poduzme korake oko naplate ratne štete posebno ovim teškim uvjetima epidemije korona virusa kada je naše gospodarstvo ugroženo. Želimo da naša Vlada proglasi isključivi gospodarski pojas i osigura dodatna sredstva hrvatskim građanima, hrvatskim poduzetnicima, hrvatskim umirovljenicima i želimo da platite i vratite u proračun novac koji ste uzeli kroz Fimi mediu. To je moja poruka. Izvolite. Ovako, nije baš bilo vezano uz proračun izravno, ali ima više replika na vaše izlaganje.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Gospodin zastupnik je povrijedio članak 238.

Ja vas lijepo molim, hajmo prestati sa tim igrama povrede Poslovnika i zlorabljenje povrede Poslovnika. Molim vas lijepo, stvarno to nema smisla.

Sami ste rekli mnogi od vas iz raznih stranaka da je to najvažniji dokument koji ovaj Sabor donosi. I jest. Prema tome, nemojte iz toga raditi sprdačinu i nemojte to zlorabiti za prepucavanja na jednoj prizemnoj razini. Raspravljajmo o proračunu. Netko će reći da je on dobar. Netko će reći da je loš. Netko će imati ovakve primjedbe. Netko će imati onakve primjedbe i o tome raspravljajmo. Ali nemojmo se spuštat na razinu ljudi nas gledaju i imaju svoje mišljenje o ovom Saboru onako kako ga mi prikazujemo. Ja vas molim da o tom vodite svi računa. Imamo repliku poštovanog zastupnika Troskota.

Svaka organizacija ima svoju čelnu osobu, odgovornu osobu koja odgovara za djela i zlodjela koja je napravila. Jel' vi mislite da ima itko više da mrzi odnosno ne voli, osuđuje i prezire odgovorne osobe koje su nekad u HDZ-u radile zlodjela. Nema nikog više osim nas ovdje koji takve stvari preziru. I zbog toga ne možete vi osuditi svojim govorom 200 tisuća članova HDZ-a časnih i poštenih ljudi, časnih i poštenih ljudi, vi ih osuđujete zbog toga što su pojedinci iz HDZ-a radili zlodjela. Radili su iz drugih stranaka na jednaki način. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora članak 238. gospodin Mato Franković je povrijedio Poslovnik, jer je opet otišao u temu koja nema veze sa hrvatskim proračunom i povrijedio je institut nakon što ste vi upozorili kao predsjednik Sabora da se više ne vraćamo na teme, nego da se vratimo na civilizirane rasprave današnje tematike, a to je hrvatski proračun. Prema tome, na žalost se razvila jedna situacija sa kojom se ja apsolutno i duboko ne slažem. I ja vas molim sve ostale da se vratimo na raspravu o proračunu, bez obzira što je rekao kolega Grmoja, bez obzira što ste rekli vi ili bilo tko drugi. Molim vas idemo raspravljati ozbiljno o ozbiljnom dokumentu koji se tiče svih ljudi u ovoj državi [[Upadica Grmoja: Mogu ja?]] Izvolite. Kolega Franković, ja se sa vama slažem ne može svaki član Hrvatske demokratske zajednice biti odgovoran za ono što je činilo vodstvo jedne političke stranke, ali isto tako ne može Andrej Plenković i ovo vodstvo HDZ-a onda biti po vašoj logici zaslužno za stvaranje Hrvatske države. Ne ide to. Dakle, ono što vam ne odgovara od toga biste se maknuli.

To ne znači da svaki član HDZ-a snosi odgovornost za kriminalne radnje ili da je svaki član HDZ-a zaslužan za stvaranje Hrvatske države. Andrej Plenković sigurno nije. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Troskota. Poštovani gospodine Grmoja u vašem radu sam primijetio da ste se dosta pozabavili i radili na temama Hrvatske gospodarske komore i Obrtničke komore i da ste stalno isticali koliko su naši poduzetnici opterećeni sa nametima, pa bih vas molio da komentirate Vladinu odluku. I pitanje broj dva koje je multidisciplinarno zapravo multiresorno slobodno mogu tako reći, jest da evo nedavno smo imali prilike svjedočiti da su Talijani pokušali zapravo napraviti odlagalište smeća u Prezidu što bi dovelo i do financijskog odnosno proračunskog deficita, odnosno to bi netko morao platiti, sigurnosnog i na kraju ekološkog. Pa evo, s obzirom da danas debatiramo vezano za hrvatski proračun, ja bih vas lijepo zamolio da komentirate i date svoje mišljenje o te dvije točke. Sve što sam govorio ticalo se proračuna. Ja evo slušao sam ovdje kolege bilo je dobrih ideja, moram neke pohvaliti. Ja sam dao tri konkretne ideje kako povećati prihode državnog proračuna i sve se ticalo proračuna o čemu sam govorio. To što neke boli ono o čemu ja govorim to je drugi problem. A ovo što vi kažete da hrvatski poduzetnici imamo ove covid potpore. I na žalost evo kolega Sanader je tu iz splitsko-dalmatinskog HDZ-a covid potpore u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobivaju koalicijski partneri, Kerumova rodbina. U Zagrebu tako drže ljestve Bandiću i to je ono što je žalosno, a niti na jedan način ne žele rasteretiti poduzetnike, ukinuti im ove nepotrebne namete kao što je članarina za HGK i članarina za HOK.

Kolega Grmoja o kolektivnoj odgovornosti HDZ-a ću drugom prilikom kad budem imao malo više vremena nego sada u replici. O tome ću vrlo rado sa vama raspravljati. Što se tiče uvreda kolega Grmoja nikada protiv vas ne idem ad hominem, nikada jedino kad vi to radite prema meni ili prema nekome od nas ovdje i to neargumentirano. To vi jako dobro, mi smo o tome već imali puno puta raspravu i ovdje i u hodnicima Hrvatskog sabora. To vi jako dobro znate, a to znaju i kolege zastupnici koji prate moj rad već dugi niz godina. A treća stvar zbog koje sam vam dao repliku, jer ovo sve doista nema smisla dao sam vam repliku zbog gospodarskog pojasa. Ova vladajuća većina i HDZ će proglasiti IGP isključivi gospodarski pojas onda kada to za Hrvatsku bude najoptimalnije rješenje. Što se tiče novaca i eura koje spominjete u ovom trenutku proglašenjem zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa hrvatski ribari zapamtite kolega Grmoja ne trpe nikakvu štetu niti Republika Hrvatska jer je ZERP ili IGP i nakon proglašenja zajedničko more EU. Niti jednu uvredu nisam uputio ovdje prema niti jednom zastupniku, niti sam nakon pitanja kolege Frankovića uvrijedio na bilo koji način ljude koji su članovi HDZ-a. Osobno znam neke koji su pošteni, časni ljudi. Koji rade svoj posao kako treba, dakle to nisam činio. Govorio sam o odgovornosti jedne političke stranke kao pravne osobe, a što se tiče IGP-a ne bi Italija kao puno moćnija zemlja u EU od Hrvatske se zalagala ovakvo stanje da mi u njemu profitiramo.

Matematika je vrlo jednostavna i ovdje je sve jasno tko ovdje gubi, a tko dobiva. Kolega Miletiću ako je Europska komisija napravila jednu analizu 2013. godine i u toj analizi pokazala da mi gubimo toliko novca godišnje znači negdje oko 32 milijuna onda nema razloga, ja ne znam zašto kolega Bačić vjeruje Europskoj komisiji kad mu to odgovara, a ne vjeruje i zatvara oči kad ne želi vidjeti propuste ove i vlada koje su prethodile ovoj Vladi. Ja znam dok su bili pregovori HDZ-a i MOST-a mi smo inzistirali na proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Prva odluka koju je donijela Plenkovićeva Vlada je da se pokreću konzultacije o proglašenju pod našim pritiskom, o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Davor Ivo Stier evo da pohvalim jednog HDZ-ovca na tim pregovorima, nije čovjek tu, se zalagao za proglašenje IGP-a, a dok su trajali pregovori Andrej Plenković je govorio da on to ne želi napraviti jer se ne želi zamjeriti Italiji.

Hvala lijepa. Evo poštovani potpredsjedniče ja ću se vratiti malo na proračun za razliku od ovih dosadašnjih eksapada. I ono što svih nas zanima, a to je kako i koliko smo zapravo iskoristili naše fondove EU i što je ono što je prikazano do sada u samom proračunu za 2021. odnosno do 2023. Svi znamo da je Covid kriza još uvijek aktualna, da je iz tog razloga i uvijek i teško prognozirati što će se događati u budućem razdoblju, međutim moramo napomenuti upravo da su EU fondovi zapravo i sredstva koja dolaze iz njih itekako izdašna i nemojmo zaboraviti da je to i višegodišnji financijski okvir koji počinje teći od 2021. to je 12,9 milijardi EUR-a uz ovaj prethodni koji sada koristimo preko 10 milijardi EUR-a i EU nove generacije koja iznosi 10,6 milijardi EUR-a. Kada pogledate kolege su spominjale da se u samom proračunu ne vidi što je i na koji način iz kojih izvora dolaze određena sredstva onda bih htjela napomenuti, a to je spomenuo i ministar da postoji tablica rashoda državnog proračuna u razdoblju od 2018. do 2022. i koja govori upravo i daje analitiku iz kojih sredstava dolaze i pomoći EU. Pa imamo ukupna sredstva pomoći to je petica, dakle po računskom planu i to je u 2021. 24,9 milijardi kuna, u 2022. to je 25,4 i 2023. 21,4 milijarde kuna. Od toga kad se pogledaju u analitici onda se može vidjeti da su to redovne pomoći dakle iz ovog višegodišnjeg financijskog okvira, ali isto tako da postoje sredstva koja su nova, dakle ona koja koristimo sada po novom odnosno u ovim novim fondovima solidarnosti i nove generacije. Tako da je kad se pogleda 2021. onda je upravo ovi, ovaj fond solidarnosti koji je inače 683 milijuna EUR-a on je u 2021. iskazan sa 2 milijarde i 52 milijuna kuna što znači da je samo djelomično iskorištena ta omotnica, a predviđa se isto tako s obzirom na kratkoću korištenja tih sredstava, a to je svega 18 mjeseci da će se u 2022. povući dodatnih 3 milijarde kuna. Isto tako, instrumenta EU nove generacije za 2021. je predviđeno 210 milijuna kuna i onda imamo sukcesivno '22. i '23. 790 i 820. Isto tako, je moguće pogledati sve ono što se koristilo i što se povlačilo i što će se povlačiti kroz Europski socijalni fond, Kohezijski fond regionalnog razvoja, ribarske fondove, poljoprivredni razvoj, za ruralni razvoj, itd., dakle sve je to analitički pobrojano kao i onaj švicarski instrument i ostale refundacije europskih sredstava. Moramo reći da je do sada ugovoreno preko 105% sredstava .../nerazumljivo/... u ovoj prethodnoj omotnici, a da je 36% isplaćeno, što je znatno kvalitetnije i bolje nego što se to događalo u nekim prethodnim razdobljima. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovana kolegice Perić, bilo bi lijepo da u svojim raspravama se ne osvrćete na takav negativan način na rasprave kolega koji su prethodile vama. Nikakvim eskapadama ja nisam ovdje svjedočio, ne znam na što ste mislili, bilo bi lijepo da prenesete ove dobre prijedloge kako popuniti državni proračun predsjedniku Vlade.

Evo, ja bih vas molio s ovog mjesta da prenesete to premijeru, vidim da ministar Marić je malo ovaj, odsutan pa bi bilo dobro da vi to učinite. Hvala lijepo poštovani kolega. Ja sam uvjerena, sve ono što je što je pozitivno i dobro da će Vlada prepoznati, ali isto tako, smatram da jako puno toga se iskoraka i napravilo i radi, a pogotovo kada govorimo o socijalnim pravima i o brizi za potrebite, da ova Vlada je napravila puno više od mnogih drugih. Evo, kolegice, vi ste govorili o EU odnosno o EU projektima i vidite, sad je dobro da smo mi članovi EU iako i danas imamo euroskeptika. I nemojmo zaboraviti da smo mi mlada članica i ne možemo očekivati da budemo među prvima u EU koja ima tradiciju dugi niz godina. Zasigurno možemo očekivati da ćemo u sljedećih 10 godina i mi iskoristiti sve pogodnosti koje nudi EU.

Hvala lijepo kolega Šimičević, da, više puta danas je spomenuto značaj upravo našeg članstva u EU i koliko je ovaj period itekako puno lakše prebroditi s obzirom da smo članica tog jednog velikog tržišta i članica unije koja je, daje mogućnosti na koji način rješavati, kako gospodarske, tako i sve ostale probleme. Mi kao država smo u prethodnom periodu u ovoj prethodnoj omotnici nismo niti korisnici zapravo cijelog razdoblja, nego samo jednog dijela razdoblja, doduše, u tom periodu smo se praktički učili kako povlačiti i kako stvarati kvalitetne projekte, a na nama je, normalno da što kvalitetnije ta, te projekte iskoristimo. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Marko Pavić. Hvala lijepa poštovana zastupnice. Jako lijepo ste objasnili upravo na koji način se fondovi EU transponiraju kroz stavku koja se zove pomoći EU, koja je sada za sljedeću godinu, dakle, gotovo 25 milijardi kuna. Bilo je danas rasprave i mislim da neki oporbeni zastupnici nisu znali, recimo, gđa. Mrak-Taritaš je postavila pitanje premijeru gdje su tu mjere aktivne politike zapošljavanja, prekvalifikacije, samo bi spomenuo da su upravo tu. 8 milijardi kuna je u zadnje 4 godine Vlada Andreja Plenkovića dala na politike zapošljavanja, većina je došla iz EU fondova, ali se raspodjeljuje putem nečeg što se zovu operativni programi.

lijepo. Pa da, mislim da je potrebno pročitati detaljno upravo obrazloženje koje nam daje i koje nam kvalitetno daje upravo Ministarstvo financija sa svim podacima i u proračunu se mogu pročitati isto tako, kroz svaku glavu, kroz svakog korisnika iz kojih izvora dolazi koji projekt. Dakle, za to treba malo uzeti vremena i pogledati, ali isto tako treba reći da je upravo za 2021. ovdje u samom planu vrlo oprezno planirano korištenje tih sredstava jer normalno da je taj konzervativni način planiranja puno pametniji s obzirom da, evo, uvijek se može dogoditi, iskustvo kaže da se može dogoditi da se odmah ne dogovore sve kondicije, pa onda ne možete ovisiti samo o tuđim sredstvima. Poštovana kolegice, vi ste lijepo pročitali što piše u ovoj točci 5 koliko je sredstava od Europe moguće dobiti. Naravno, govorim moguće dobiti jer kao što smo vidjeli, od ovih 105% ugovorenih, realizirali smo 36% još ove godine ja teško mogu vjerovat da ćete uspjeti realizirati tih 105% koliko ste ugovorili.

Pa evo kolega ako se malo zadubite u samo korištenje fondova onda znate da od postojeće omotnice koja je da onda imate još tri godine, dakle N+3 da možete koristiti ona sredstva iz prethodnog razdoblja … [[Upadica se ne razumije.]] da ih možete naplatiti znači da ih možete realizirati. Prema tome, nije kraj 2020. nego za omotnicu 2020. 2023., a paralelno se s tim koriste i nova sredstva odnosno može se aplicirati i na novu omotnicu koja je od 2021. I to je rezultat rada Vlade gdje je bilo rečeno da će se to razdoblje iskorištenosti smanjiti, međutim mi smo izlobirali kao država da ono ostane tri godine. Prema tome, to nije malo razdoblje za početnicu i državu početnicu kao što smo mi.

Prvo, nekoliko općih teza oko proračuna, a onda ću se baviti sa dvije, tri konkretne i specifične teme u pojedinačnoj raspravi.

Ja ću vam reći jednu činjenicu, ja ne znam kako je prije bilo, međutim mogu vam reći da je jedan Grad Zagreb koji nije baš šampion u financijskoj transparentnosti je dao više vremena gradskim zastupnicima trenutno za ovaj gradski proračun za sljedeću godinu, tako da čak i u Gradu Zagrebu gradski zastupnici dobiju ga ranije nego saborski zastupnici državni proračun. Druga stvar, nije normalno da imamo rebalans gotovo u isto vrijeme kao i proračun, znači rebalans za ovu godinu kao i proračun za sljedeću godinu. Naime, mi smo imali prošli tjedan raspravu o rebalansu proračuna i sada imamo proračun gdje trebamo pratiti smanjenje povećanja određenih stavki, ali na način da to nije u odnosu na onaj originalno usvojeni proračun krajem prošle godine za ovu godinu nego u odnosu na prošli rebalans koji nije isti kao rebalans koji ćemo upravo sada usvojiti o kojem smo raspravili prošli tjedan. Pa tako da je potpuno nejasno i konfuzno koliko se povećavaju ili smanjuju stavke komparirati sljedeće godine u odnosu na ovu godinu.

Znači puno bi nam više olakšalo da pretražujemo proračun, da računamo, da radimo amandmane, da negdje uzimamo da bi negdje dali kada bi to bilo u tabličnom prikazu znači kroz nekakav Excel ili neki drugi program ili kakogod.

Meni nije normalno da u 21. stoljeću mi sebi otežavamo i javnosti ovako kompleksan i opsežan dokument kao što je proračun. Znači bavimo se brojkama, a koristimo PDF za to. Znači to je toliko uopće. Što se tiče konkretnih nekih stvari, ako gledamo Fond za obnovu Zagreba i okolice ili općenito koliko je u proračunu za sljedeću godinu predviđeno, rekao sam već oko pet milijardi kuna ćemo dobiti iz Fonda solidarnosti EU, međutim sav taj novac može ići isključivo za obnovu javnih zgrada. Prema pitanju i odgovoru koje sam dobio od premijera danas, nevjerojatno ali istinito u sljedećoj godini je predviđeno samo 245 milijuna kuna za obnovu privatnih zgrada u Zagrebu i ostalim županijama nakon potresa, 245 milijuna kuna. Znači podsjetit ću vas da je oko 40 milijardi kuna je trošak koji smo mi predvidjeli da će se pokriti modelom koji smo izglasali u Zakonu o obnovi. Znači ovom dinamikom, a koristim sad podatke Vlade predviđeno je da prosječna zgrada od nekakvih 900 kvadrata koja ima žutu naljepnicu, znači nije najgore prošla u potresu nego ajmo reći prosječna zgrada, prosječno prošla u potresu da je nekakav trošak konstrukcijske obnove oko 2,5 milijuna kuna. Znači za ovaj novac mi možemo obnoviti sljedeće godine oko 100 zgrada od 25.000 zgrada i da oduzmemo one javne zgrade koje ćemo u znatnijem dijelu financirati iz Fonda solidarnosti, znači to će biti otprilike oko 2,5 milijarde kuna u sljedećoj godini koliko to novaca ostaje. A podsjećam država treba financirati 60%, a u nekim slučajevima socijalno ugroženih građana 80% konstrukcijske obnove, znači ne govorim o cjelovitoj obnovi, to će morati privatni vlasnici, govorim samo o konstrukcijskoj obnovi. Pitaju novinari hoće li Grad Zagreb imati dovoljno novaca da mečira, da prati, da sufinancira ono što bi država trebala osigurati. Pa ako država osigurava samo 235 milijuna kuna, to znači da Grad Zagreb treba osigurati smiješnih 60 milijuna kuna sljedeće godine da sufinancira obnovu zgrada, stambenih zgrada i drugih u privatnom vlasništvu, 60 milijuna kuna. Toliko mi potrošimo samo da znate na Arenu Zagreb godišnje, godišnje. Toliko plaćamo godišnje za Arenu Zagreb zadnjih 13 godina i sljedećih 18 godina. Tako da toliko o tome. Znači meni je to jednostavno ako je to dinamika kako će Ministarstvo graditeljstva raditi obnovu sljedeće godine, mislim da će građani se jako puno načekati i trajat će ovo 200 godina ovom dinamikom. Prva je uvaženi zastupnik Mato Franković. Poštovani kolega Tomašević vi znate ja dolazim iz Dubrovnika. Inače sam rođen na Pelješcu mjesto Ponikve pored Stona. 1998. godine Ston je razorio jedan strašan potres. Ljudi su 6 godina živjeli u kontejnerima. Država je naravno obnovila Ston. Iza toga su se ljudi vratili u svoje obiteljske kuće. Prijedlog ovogodišnjeg proračuna 245 milijuna je za početak. Rebalansi proračuna služe kako bi se nakon što inicijalna sredstva krenu u budućnosti ta sredstva dizala, prilagođavala situaciji i sl. Tome službe rebalansi proračuna. Naravno građanima Grada Zagreba treba reći da se kuće neće moći obnoviti u godinu dana. To jednostavno nije moguće.

Međutim, jasno je. Znači ono što mene brine je dinamika Ministarstva graditeljstva ako misli da će ovo biti dinamika sljedeće godine. A ja ću vam reći, ne govorimo mi o 6, nego govorimo čak i o 10 godina. Da je 20 tisuća ovom dinamikom ako 100 zgrada bude jedne godine će trajati 200 godina obnova. Znači da 10 puta ubrzate opet neće biti ni približno dovoljno brzo ako uspoređujete primjerice sa Gradom Dubrovnikom, ili Stonom, ili Gunjom ili nekim drugim područjima koji su pogođena u potresu. Znači izglasali smo ovaj zakon. Preuzeli smo nekakve obaveze. Izglasali smo ga sa nekom većinom ovdje u Saboru. Znači ljudi imaju određena očekivanja. Mene zanima, mene brine operativa ministarstva i fonda ako se misli na temelju ovoga planirati proračun.

Kolega Tomašević vama uvijek nešto ne valja i to je u redu, ne valja, ne valja. Ali sam negdje pročitao da ste vi bili član ili čelnik neke udruge koja se zove Institut za političku ekologiju, ako se ne varam. Pokušao sam tamo naći nekakav financijski plan te udruge jer sam čuo da ona dobiva podosta novaca pogotovo iz nekih inozemnih fundacija i ne možeš naći ništa. Da li to stvarno nema ni u PDF-u, ni u Excel ili vi to ne želite pokazati jer ne želite da ljudi znaju gdje ti novci idu? Pa onako napišemo projekte, aktivnosti itd. i onda su svi upoznati, jer valja krenuti možda i od sebe u nekom momentu. Jer ako nešto ne valja u državi, možda valja kod mene? Ali ja ne vidim ni da to kod vas funkcionira kako treba ili mi pošaljite link da ja znam gdje su ti novci tamo, a da i mi nešto znamo što se događa u tim udrugama koje se zovu Instituti, pazite, za političku ekologiju. Ne znam da li je do maske, ili vašeg izgovora, ili vam je neugodno o tome što pričate pa onda govorite ispod glasa. Ali ne znam da li je zbog ove etičke maske ili ove fizičke maske, ili ove psihičke maske. Ne znam kakva je maska u pitanju. Znači niste mi odgovorili na pitanje. Govorimo o dinamici obnove. Znači, zanima me samo kakav je plan. Znači, koliko se misli ovo rastegnuti. Da li, evo sada znači ja odgovaram čovjeku na repliku, on telefonira. Jel' to način? Ja vam odgovaram, a vi telefonirate za to vrijeme u sabornici [[Upadica Sanader: Nemojte raspravljati.]] Znači ne zaslužujete niti odgovor na repliku jer ga ne želite niti čuti Samo dajte. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Zvane Brumnić.

Da li ste u trenutku kada ste dizali ruku za ovaj Zakon o obnovi vjerovali Vladi da će u mjesec dana donijeti program mjera i osnovati fond kao što je rekla te da će obnoviti zgrade u Zagrebu u razumnom roku? Vi ste sada u svojoj raspravi rekli koliko je novaca za privatne zgrade predviđeno. 245 milijuna ako dodamo onih 60 milijuna koje treba osigurati Grad Zagreb, tada je to 3 stotine milijuna. Da li vam je sada žao što ste digli ruku? I ako vam nije žao na koji način mislite da Vlada može hajmo reći poboljšati izvedbu u odnosu na ovo što je sada predložila? Mi smo taj zakonski okvir mijenjali sa amandmanima i na kraju smo digli ruku jer smo htjeli da stvar ide dalje. Međutim, ono što je na Vladi sada je operativa. Nije se odabrao model koji smo predlagali. Vlada odlučuje i predlaže proračun koliko će ostvariti novaca tj. prvenstveno Ministarstvo graditeljstva. Ja samo mogu reći da ovom dinamikom će to trajati 200 godina. Ja ću samo reći još jednu stvar, a to je da je 263 milijuna kuna predviđeno za subvencije za stambene kredite od APN-a, znači otprilike isti iznos za mjeru koju je i guverner ovdje potvrdio da diže cijenu nekretnina zato što je periodička i da je loša u tom smislu. Mi ćemo tražiti i amandmanom da se dio tog novca usmjeri na gradnju javnih stanova za najam jer mislimo da je to puno bolje za mlade ljude i da će lakše rješavati problem jer sada pomažemo ljudima i dižemo cijenu nekretnina koje kupuju. Benčić.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre. Dakle, danas ću se fokusirati na ono što se iz ovog proračuna kao zapravo jedine konkretne politike iz koje možemo iščitati što su namjere Vlade, a što nisu, što se u njemu vidi i što se u njemu ne vidi. Jedan značajan dio naših amandmana koje ćemo predati je usmjeren na poboljšanje položaja djece i mladih, odnosno poboljšanje obrazovnog sustava i dostupnosti obrazovnih sadržaja za djecu i mlade. Jedan od ključnih ciljeva u tom pogledu je poboljšanje kvalitete života i zdravlja djece, a da bi se to ostvarilo predložit ćemo uvođenje besplatnih toplih školskih obroka za svu djecu u sklopu osnovnoškolskog sustava što bi koštalo državni proračun godišnje oko 300 milijuna kuna. I da, 300 milijuna kuna možemo reći da su značajna sredstva. Ali recimo da smo iskoristili kao što ste se malo prije hvalili europska sredstva iz prethodne financijske perspektive pa počeli reciklirati plastiku polovicu tih sredstava bi već imali, jer ju ne bi morali u obliku kazne uplaćivati u europski proračun. Nadalje, ono što mi tražimo uvođenjem te mjere je da se ta prehrana bazira isključivo na lokalnim i sezonskim namirnicama koje bi se nabavljale putem zelene javne nabave koristeći kratke lance opskrbe i favorizirajući lokalni uzgoj. Na taj način bi ta investicija uz školsku prehranu imala i značajan učinak na otvaranje tržišta za lokalne proizvode, mogućnost planiranja malih proizvođača, te povećanje javne svijesti o prednostima lokalnog uzgoja. Šta to znači? Da takav projekt može ostvariti višestruku dobit osim samog utjecaja na zdravlje i psihofizičko stanje mladih imao bi utjecaj na smanjenje siromaštva u obitelji kroz osiguranje prehrane, zatim povećanje raspoloživog dohotka kućanstva zbog eliminacija troška školske prehrane i stvorili bi stalno i predvidivo tržište za lokalne OPG-ove. Dakle, tih 300 milijuna je zaista ulaganje i investicija, a ne trošak. Nadalje, amandmanima predlažemo uvođenje stavke građanski odgoj i obrazovanje i time tražimo da se u svim školama počne provoditi građanski odgoj kao zaseban predmet, jer je zaista nevjerojatno kako olako u svim strateškim dokumentima između osnovnog nacionalnog razvojnog strategiji Vlada u Bruxelles šalje dokumente u kojima naglašava važnost građanskog odgoja, stjecanje građanskih kompetencija, razvoj kritičkog mišljenja itd. Ali kada dođe do jedine stvarne politike iz koje se sve ostale politike daju pročitati, a to je upravo državni proračun, tada vidimo da Vlada nema stvarnu namjeru uvoditi građanski odgoj niti podizati građanske kompetencije naše djece i mladih, jer zna da bi time zapravo u budućnosti smanjila broj glasova za HDZ. Jedna od najranjivijih skupina u obrazovnom sustavu su svakako djeca s teškoćama. Njihova inkluzija u redovni obrazovni program ovisi o dostupnosti pomoćnika u nastavi. Koji je položaj pomoćnika u nastavi? Svake godine vidimo da se ugovori sa njima ne sklapaju na vrijeme, nemaju standardni ugovor o radu. Njima se ugovor o radu može prekinuti bilo kada zbog bilo koje vanjske okolnosti poput primjerice prelaska na on-line nastavu. Oni nemaju tim ugovorima definirano plaćeni godišnji odmor niti mogu znati da li će ili neće biti angažirani svake godine ispočetka. Za njih nisu definirane kvalifikacije, nisu definirana zanimanja niti koeficijenti. Tražimo da se integriraju u sustav stručnih suradnika u nastavi, dobe zanimanje, dobiju potrebne kvalifikacije i da dobiju i pripadajuće koeficijente. Osim onih najranjivijih uvidjeli smo da ova država ne brine naime niti o onim najdarovitijim, pa su tako za rad sa darovitim učenicima i studentima se predvidio čitavih 3 milijuna 180 000 kuna. To vam je konkretno kada podijelite sa brojem obrazovnih ustanova i visoko obrazovnih ustanovama kojima je taj iznos namijenjen ispada vam 1100 kuna po školi. Da li ste za rad sa darovitim učenicima 1100 kuna po školi. Svako od tih ustanova za taj iznos bi trebala provoditi pet vrsta aktivnosti, između ostalog financirati međunarodna natjecanja, stipendije za darovite učenike, financirati pojačani rad učitelja sa darovitim učenicima itd. Pa vas ja pitam kako biste vi to izveli sa 1100 kuna.

Tu postoje brojni projekti kojim smo itekako ovo društvo učinili puno suosjećajnijim i okrenuli se prema različitim skupinama. Od 6000 žena koje rade kroz program „Zaželi“, asistenti u nastavi sa kojim se slažem, ugovor koji ste mi pokazali treba ga promijeniti, tu se slažem sa vama. Ali broj asistenata u nastavi koji imamo i pomoćnika za osobe sa invaliditetom je velik. Mladi u programu Vlade isto tako imate da ćemo izgraditi multifunkcionalne centre za mlade u svim županijama i to će biti operativni programi u sljedećem periodu. Prema tome, stvarno smo pokazali da smo suosjećajni prema svim skupinama društva i umirovljenicima i mladima i starima i darovitom djecom 150 milijuna kuna za udruge STEM-a popularizacije će se uskoro ugovoriti. Dakle, ja sam govorila o vrlo konkretnim bazičnim programima u školama. Ja mislim da je ono first in first, dakle prvo radimo na tome da djeci osiguramo besplatno obrazovanje u sklopu nastave u što spadaju i besplatni školski obroci. Osiguramo im udžbenike koji su im prilagođeni za mnoge grupe, mnoge grupe djecama s teškoćama još uvijek nisu osigurani prilagođeni udžbenici. Osiguramo im pomoćnike u nastavi koji su plaćeni po normalnim koeficijentima koji imaju normalnu plaću. Jeste vi pogledali kolika je plaća pomoćnika u nastavi? Nisam govorila o drugim stvarima. Zašto? Zato jer ako zbilja želimo onaj zaokret koji ste vi predstavili u nacionalnoj razvojnoj strategiji pa tada je neupitno da moramo promijeniti i strukturu investicija u obrazovanje, ali i iznos i način kako to plasiramo da bi dobili one rezultate koje ste predvidjeli. Uvažena saborska zastupnice, govorili ste da treba uvesti besplatni školski obrok za svu djecu na prostoru RH, da bi to trebala platiti država. Vi znate, možda ne znate, ja ću vam reći, Osječko-baranjska županija je uvela taj model 2018. godine i plaća za sve učenike ima besplatni školski obrok.

Mi smo tu stavku predvidjeli na poravnanju za decentralizirane funkcije, dakle da se taj novac pušta naravno na osnivače ustanova za obrazovanje i da se spušta, dakle na lokalnu i županijsku razinu, ali u ovom slučaju lokalnu uglavnom jer se radi o osnovnim školama. Jer naravno oni znaju i oni mogu organizirati lokalne mreže nabave i s tim se apsolutno slažem. Ne želimo da se događa da primjerice u gradu Zagrebu koji će si to možda moći priuštiti to imamo, a da djeca primjerice u nekim siromašnijim županijama to nemaju. Smatramo da je obaveza države da ono što je ustavna kategorija, a to je dostupnost i besplatnost obrazovanja, da jednako osigura svim učenicima u RH bez obzira na ekonomsku moć županije i lokalnih jedinica. Ja bih samo podsjetila da smo uspjeli ukinuti sporne kriterije na razini EU koji su priječili Hrvatsku da prima subvenciju za zdrave obroke mlijeka, voća i povrća što znači da sada u svim osnovnim školama se besplatno daju takvi obroci, a obaveza je da se dobavljaju sa lokalnih OPG-ova. Nadam se da se to tako i provodi u svim ustanovama, jer je ideja u stvari da se kroz zelenu javnu nabavu i lokalne lance opskrbe, kratke lance opskrbe i na taj način pomogne i poljoprivrednicima, da se djeci osigura zdrava prehrana. Kad je riječ o novim predmetima koje zagovarate da se uvedu u školski sustav moram reći da nisam za to da se uvode dodatne obaveze. Djeci se može učiti i vrijednostima demokracije i društva kroz među predmetne sadržaje i to bi bilo puno optimalnije. Prvo da kažem, da naravno da ono što mi cijelo vrijeme zagovaramo je da dostupnost školskih obroka, pa i ovog programa koji već imamo u školama ne smije ovisiti o tome da li je škola napisala ili nije napisala projekt. To ne smije o tome ovisiti. Sva djeca to moraju imati na jednakoj osnovi u cijeloj RH, pa kad se takvi projekt planiraju ne smiju ići u natječajnu proceduru, nego ih se mora planirati kao strateške projekte na razini Hrvatske. To je jedna stvar. Druga stvar je da se ne provodi kroz sustav zelene javne nabave. Jedan od razloga za to je da bi vi provodili sustavno zelenu javnu nabavu morate imati sustavno planiranje proizvodnje na lokalnoj razini koje mi nemamo. I drugo, morate imati kapacitete za provedbu zelene javne nabave. Još uvijek najveći dio javnih nabava u RH ide na temelju najniže cijene, a ne na temelju omjera cijene i kvalitete za što bi trebali ako provodite zelenu javnu nabavu. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Benčić, na početku ste rekli da gledate ove proračune i stavke, da vidite smjer politike ove Vlade. I to je super dok niste stali i rekli Vlada ne brine o određenim skupinama. Spomenuli ste dosta školstvo. U jednom trenutku ste spomenuli i studente, pa se ja pitam bez obzira na teški proračun koji nas čeka za 2021. godinu, da ne spominjem godinu koja je iza nas od koje je to socijalne mjere ova Vlada odustala. Kad ste spomenuli studente, povećanje studentske satnice, poduplali broj stipendija i onda samo dodate onu nesretnu rečenicu Vlada ne brine.

Ja sam to rekla u kontekstu pomoćnika u nastavi čiji je položaj nereguliran i rekla sam u kontekstu rada sa darovitim učenicima. Činjenica je, pa i vi ćete priznati, u ovom sustavu obrazovnom najgore prolaze oni koji jesu ranjive skupine i najteže im je ili oni koji su ne daj bože daroviti jer je sustav napravljen za sredinu i on se tako perpetuira desetljećima. To nije samo od vaše Vlade, to je desetljećima i desetljećima taj sustav napravljen na tim temeljima. Ono što mi kažemo je da trebamo promijeniti sustav na koji investiramo i u koje mjere u obrazovanju sve investiramo, poboljšati sadržaje da bi imali one rezultate koje želimo imati. Mi ne kažemo da su tu socijalne mjere neke ukinute. Mi kažemo da su krivo dizajnirane, da su krivo neke dizajnirane, da mi umjesto da u neke stvari ulažemo više kao što je … [[ne razumije se]] tim učenicima ili rad da uključimo one najranjivije mi konstantno imamo istu vrstu proračuna za obrazovanje sa istim stavkama i da su omjeri ulaganja one zadate stavke plaća i administracije u odnosu na programe manje-više uvijek 70:30%

I na to sam upozorila premijera jutros u replici gdje on naprosto živi u paralelnom svemiru. Njegov odgovor je – pa gledajte mi sada ulažemo puno više, nego što je vaša Vlada ulagala. Da, jer je napravljen operativni program na temelju kojeg smo iz … osigurali dodatna sredstva da bismo plaćali pomoćnike u nastavi. Ali ste u pravu kada kažemo da njihov status, njihove plaće nisu regulirane. I ne samo to. Međutim za djecu s teškoćama su stavke u Ministarstvu obrazovanja rezane počevši od standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, pomoćnika u nastavi, … [[ne razumije se]] naobrazba djece s teškoćama u razvoju u osnovnim školama. Naprosto proračun, prijedlog proračuna demantira premijera i je, ovo je štetno i loše za djecu s teškoćama u razvoju. Svima ide na bolje, a oni su ne znam zašto krivi, njih se kažnjava. Evo ja ću još jednom probati ponoviti, da ono što mi vidimo kao problem je raskorak između naših strateških ciljeva i onoga što vidimo u proračunu. Znači proračun ne podržava investicije u ona područja koja bi dovela do onih rezultata npr. evo da želimo 85% djece od 4 godine na dalje da budu obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem, nema to se ne vidi u proračunu da smo krenuli i u tome. Ne vidi se u proračunu da smo krenuli prema solarizaciji Hrvatske, ne. Ono što mi želimo reći je da želimo vidjeti povezanost naših strateških ciljeva, strateških projekata sa konkretnim proračunom. Primjerice ako želimo, a to svugdje u svim dokumentima piše mi želimo podizati građanske kompetencije učenika i nastavnika. Pa gdje su novci za građanski odgoj i zašto ne uvodimo građanski odgoj osim isključivo zato što nekome to politički ne odgovara? Novci za to postoje, novci postoje. Uvažena kolegice, dakle pokušava vas uvjeriti da više vjerujete tuđim riječima, nego svojim očima. Dakle, kada gledamo malo strategiju koja je u javnoj raspravi razvoj Republike Hrvatske do 2030. onda je tamo niz želja da moramo biti, da ćemo biti pametniji, uspješniji i sve ostalo, a onda uzmete proračun za 2021. godinu i pogledate zapravo da se inzistira na prosječnosti, da se inzistira na tome da ostanemo točno tu gdje jesmo, da ne radimo nekakav iskorak. Ovo je vrijeme i doba za iskorak. Dakle, doba velikih kriza, ovo je doba velike krize za koju mi nismo krivi i koja je na svjetskoj razini dakle to treba pretvoriti nepogodu u priliku i to ovaj proračun već za 2021. bi trebao prepoznati i vidjeti, a on ne vidi. Da, to je problem. I ja ću reći evo koje tendencije se tu zapravo vide. Imate s jedne strane, zaista nemam ono problem s time da se infrastruktura crkvi i drugih bogomolja u Hrvatskoj financira iz proračuna jer smo mala zemlja i ne može se financirati na drugačiji način. I na kraju krajeva ta infrastruktura bi propadala i to nije nešto što ja želim. Ali to da mi tri puta plaćamo iste ljude, da plaćamo s jedne strane 300 i nešto milijuna prema Vatikanskim ugovorima da plaćamo plaće svećenicima, a onda ih ponovno plaćamo da pružaju duhovnu pomoć u bolnici, pa ih posebno plaćamo da pružaju duhovnu pomoć u socijalnim ustanovama itd., itd. Kada se sve to zbroji ljudi to su dvostruko besplatni obroci u školi za svu djecu. I sada moje je pitanje, da li ćemo nastaviti istim putem ili ćemo reći da, želimo investirati u znanost, želimo investirati u obrazovanja, želimo investirali u jednak pristup znanju i obrazovanju za sve učenike ili ćemo trošiti na neke druge Hvala lijepa. Kolegice Benčić povrijedili ste članak 238. Svećenici nemaju plaće i trebali bi se upoznati sa sadržajem Vatikanskih ugovora kada ih već toliko ovdje spominjete cijeli dan vi i vaši kolege i pozivate na njihovo dokidanje. To je međunarodna obaveza i svjesni ste da ih ne možete dokinuti, nego samo obmanjujete javnost i dovodite u sukob cijelo društvo u Hrvatskoj time što iznosite neistine i govorite da zato što svećenici imaju plaće djeca nemaju tople obroke što je potpuno besmisleno i neistinito. To je bila povreda Poslovnika. Uvažena zastupnica Rada Borić pojedinačna rasprava.

Ipak nas to nije spriječilo da se ne kaže da oporba je li samo politički želi profitirati. Amandmane koje je pripremio Klub zeleno-lijevog bloka oni su svi sustavni i pokazuju gdje se moglo upravo mijenjati nešto i strukturalno. Dakle, ne samo jednima otimati i drugima davati, ali budući da je Hrvatska se obvezala za provedbu Konvencije Vijeća Europe u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, tzv. Istambulska konvencija, i sami znate koliko je bilo prijepora, evo, nažalost ne vidim kolege, rekla bih, iz ovoga ultradesnoga dijela, tj. oni koji su bili protiv ratifikacije Istambulske, koji su prijetili se kako ćemo iz proračuna za ravnopravnost spolova potrošiti puste milijune, da ne kažem milijarde, pa eto, htjela bih upozoriti da u ovome proračunu, ako se dobro pogleda, znate da nažalost ne može se dobro pretraživati jer u tražilici, ako se upiše ravnopravnost, naći ćete doslovno na dva mjesta da ona stoji. Pa tako eto u dijelu stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji koje korisnik Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je cijelih 350 tisuća kuna za žene koje bi trebale ili pobjeći iz nasilja ili nakon nasilja, biti stambeno zbrinute. A ona ključna točka, dakle da ne govorimo o koja bi trebala biti vezano upravo uz implementaciju Istambulske konvencije, unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji, čuli smo još i nedavno, kako se upravo na tome radi, kako će se županijska, evo, samo što nisu, skloništa otvoriti i ovdje je besmisleno maleni iznos od 2 milijuna kuna za sve ono što bi trebalo značiti zaštitu žrtava, a to znači i prevenciju. Dakle, ako su mi kolege rekle da sam naivno pisala te amandmane ipak se nadam da će Vlada svoje obveze prema ratifikaciji ipak znati ispuniti. Naravno, ne trebam vam ni reći odakle sam uzela ta sredstva, ali bih htjela reći da treba i pogledati nešto drugo, a to je također, vidjeli smo da smo u koroni i mi smo predložili i mislimo da to radimo s pravom i da ne radimo zato da bismo na neki način bili populisti, a to je da tražimo da se našim liječnicima, da se dakle u Ministarstvu zdravstva otvori nova pozicija u, koja se zove dodaci plaćama zdravstvenih djelatnika, i tražimo da se zdravstvenim djelatnicima dodatno isplate sredstva za rad koji su uložili. Ne mislimo da će korona prestati početkom sljedeće godine, sami znate koliki su odradili sate i mislimo da se u tim, budući da ima puno u proračunu dijelova za administrativne troškove ministarstava za vanjske usluge za koje ne znamo koje su jer nemamo 4. razinu proračuna, pa eto, želimo podržati i naše kolege i kolegice u zdravstvenome sustavu i medicinske sestre i tehničare i liječnike. I za kraj, htjela bih reći evo i nakon jučerašnjega dana kojeg smo obilježili da je žalosno da u Hrvatskoj od '91. do danas je preko 3 tisuće spomenika antifašističkih u Hrvatskoj porušeno, pa vjerujemo u duhu dobrih nekih vremena, nadamo se da će u jednom razdjelu za kulturu naći se i nešto sredstava da se obnove i antifašističkih spomenici. Posebno vas upozoravam da pogledate koja sredstava je Partizanska bolnica Franja iz Slovinje dobila od EU fondova i uvrštena u UNESCO-ovu kulturnu baštinu i molim vas, raspitajte se u kakvom je stanju bolnica partizanska na Petrovoj Gori, najstarija, najveća bolnica nikad otkrivena. Ukoliko nismo u stanju zaštiti takav objekt, onda je to izuzetno žalosno. Prva je uvažena zastupnica Sabina Glasovac. Čudi me, da niste spomenuli kad ukucavate u proračun termin ravnopravnost spolova, da je, recimo u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, smanjena su sredstva za ... [[Upadica se ne čuje.]] tako je, pola milijuna kuna, čini mi se. Ali to ne čudi jer ova Vlada inače na piku ima sve neovisne institucije, ne samo pravobraniteljica nego i neke druge. Ono što sam htjela reći, potpuno podržavam vašu tendenciju da se izdvajaju veća sredstva za žene žrtve nasilja, posebno zbog toga što smo u proljeće u prvom valu pandemije, žene i djecu žrtve nasilja, na njih je država potpuno zaboravila. I nije učinila ništa unatoč i apelima EU komisije da se vodi računa o tome da žene su te koje, njihova radna mjesta su posebno ugrožena, rade na određeno, rade za niske plaće, s nasilnicima moraju biti po 24 sata dnevno u prostoru, izložene su više nasilju, prostora za njihov smještaj u skloništima nema. Niste bili ovdje dok smo upravo govorili o pravobraniteljstvu, kolega je uvodno ispred kluba rekao kako je milijun kuna gotovo uzetih od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a kao dodatak, ovaj upravo to, već je EU napravila istraživanje vezano uz Covid i nasilje nad ženama i ono je povećano 40% Dakle i partner HDZ-a g. gradonačelnik, tražili smo u Gradu Zagrebu, ne 10 stanova, nego 3 stana za žene koje nisu mogle iz svojih vlastitih domova pobjeći direktno u sklonište, već su trebale u toj tranziciji, budući da su ili bile u izolaciji ili i same ima Covid, da ne, da se ne dogodi da i druge žene stradaju, nismo mogli u Gradu Zagrebu koji ima 4 880 stanova dobiti, ne 3 stana, jedan stan. Nadam se da Vlada ovih 350 kuna doista može povećati da bar ženama ... [[Govornik naknadno uključen.]] prvo vrijeme [[Upadica: Vrijeme.]] nakon što izađu iz nasilja. Pa kolegice Borić, baš mi je drago što ste se u svojoj gotovo zadnjoj rečenici dotakli jučerašnjeg dana i tolerancije koja u Hrvatskoj još nikako da zaživi unatoč svim tim našim nastojanjima i upravo ova teza koju ste iznijeli o stradavanju antifašističkih spomenika iz II. svj. rata i zapravo na neki način posramljenosti hrvatskih građana kada se govori o mogućnosti obnove, toliko je zanemarena da zapravo pored nas prolaze sredstva EU za, kroz projekt primjerice, Europa za građane i treba reći da upravo ova bolnica koju ste spomenuli će zahvaljujući projektu koji je prošao na natječaju biti obnovljena, ali ne zahvaljujući državnoj inicijativi, nego ... [[Upadica se ne čuje.]] ponovno civilnom sektoru. Pa tako je, to žalosti, kad sam pogledala kako izgleda Franja i čime se mogu pohvaliti jer jednu partizansku bolnicu, tko želi, može ju oljuštiti od nekih dodatnih je li, stvari ako mu se baš ne sviđaju, ali ona je izgubila čak i status pri Ministarstvu kulture, njome upravlja šumarija i to je ono što je žalosno da smo zapustili i da smo bili ona strana koja je bila pobjednička. Ako pogledate sredstva koja se dodjeljuju za obrazovanje, dakle za odlazak u škole i razgovor o Domovinskome ratu, to je 6 milijuna kuna vrijedno, ali 6 milijuna kuna se može uložiti u građanski odgoj u kome je legitimna tema Domovinski rat. Dakle, nemojte da se stalno dijelimo, ako se sve može učiniti tako da bude na zadovoljstvo budućih generacija. Sljedeća pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Ivana Posavec

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Danas naravno u raspravi o proračunu, svi ćemo krenuti od nekakvih prioritetnih točaka koje uočavamo i na koje bismo možda htjeli dati neki svoj osobni doprinos kroz temu koja nas posebno zaokuplja. Pa ja ću krenuti od činjenice da u ovom relativno kratkom periodu koliko imamo za pojedinačnu raspravu, teško je sagledati proračun u njegovoj cjelini i punini, ali vide se neke očito smjernice i neki putokazi koje je ova Vlada odredila. Pa ću onda prije svega, podsjetiti da je ustavnim odredbama RH se opredijelila za osobitu zaštitu obitelji, a posebno djece i nemoćnih osoba i svoj fokus ću staviti baš na djecu jer, brojni su razlozi zbog čega je blagostanje djece izuzetno bitno za svako društvo. Sadašnje blagostanje ili položaj djece u društvu prije svega utječe na budući gospodarski razvoj neke zemlje, na buduće živote kada ta djeca odrastu. I osim toga, djeca su građani koji svojim pravima, a jedno od tih prava prema Konvenciji o pravima djeteta, jest ne živjeti u siromaštvu. I upravo danas uoči sutrašnjeg dana, dana dječjih prava treba govoriti o dječjim, o upravo o toj situaciji, položaj u kojem se djeca u Hrvatskoj nalaze. Sva istraživanja pokazuju da će ulazak u siromaštvo u ranoj fazi života imati značajne negativne posljedice za postignuće djece u zrelijim godinama. To bi značilo da je bitno utjecati na smanjenje dječjeg siromaštva pa je jedan od prioriteta i EU i svih njezinih članica upravo ta smjernica. EU komisija poziva, konkretno sve svoje članice da se uhvate u koštac sa dječjim siromaštvom i isključenošću putem integriranih strategija koje nadolaze i osiguravaju materijalne sigurnosti djece koje promoviraju jednake prilike kako bi sva djeca sutra mogla ostvariti svoj puni potencijal. Pa upravo zato što nam je danas svima su puna usta tih velikih sredstava koja dolaze iz EU, sredstava koja ćemo osigurati blagostanje u RH, a zapravo, pitam se kolika je od tih sredstava usmjereno direktno za djecu i za izbjegavanje rizičnog položaja većine djece kojoj prijeti dječje siromaštvo. To bi značilo da više nije bitno postaviti retorička pitanja u Hrvatskoj i pitati se koliko djece mi imamo u društvu već se pitati kako ta djeca u ovom društvu žive, koji oni standard imaju, koji standard njima može pružiti njihova obitelj. I s ekonomskog gledišta, investicije u djecu, to je ono što mislim da je važno reći u ovom Visokom hrvatskom domu, investicije u djecu su investicije niskog rizika i visokog povrata. To znači da ukoliko bi obratno značilo manjak investicije u djecu, znači opasno i skupo društvo te nadolazeća generacija koje ne nude sigurnost. Stoga je izuzetno bitno pokušati kod ove Vlade osigurati taj jedan osjećaj i dodatnu empatiju prema djeci, učiniti minimum i ja vjerujem da ćete razmotriti i onaj amandman koji će, ako se ne varam, ići od Kluba SDP-a, a to je amandman za povećanje iznosa osnovice za dječji doplatak za djecu jer doplatak za djecu u RH ima značajno mjesto u sustavu obiteljskih potpora kao novčani oblik pomoći za ublažavanje rizika u životnom standardu. Dakle, prijedlog je da se ta minimalna sredstva koja djeca odnosno obitelji ostvaruju za pomoć djece, podignu za 50% odnosno da ona rastu od 100 do 150 kuna po već postojećim primateljima dječjeg doplatka, a zašto to tražimo? Pa zato što su upravo djeca i obitelji u riziku, u riziku i od gospodarske situacije uzrokovane Covidom-19, najosjetljivija i zapravo im prijete najveća opasnost od povećanja stope dječjeg siromaštva koja je u Hrvatskoj i prije korona krize bila velika, ona je iznosila 19,7% i oko 7% je bila veća od prosjeka Europe. uvažena zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Dame i gospodo, prvo ću nešto reći o formi predlaganja u parlamentarnoj demokraciji, jednog od najvažnijih dokumenata, Državnog proračuna, koji pak u potpunosti oslikava funkcionalnost i sposobnost hrvatske državne uprave na čijem je čelu hrvatska Vlada. Kao prvo, u ovako kratkom vremenu dobiti ovako opsežan dokument u PDF-u bez mogućnosti pretraživanja je skandalozan i potvrđuje ono što cijela hrvatska javnost već zna, a to je da hrvatskoj eliti, u ovom slučaju Plenkoviću i Mariću je transparentnost strana riječ koje se boje kao što se vrag boji svete vode. Naši kolege u Sloveniji, Njemačkoj, Rumunjskoj, informirala sam se o tome, dobivaju minimalno 4 tjedna unaprijed prijedlog proračuna, s time da se u njemačkom Bundestagu još u proljeće razgovara o prijedlozima, odnosno o grubim okvirima, kako bi tvorac, u ovom slučaju Ministarstvo financija mogao odgovoriti zahtjevima parlamenta. Jer jasno je, proračun je imovina svih hrvatskih građana koji tu zajedničku kasu pune i koji su ovlastili hrvatsku Vladu da njihovom imovinom upravlja. Današnjim rječnikom, rekli bismo, Vlada je fond menadžer hrvatskih poreznih obveznika. Kad nešto želite skrivati ili kada se bojite istine, onda se to radi naprečac, a u današnjem digitalnom vremenu morate biti dobri majstori, ili što bi prvi hrvatski predsjednik rekao, velike mutikaše da sakrijete tragove koji vas razotkrivaju u vašim nedjelima. Namjerno nisam htjela podnositi amandmane jer nećemo se igrati mačke i miša, svi znamo da u saborskoj većini ne sjede neovisni ljudi. I da je na taj način osmišljena politička arhitektura osigurala moć malobrojnim moćnicima u Hrvatskoj, a na štetu ogromne većine hrvatskih građana, jer, kako drugačije objasniti da Hrvatska prema vašem proračunu, za 2020. g. sa svim svojim prirodnim bogatstvima, sa svim tim monopolističkim tvrtkama, od Hrvatskih voda, šuma, HEP-a, cesta, autocesta itd. te svim prirodnim bogatstvima koji se eksploatiraju ukupno uprihodi svega 300 milijuna eura. Dame i gospodo, iz ovih dokumenata se ne može iščitati, ali mi se čini vjerodostojnim, od svih koncesija za vodu, Hrvatska uprihodi 17 milijuna kuna. Pogledajte samo dobit Jamnice pa ćete shvatiti koliko je to apsurdno smiješna brojka. Zato nije čudno što je ministar Marić gradio karijeru u Vladi, pa onda u Agrokoru, kojem je Jana pripadala, pa onda ponovno u Vladu, bez da je član stranke ili da je imao neku političku dužnost. Nadalje, bivši ministar državne imovine, Goran Marić je javno govorio, dame i gospodo, javno, da se u centru Zagreba pojedini stanovi i poslovni prostori u državnom vlasništvu uopće nisu naplaćivali. I onda imate slučaj s tim otokom Smokvicom koji je Todorić koristio kao da je hrvatski ban. Goran Marić je rekao da je to otprilike 200 milijuna kuna, no, neovisno o tomu koliko je, on 20 godina nije plaćao najamninu. To je štitio Todorića? Ovdje ne treba biti analitičar za odgovoriti na ovo pitanje jer u isto vrijeme kada Todorić ne plaća koncesiju, dakle, generira stalno dug, hrvatske vlade, HDZ i SDP daju mu hrvatsku imovinu za simboličnu jednu kunu. I onda vi, gospodo Plenković i Marić, imate obraza i srca pozivate napaćene Hrvate koje uvijate visokim porezima i nametima da su ovrhe opravdane i da se dugovi moraju plaćati. Samo za kriminalni projekt Krš-Pađene, u kojem ste sudjelovali i koji štitite, hrvatski porezni obveznici će u 14 godina platiti 2 milijarde i 200 milijuna kuna, što je samo u idućoj godini 150 milijuna kuna. Sve to se ne bi moralo plaćati da ste raskinuli taj protuzakoniti ugovor. S tih 150 milijuna kuna smo mogli bolje platiti učitelje, zdravstvene radnike, itd. Nadalje, kada Croatia osiguranje prodate za 920 milijuna kuna, a Croatia u danu kada je preuzeta od Adrisa isplati sebi 640 milijuna kuna posudbe, kako bi kupila Hotel Imperial u Dubrovniku, onda je svakome jasno da državnu hrvatsku narodnu imovinu dajete u bescjenje. Ali svakom razumnom čovjeku je jasno da to što vi radite ne radite iz neznanja već iz namjere. I tu ponovo dolazimo do transparentnosti i poštivanja zakona. Vi svjesno kršite zakone u ime i za račun duboke i udbaške države, koja vlada Hrvatskom, ali ste u sebe sigurni jer imate pravosuđe koje je dio te iste duboke države, a rezultat svega toga su visoki porezi, siromašni građani i ohola bogata skupina vladajuće kaste u Hrvatskoj. No znate, pravda će pobijediti i da će vrijeme polaganja računa kad-tad doći. I na kraju, glasovat ću s obje ruke protiv ovog proračuna.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovani kolegice i kolege. Svi u pravilu počinjemo s time što je proračun i onda kažemo da je strateški, da je razvojni, da je to glavni dokument koji donosi ovaj Sabor. Jednu stvar svi zaboravljamo reći, da je to ustvari politički dokument vladajuće većine na koji način ona upravlja društvom, državom i načinom na koji ona preraspodjeljuje povjerena je, materijalna, rekao bi čovjek, sredstva. Čitajući ovaj proračun, cijelo vrijeme mi se ustvari vrtilo u glavi jedna, jedan stih Prljavog kazališta, pa kaže „Bože čuvaj mi golubove i sirotinju jer bogati se ionako za sebe pobrinu.“ E sad malo o tome na koji način su se bogati za sebe pobrinuli u ovom proračunu. Porezno rasterećenje kaže ministar Marić, bit će bolje građanima ove zemlje. To porezno rasterećenje ide na način da oni koji imaju malu plaću će dobiti 50 kuna na nju, oni koji imaju malo veću će dobit 100 kuna na nju, oni koji imaju dosta veću dobit će 500 kuna na nju, a oni koji imaju stvarno veliku dobit će 1000 i više kuna. I onda pogledate slijedeću stavku u proračunu, punjenje proračuna i shvatite da će punjenje biti bolje neovisno što su porezi manji. Naravno, to može biti samo uz jedan uvjet, bude li potrošnja veća, a bude li potrošnja veća logika ekonomska kaže da će biti i cijene veće. E kako će cijene rasti u ovoj državi u skladu s ovim novcima koje je država oslobodila građanima? Pa vjerojatno linearno prema prosjeku koji je dodijelila. To znači da će ovi koji su dobili 50 kuna veću plaću u stvari izgubiti 250 kuna. To znači da ovi koji su dobili 100 kuna će izgubit 150 kuna, a oni koji su dobili 500 i više kuna ti će stvarno nešto i dobiti. E to je ono na koji način je ova vlada preraspodijelila sredstva u ovoj državi. Druga stvar, kaže rasteretit će gospodarstvo. Ne, nisu rasteretili gospodarstvo niti u jednom elementu. Netko je čitao zadnji puta čini mi se 2000 parafiskalnih nameta koji postoje u ovoj zemlji. Nije 2000? Manje? Dobro, 1999. Zašto su ostali isti? Jer se ne vide kako se troše, a opterećuju hrvatsko gospodarstvo. Što je ova vlada smanjila? Smanjila je porez na dobit. Što je ostvarila tim smanjenjem poreza na dobit? Da onaj tko je vlasnik firme jednostavnije i jeftinije izvuče pare iz firme odnosno da ih može iznijeti iz Hrvatske. To je u stvari onaj ključ, da se novci zaređeni ovdje investiraju negdje drugdje. To je jačanje hrvatskog gospodarstva kada nitko u ovom saboru ne postavi pitanje zašto se ne olakša poslovanje hrvatskim poduzećima nego se olakšava izvlačenje novaca vlasnika tih poduzeća? E sada, jasna poruka rekao je danas kolega Bačić hrvatskim gospodarstvenicima o pomoći najpogođenijima. Pa pogledajmo u ovom proračunu kome ova vlada najviše pomaže, javnoj upravi i javnim poduzećima. Najviše novaca ćemo dati javnim poduzećima za pomoć da prežive, da prežive do kada, do kada, do kada bi trebala preživljavat ta javna poduzeća na račun poreznih obveznika RH? Ja bi stvarno volio da ministar odgovori kada bude izlazio za ovu govornicu kolika je bila stvarna pomoć hrvatskom gospodarstvu ako se izuzmu isplate plaća od 4000 kuna? I konačno pitanje koje si treba postaviti je zašto su Rejting agencije postavile rejting ovakav kakav je?

Htio sam replicirati kolegi Brumniću, slažem se s mnogim stvarima koje je rekao, ali htio sam se posebno osvrnut na ono što je govorio da je to politički dokument odnosno da je proračun politički dokument. I slažem se i tu, slažem se i s time da sigurno nije dobro što se ide u porezno rasterećenje onih koji imaju više, da ide se u porezno rasterećenje onih koji imaju manje, a to je u interesu cijeloga društva. Nažalost, to, za tu opciju i naši građani su isto tako znali prije zadnjih izbora, oni se isto trebaju zapitati da su glasali za onu opciju socijaldemokratsku koja je htjela ići na rezanje poreza koje bi imalo koristi što širi krug ljudi, to bi bilo i bolje za državu.

Dobro kolega, izlaznost je bila niska vrlo vjerojatno zbog straha od korone, ali za ovom govornicom su kolege iz SDP-a pokušavale pojasniti zašto je bolje podić neoporezivi dio dohotka jer na taj način se ravnomjerno i jednako diže svima, što u stvari više utječe na one koji imaju manja primanja od onih koji imaju veća primanja. Ja sam ovdje u svojoj raspravi potpuno jasno brojčano objasnio koliko je to novaca, koliko će izgubiti oni koji imaju male plaće, a koliko će dobiti oni koji imaju veće

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani predstavnici resornog ministarstva i vlade, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prošli tjedan sam imao prilike sudjelovati u nekoliko rasprava u hrvatskim medijima na temu „Nacionalne razvojne strategije“ o kojoj smo imali prilike nešto više čuti prošli tjedan. I tada kada sam stvarno u dobroj namjeri rekao da ona doista izgleda kao skup lijepih želja ne misleći time ništa pogrdno nego imajući želju da to zajedno ostvarimo, tada sam dobio nekoliko kritika i od posebnog savjetnika ministra, premijera, ministrice, da to nije tako, da je to sve jednostavno i lako ostvarivo i da ćemo već naše reformske kapacitete i operativne planove vidjeti vrlo skoro, počevši od proračuna Vlade RH za 2021. godinu. I evo pred nama je danas proračun kao i svaki do sada, kao i svaki proračun u svakoj jedinici lokalne i regionalne samouprave on je razvojan i socijalan. Tako uvijek velimo u samom početku, jedino nitko od nas danas ovdje do kraja ne zna gdje smo izgubili tu razvojnu komponentu jer kada vidimo kakva su kretanja našeg gospodarstva u proteklih 30-ak godina definitivno je da ju nismo ulovili koliko smo trebali koliki smo potencijal i šanse imali. Ali nakon današnjih rasprava i ono što je vidljivo u proračunu se postavlja pitanje gdje smo izgubili i onu socijalnu komponentu jer danas najviše rasprava je otišlo u smjeru toga da ne gradimo centre za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju za naše mlade sa posebnim potrebama, da isto tako nemamo jasnu politiku za pomoćnike u nastavi i još sijaset pitanja koja bi se mogla ovdje postaviti. Kada pričamo o socijalnoj komponenti našeg proračuna, dovoljno je znati da nismo željeli razgovarati o tome da vratimo moratorij na ovrhe i da doista spriječimo ovršnu oluju koja nas je dočekala nakon ove covid krize. Razvojnu komponentu bismo trebali dokazivati ili provoditi jasnim reformama koje će se ticati jednim dijelom poreza, a drugim dijelom time što želimo sa našom javnom lokalnom i regionalnom samoupravom. Ono što je rekao kolega Brumnić, donijeli smo novi paket poreznih reformi koji je definitivno teški neoliberalan, jedino ide na ruku velikim financijskim institucijama, njihovim centrima moći jer kako drukčije i komentirati i tumačiti to da svaka naša porezna reforma do sada ide u smjeru toga da uzima jedino one prihode koji su prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave. Nikada još nismo vidjeli da se država nečega odricala i svaka ta naša porezna reforma išla je u smjeru toga da oni koji imaju manje plaće dobiju minimum, a mi ovdje u Saboru ćemo dobiti 100 eura, 1.000 kuna. To neće otići u potrošnju, zato jer ovi mali koji će dobiti 50 kuna sigurno da je s time ne mogu Bog zna što, a ovaj drugi dio će otići u štednju, a i zašto ne bi otišao u štednju jer tako kako mi oporezujemo kapital, kako oporezujemo bogatstvo, kako oporezujemo nasljedstvo mislim da jako malo zemalja u EU ima takve niske stope gdje kao da sami pozivamo, dođite ovdje oprati svoja sredstva tu ćete platiti najmanje poreza, tu vas nitko neće pitati odakle vam ta imovina i ništa nećete morati vratiti u državni budžet. Nastavno na tu poreznu reformu koja uzima od jedinica lokalne i regionalne samouprave spremamo se i u pa mislim fala Bogu idemo bar u nekakvu reformu lokalne i regionalne samouprave, ali to je isto kozmetička promjena i reforma jer nemamo hrabrosti zagrepsti po površini i priznati si koliko je jedinica lokalne i regionalne samouprave možda već danas nije samoodrživo, možda već danas probija 20% plaća sa svojim izvornim prihodima za svoje djelatnike i možda već danas po zakonima RH ne bi trebale postojati kao općine, gradovi i županije. Prevalit ćemo tu raspravu na te ljude jer kompenzacijske mjere su obećane samo za 2021. godinu od dvije milijarde kuna u 2022. godini ih više neće biti i očito ćemo čekati da same od sebe odumru i nestanu i da velimo eto zato se morati spajati, umjesto da imamo raspravu što želimo sa našom javnom upravom pa da onda smanjimo javnu, smanjimo lokalnu, smanjimo regionalnu samoupravu pa nam se možda otvori prostor i da smanjimo PDV ili da omogućimo da taj PDV ostaje tamo gdje se stvara jer znamo koliko su razvijeniji krajevi pogođeni time. I ono zadnje što se tiče Podravine i Prigorja, kraja koji je jedan od rijetkih gdje se od Podravke uzela dobit da bi išla u državni proračun u covid krizi žao mi je što opet nema sredstava za Znanstveno inovacijski centar Sveučilišta Sjever, bez obzira što je dobiven upravni spor i što osim nastavka Kloštra nemamo jasnu razradu brze ceste do Koprivnice.

Kolegice i kolege, kolege iz Ministarstva financija. Evo kolega prije mene je među rijetkima spomenuo Nacionalnu razvojnu strategiju, mislim da uopće nije negativno napomenuti, a posebice evo i povezati sa proračunom za 2021. godinu koja je pred nama jer to jedan temelj koji će biti do 2030. godine i za nekoliko budućih proračuna u desetljeću koje je pred nama i neki razvojni put koji je pred RH i neki zadaci i prilike koje želimo iskoristiti. Vidjeli smo u raspravi, ali evo i od samog ministra i premijera kakva je godina iza nas, što nas čeka u 2021. godini, koliki je pad, koliko stojimo na razini same EU i što trebamo sve napraviti da bi se vratili na onu pred kriznu godinu i da bi stabilizirali ponovno naše gospodarstvo. Vidjeli smo kada pogledamo i prihode i rashode samoga proračuna i planirani manjak državnog proračuna od 10,7 milijardi kuna, veliku težnju i naglasak stavljamo normalno i na europske fondove i sve ono što nam pruža članstvo u EU pa tako i tekući višegodišnji financijski okvir 2014.-2020., ali i novi instrument EU Nove generacije gdje je predviđeno gotovo 6 milijardi eura bespovratnih sredstava do kraja 2026.godine te 3,6 milijardi eura zajmova koje definitivno uz nacionalnu strategiju i plan reforme mora biti jedan veliki ključni zamašnjak u narednom razdoblju jer gledajući visinu našega proračuna i sva ova izdavanja i socijalne mjere koje je Vlada poduzimala zadnje četiri godine, posebice zadnju godinu ovu kriznu mislim da sami definitivno ne bi izdržali. Normalno veliki je naglasak da ispunjavamo i sve uvjete i kriterije konvergencije vezano za euro područje, kada pogledamo i razinu normalne štednja i kredita u eurima, ali koliko bi nam sada bila olakšana situacija da smo u samoj Eurozoni. Bez obzira na sve poteškoće i kritike i neke prijedloge što smo čuli od oporbe, moramo ipak primijetiti i pohvaliti nastojanje Vlade RH da sve ove mjere i sve cikluse poreznih rasterećenja pa i ovo zadnje rasterećenje vezano za porez na dobit, vezano za promet i poduzetnike koji ostvaruju do milijun eura prometa i njihovo smanjenje sa stope 12 na samih 10% što će u konačnici ipak dati jedan poduhvat vezano za državni proračun i to rasterećenje će u konačnici iznositi 125 milijuna kuna koje će ostati našim samim poduzetnicima. Moramo definitivno naglasiti sve one mjere od zadnje tri godine koje je Vlada poduzimala, koje se sada pokazuju da su itekako bile korisne od povećanja samoga minimalca za 30% prosječne plaće za 20%, plaću u državnim službama, našim medicinskim sestrama, liječnicima, učiteljima, profesorima da ne spominjemo upravo i prepolovljenje broja ljudi koji plaćaju porez na dohodak. Ja moram naglasiti i rasterećenje upravo i naših novih mladih zaposlenika do 25 godina koji uopće ne plaćaju više porez na dohodak, a oni do 30 njima je obaveza prepolovljena. Mjera i samih stambenih kreditiranja što smo čuli neke kritike i što me malo čudi da bi te novce koje izdvajamo upravo za stambeno kreditiranje naših mladih obitelji da bi trebali prebaciti za nekakve ne znam građanski odgoj u školama ili neke druge mjere, dok samo znamo jedan demografski podatak da je 2.182 djece upravo rođeno ili posvojeno dok traje ta mjera upravo tim novim mladim obiteljima koji su na ovaj način stekli krov nad glavom. Kada sveukupno pogledamo i sami paket intervencijskih mjera koje su spriječile znatni porast nezaposlenosti u RH u visini 8,1 milijardi kuna i sve gospodarske aktivnosti koje su s time potaknute moramo definitivno pohvaliti Vladu RH da upravo i rezovi koji su bili pred nama i koji će biti i u sljedećem proračunu pred nama upravo se i ne odnose na socijalne mjere što je itekako bitno i vezano za osobnu potrošnju, a normalno i standard naših građana koji uvelike upravo osjećaju ovu krizu, a da ne spominjemo samo rasterećenje za naše poduzetnike. Imamo nekoliko replika, prva je uvažena zastupnica Grozdana Perić. Poštovani kolega.

Kada pogledamo rebalans i samu prezentaciju Vlade i ministarstva ono je isključivo rebalans je napravljen upravo radi investicija i radi zdravstva kada pogledamo ukupno najviše sredstava koji su se za to odvojili. Evo nažalost radi same kratke rasprave moramo pohvaliti Ministarstvo financija koje je često dobivalo u zadnje četiri godine velike napade upravo radi te konzervativne politike vođenja financija, zašto smo toliko odgovorni, zašto možda ne riskiramo u nekim dijelovima. Kada pogledamo koliko se to odnosilo na smanjenje duga prije tri godine i sami suficit tri godine uzastopno našega proračuna, upravo se politika Ministarstva financija pokazala ona pogođena jel normalno niko se nije nadao ovakvoj krizi, a kada je došla mi smo bili na nju relativno spremni. Evo uvaženi kolega znamo da je nakon nekoliko godina uzastopno dobrih godina i oporavka domaćeg gospodarstva došla ova nesretna covid kriza uz potres koji je pogodio Grad Zagreb i okolne županije trebalo je naravno održati zdravstveni sustav, dati potporu gospodarstvu, zadržati stabilnost.

Znamo da je cilj proračuna unatoč svim ovim posljedicama covida i potresa pružiti potporu hrvatskim građanima, ali gospodarstvu. Uloga države je u tome nezamjenjiva, stoga kakve bi same posljedice bile da se država nije uključila u pomoć za očuvanje radnih mjesta, a znamo kolika je uloga države bila u tome. Hvala kolegice Maksičuk. Slažem se s vama, ovdje se itekako pokazalo što snažno država može i koliko je upliv države je itekako potreban pa čak i u privatnom sektoru kada se dogode ovakve nepogode. Ponovit ću još jednom to eto u raspravi nažalost nisam stigao spomenuti, upravo rasterećenje samog državnog proračuna tri godine uzastopce što je prošla tj. i ova Vlada napravila, tri godine za redom ostvaren suficit, 2019. kreditni rejting vraćen na investicijsku razinu, sve su to pokazatelji i sve je to politika Vlade RH koja je jednostavno na taj način otvorila fiskalni prostor da danas u doba krize jednostavno možemo određene stvari koje se događaju u okolici i okruženju možemo lakše podnijeti i ne utječe toliko na naš BDP koliko bi trebalo utjecati. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Rade Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo uvaženi zastupniče vi ste i prije, sugovornici su spominjali građanski odgoj ovdje. Ispada da se građanski odgoj uopće ne uči u školi, što nije točno. Ja bi samo htio prije podsjetit da su naši učenici u ovom sustavu opterećeni na način da oni imaju tjedno 34 odnosno 36 sati ako imaju informatiku i ako imaju fakultativnu nastavu. Dakle, oni uče interdisciplinarno, znači kroz sve nastavne predmete, oni izučavaju i uče građanski odgoj, tako da ne vidim razloga zašto bi se uvodio novi dodatni predmet i u ovako opterećeni sustav. Mi možemo kad dođu reforme sustava, pa bude 10 predmeta, pa ostalo budu izborni predmeti onda se može razmišljat o tome, ali sad u ovim uvjetima kad su djeca više opterećena nego saborski zastupnici, mi im želimo dati još neko dodano vrijeme. Zašto se spominje građanski odgoj? Okej, kada bude nastavak i normalno i kurikularni i obrazovni i sve druge reforme vezano za naše osnovno i srednje školstvo bit će prilike rasprave normalno i o građanskom odgoju, ali evo šteta šta se u upravo ovako kriznoj godini upravo ovako možemo ga nazvat, evo bar ga ja mogu nazvat kriznim proračunom za 2021.g., opet dijelimo na, na, na lijevo i desno i koristimo proračun umjesto da izvadimo stavke, pa ako treba i damo određene amandmane da ga poboljšamo, koristimo stvari kao što su Vatikanski ugovori, građanski odgoj, školstvo. Nekakve osnovne ideološke prijepore koje imamo između ljevice i desnice koristimo i u ovoj raspravi.

financija, zastupnice i zastupnici. Ovaj proračun održava opredjeljenje vlade za očuvanje stabilnosti u teškim vremenima uzrokovanih korona krizom. Uz očuvanje radnih mjesta u proračunu je također vidljiv smjer za zaštitu vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo uz poštivanje preuzetih međunarodnih ugovora i obaveza. Ukupni prihodi državnog proračuna projicirani su u iznosu od 147,3 milijarde kuna, dok rashodi u 2021.g. financirani iz svih izvora iznose 157,9 milijardi kuna i veći su za 2 milijarde kuna u odnosu na one planirane rebalansom. RH je iz sredstava EU u narednom 7-godišnjem proračunskom razdoblju na raspolaganju ukupno 23,2 milijarde EUR-a za razvojne strateške i reformske projekte. Također RH već sada ima na raspolaganju i 5,1 milijardi kuna iz Fonda solidarnosti EU za obnovu potresom oštećenih područja koje se moraju povući u roku od 18 mjeseci i tu je nužno kvalitetnim projektima što brže i efikasnije iskoristiti što veći iznos. Neki ekonomski analitičari su na proljeće procjenjivali 340 000 nezaposlenih do kraja 2020.g. čime bi se dohvatila tragična 2013.g. kada je zabilježeno 345 000 nezaposlenih u Hrvatskoj. Uspjeli smo sačuvati radna mjesta, a samim time i ekonomiju. Manji broj nezaposlenih znači veći potencijal rasta. Ako taj broj stavimo u relativni odnos sa europskim zemljama onda smo blizu europskog prosjeka. Tako ćemo se prema procjenama negdje oporavljati u europskom prosjeku. Ekonomski razvoj poticat će se priljevom novog europskog novca, što je prilika i primjerice za digitalnu i zelenu transformaciju. Naše projektiranje projekata za višegodišnji proračun EU za instrumente za oporavak Nove generacije EU trebamo dobro smisliti kako bi dobiveni i utrošeni novac dao rezultate. Moramo odrediti prave mjere, ali provesti i strukturne reforme kako bi zadržali kvalificirane radnike u Hrvatskoj, te vratili iseljene Hrvate. I moramo kroz jasno ciljanu i strateški postavljenu demografsku, populacijsku, stambenu i poreznu politiku podržati mlade obitelji u njihovoj otvorenosti prema životu. Stoga ulaganje u ruralni prostor, ulaganje u opstanak hrvatskih sela, te proizvodnju hrane nema alternativu. Više od 7 milijardi kuna na stavci Ministarstva poljoprivrede dobar je vjetar u leđa tim našim nastojanjima. Povećavaju se sredstva za izravna plaćanja i mjere zajedničke poljoprivredne politike uređenja tržišta, uvode se novi programi za pomoć sektorima voćarstva i povrtlarstva, za uspostavu Registra organizacije vinogradara i voćara, očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja, potpore braniteljskim zadrugama u poljoprivredi i klasterima poljoprivrednih proizvođača. Pozitivno je povećanje sredstva za sprječavanje i smanjenje nastanka otpada od hrane i doniranje jer bacamo godišnje oko 80 kg po stanovniku, a u realizaciji doniranja još uvijek postoje određeni problemi koje treba otkloniti. Sufinanciranje analize sjemena soje na prisutnost GMO-a apsolutno je važno kako bi Hrvatska i dalje zadržala svoj status države slobodne od GMO-a, ali smatram da napokon trebamo uvesti i analizu sojine sačme koja se koristi u prehrani životinja, a za koju iz više izvora dobivam informacije da ukoliko dolazi iz uvoza, počesto sadrži i primjese GMO-a. Kako bi očuvali konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača, a hrvatskim potrošačima osigurali dostupnost zdrave i sigurne hrane potrebno je usmjeriti se na izradu standarda kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Alati postoje, potrebno ih je iskoristiti propisivanjem uvjeta vezanih uz ograničavanje vremena u kojem proizvod dolazi od proizvođača do trgovine, a što je lako dokazivo i primjer je koji se koristi u drugim državama članicama.

Poštovana zastupnice Petir. Evo ja bi vas željela pitati, s obzirom da je to vaše područje, vjerojatno ste se interesirali. U ovom proračunu nema aktivnosti koja bi bila posvećena implementaciji Strategije od polja do stola, niti smo vidjeli kao aktivnost i kao rashod jačanje kapaciteta svih obveznika javne nabave za provedbu zelene javne nabave. Pa se onda postavlja naravno realno pitanje, ako ne jačamo kapacitete u tom smjeru i za implementaciju strategije i za zelenu javnu nabavu kada će se ona zapravo u Hrvatskoj početi događati? Da li ste u tom smislu kao zastupnica i članica kluba HDZ-a, dakle većinskog kluba mislili predložiti određeni amandman? Vidim da niste iščitali dobro to poglavlje za poljoprivredu, a i niste slušali moju raspravu jer sam rekla da upravo i za klastere i proizvođačke organizacije i za zadruge su predviđena značajna financijska sredstva, za neke i po prvi put se uvode ta sredstva upravo kako bi se osigurala konkurentnost proizvođača. Jer naime nono što se događa jest da naši proizvođači ne mogu isporučiti dovoljne količine zato što nisu udruženi i onda zbog toga padaju na natječajima. U tom smislu se ide za tim da im se pomogne u udruživanju, da se tu i sa domaćim resursima kroz državni proračun, ali i kroz ona sredstva koja su osigurana na europskoj razini njih osposobi kako bi mogli sudjelovati u svim ovim aktivnostima koje su izuzetno važne. Na taj način naravno i plasirati svoje proizvode, ali onda i nama dati tu određenu sigurnost da ćemo doista jesti domaće, kvalitetno i nešto što je stiglo u kratkom vremenu od polja do stola.

Uvaženi zastupnik Stephen Nikola BArtulica.

Ponovit ću na početku izlaganja kako država ili točnije rečeno javna uprava ne stvara dodatne vrijednosti nego oduzima uglavnom kroz oporezivanje i raspodjeljuje novac prema svojim prioritetima. U ovom slučaju ovaj prijedlog proračuna po mom izračunu, to sam malo istraživao zadnjih dana, ima otprilike 28.000 stavki, ne znam da li nas građani sada gledaju, ali to je jedan dokument vrlo opsežan i u ovom obliku nije lako ga proučavati. Isto treba podsjetiti da u normalnim okolnostima prije covid-19 dakle zadnjih tri, četiri godine od kada je ova Vlada, rashodi proračuna rastu svake godine, bez obzira što je broj stanovnika u padu i rastu brže nego što je BDP dakle što je gospodarstvo raslo brže. Dakle, javna potrošnja i dalje vidimo kao dio problema, ovakva javna potrošnja dio problema ne rješenja i opet ću koristiti slikovito ovu analogiju kao javnu upravu koja izgleda kao nezasitna hobotnica koja troši više i više, a ta stabilnost, navodna stabilnost koja treba proizlaziti iz svega ovoga košta i zapravo znači kod nas nažalost stagnacija. Imamo stagnaciju ekonomsku i to se vidi po svim pokazateljima. Dakle, možemo ponoviti ovu tezu da imamo stabilnost, ali na dnu EU. I treba nešto reći o tom širem kontekstu jer puno ovih stavki se oslanjaju na korištenje sredstava iz eu fondova, ne znamo što će biti sa europskim proračunom, imamo jedan ozbiljan spor unutar EU oko vezivanja korištenja ovih sredstava za vladavinu prava i ne znamo kakav će biti ishod. Tako da sve što stoji u ovom prijedlogu neće se nužno ostvariti, to su samo projekcije. I dalje tvrdim da udjel ukupne države u BDP-u je previsok. Dakle, javna uprava i sve što ona čini je nažalost i dalje generator siromaštva u Hrvatskoj i jedan od uzroka što mnogi napuštaju svoje krajeve. Što se tiče same strukture proračuna, kada se gleda na koji način se taj novac troši upozorit ću da ovaj dio koji se odnosi na politički sustav, dakle financiranje naših institucija od izvršne, zakonodavne, sudske vlasti pa i kamate na javni dug, samo u omjeru samo Grčka izdvaja više u svojoj javnoj potrošnji nego Hrvatska za funkcioniranje same javne uprave. I tu ne vidimo nikakve ozbiljne pokušaje da se uštedi, čak u ovoj stavki koja se vodi pod nazivom Pružanje podrške radu Vladi RH imamo u odnosu na ovu godinu povećanje od 8 milijuna kuna za sljedeću godinu. Ove godine smo predsjedavali EU nije jasno zbog čega će rad i funkcioniranje same Vlade trebati koštati 8 milijuna kuna više u odnosu na ovu godinu. Dakle, država odnosno javna uprava je golema, skupa, ne možemo je priuštiti na ovaj način i zbog klijentističkog modela funkcioniranja u velikoj mjeri bira pobjednike i gubitnike u realnom sektoru, previše utječe na procese u realnoj ekonomiji i to treba smanjiti.

Vi ste u svom izlaganju se zapravo dotakli rashoda. Znate, postoji jedna uzrečica, a to je da se štedi kad se ima, a ne onda kada se nema. Dakle, karakteristika je proračuna da bez obzira što se dešava s prihodovne strane proračuna mi rashodovnu stranu se ponašamo kao da sve ove situacije vezano uz gospodarstvo nema. Kada malo čitati Strategiju razvoja do 2030., onda se tamo navodi da javna uprava mora biti brza, učinkovita, fleksibilna, otvorena, prilagodljiva mi svi znamo da to tako nije. I umjesto da se zaista u ovom proračunu za 2021. vidite jedan napredak to se ne vidi, rashodovna strana i dalje ide svojim putem bez obzira na to kako ide prihodovna. Upravo tako, ne vidimo pomake na ovoj rashodovnoj strani u smislu kada kažem da ona svake godine raste, bez obzira na okolnosti. Dakle u ovom okolnostima može se opravdati određene vrste povećanja potrošnje, međutim u normalnim okolnostima kada imamo blagi gospodarski rast, proračunski rashodi rastu brže nego što nam gospodarstvo raste. Ali građani s pravom nisu zadovoljni s razinom usluga i ono što javni sektor pruža. Dakle, imamo skupu državu, neracionalnu potrošnju, imamo dokument koji se sastoji od 28.000 stavki, vrlo je teško to proučavati na temeljit način i ne vidimo u zadnje vrijeme zaista nikakvih pomaka. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Marko Pavić.

potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Zadovoljstvo je upravo danas raspravljati o temeljnom dokumentu drugog mandata Vlade Andreja Plenkovića, a to je proračun za sljedeću godinu. Svi smo već čuli i jasne su brojke 157 milijardi kuna rashoda, deficit 2,9% BDP-a da smo unutar Maastrichtških kriterija. Ali ono što mi je zadovoljstvo i ono što sam istaknuo u raspravi na odboru da je proračun Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU povećan za 566 milijuna kuna i to većinom za provođenje postojećih europskih projekata unutar postojeće perspektive 2014.-2020. i dodatnih ono što me veseli državni tajniče, dodatnih 200 milijuna kuna za Fond za sufinanciranje europskih projekata. Ova Vlada se snažno izborila u Bruxellesu zajedno sa ostalim zemljama članicama tzv. prijateljicama kohezije, da stopa sufinanciranja ostane na 15%, drugim riječima na projekt od 100 milijuna eura da 85 milijuna eura dođe iz Bruxellesa, 15 milijuna eura da osiguramo iz vlastitih izvora. Ono što je sigurno, … državni tajniče molim i za sljedeće razdoblje da razmilimo o novom modelu jer 200 milijuna kuna sigurno nije dovoljno, znam da je to maksimum proračuna, ali da razmislimo o novom modelu jer imamo 10,7 milijardi eura iz ove omotnice gdje je isplaćeno 46% i imamo još dodatnih 24 milijarde eura u sljedećem razdoblju. Ono što mi se čini isto tako da postoji dosta nerazumijevanja na koji način su europski fondovi povezani sa ovim proračunom. Gospođa kolegica Grozdana Perić ona je već vrlo jasno objašnjavala koje stavke tzv. pomoći EU stoje u proračunu da su 25 milijardi kuna, ali proračun EU je sedmogodišnji i on se raspodjeljuje putem operativnih programa odnosno Nacionalnog plana za oporavak za ovaj dio od 10,6 milijardi eura, a 12,6 milijardi eura će ići putem operativnih programa. Tako da dobar dio u biti europskih fondova kolikogod oporba sad kaže pa proračun je nesiguran jel nismo sigurni u europske fondove, upravo suprotno. Dobar dio eu fonda još nije ni uračunat u proračun, a on će lagano moć bit uračunat bilo putem rebalansa, bilo bez jel je neutralan na deficit, koliko potrošiš toliko se refundira iz Bruxellesa. Ajmo pogledat tu strukturu buduću, dakle 23,2 milijarde eura bilo je od oporbe kritike nema tu projekata, pa nije točno. Sigurno da ćemo financirat željeznice, financirat ćemo poticanje poduzetništva, istraživanje i razvoj 25% novaca iz višegodišnjeg financijskog okvira, alokacije će ić na istraživanje i razvoj, sigurno će ići natječaj ili faza 3 od nekoliko milijardi kuna, 100 milijuna EUR-a za Kampus Rimac putem IPS programa, Gaming industrija u Novskoj, „Zaželi“ aktivna politika zapošljavanja, gđa. Mrak-Taritaš je pitala premijera, pa da ne vidi ona gdje su tu mjere. Mrak-Taritaš kad ste vi bili u vladi bile su 4 milijarde kuna, a sad su došle na 8 milijardi kuna, a upravo su one sprovedene kroz Operativni program učinkoviti ljudski potencijali i kroz proračunska sredstva, al smo time udvostručili sredstva koja dajemo za mjere. Fond solidarnosti je unutar proračuna i kao što smo čuli 2 milijarde kuna 2021., 3 milijarde kuna 2022., to nam je i oporba govorila, nećete stić, niste na vrijeme, nije kvalitetno, evo novci su tu, 510 milijuna EUR-a iz Programa Shore sjelo na račun prošli tjedan. Za sve one koji govore da to je neki virtualan novac, da to nije, evo 3,8 milijardi kuna sjelo u proračun prošli tjedan. Što samo govori da s ovakvom politikom ćemo krizu prebroditi uspješno i da nas drugi procjenjuju i bolje i dižu nam kreditni rejting. Kolega Pavić, bili ste u vladi upravo i ministar vezano za EU fondove i akte pregovora i kad pričamo o višegodišnjem samom financijskom okviru, ali evo sad je ovaj instrument Nove generacije, normalno upoznati ste s tim, gledamo oporbu, oporba najviše kritike ne daje na sami proračun nego daje na to da smo veliki naglasak stavili upravo na apsorpciju EU fondova i oćemo li to stić?

Da, trenutačno su pregovori se završavaju. Bilo je još teže postić pregovore na razini premijera koji se unisono konsenzusom donesu i koji su se uskladili u 7. mjesecu. Sada je usklađivanje između Europskog vijeća, parlamenta i država članica da se donese finalni paket. Svi su svjesni vremenskog ograničenja. Ja vjerujem da će proračun bit donesen na vrijeme. Ako i ne bude, kao što je i premijer danas istaknuo, postoji procedura 1/12 proračuna se oslobađa za slijedeću godinu. Također se ovaj Fond za oporavak odnosno Europa za Nove generacije će se nać načina da se iskoristi.

Kolega Pavić, osim što znate europske fondove, znate vi puno i o reformi, pa ću ja samo na jednom primjeru pokazati kad pogledamo proračun HZZO-a ima naznaka reformskih mjera. Znači primarna zdravstvena zaštita povećanje je oko 137 milijuna kuna, a kažemo sami da trebamo pojačati primarnu zdravstvenu zaštitu kako nam pacijenti ne bi ulazili u bolnički sustav gdje nije to potrebno. Također za lijekove na recept je u novom proračunu 130 milijuna kuna više. Ortopedska pomagala je 100 milijuna kuna više, a u konačnici specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita je 150 milijuna kuna više, što zapravo sve zajedno govori da su to počeci reforme koju treba provesti u zdravstvu.

Pa upravo sredstva za zdravstvo su ključna i drago mi je da evo baš prošli tjedan predsjednica komisije Ursula von der Leyen … [[Govornik se ne razumije]] znamo da je pitanje zdravstva u domeni država članica, ali je ona lansirala isto tako da se krene i u zdravstvenu uniju, da sa 5 stupova koji su upravo reakcija na ovu krizu da možemo bolje surađivati imamo više sredstva. Kada govorimo o sredstvima, gledajte samo ovu omotnicu, imali smo za zdravstvo 900 milijuna kuna, iskoristili smo milijardu i 700. U programu vlade za buduću omotnicu 3 milijarde kuna je stavljeno. Iz Europskog socijalnog fonda da nisu samo zgrade i oprema, 208 specijalizacija, 6.g. plaće mladim doktorima da ostanu u RH. Tako da se, zna se, može se itekako, osigurali smo značajna sredstva da ju osiguramo, prebrodimo ovu krizu i razvijemo zdravstveni sustav na najbolji mogući način. Uvaženi kolega, nakon evo 3.g. suficita, vraćanja kreditnog rejtinga, gospodarskog oporavka, porasta zaposlenosti, zadesilo nas je to što nas je zadesilo i naravno da država nije dobro gospodarila sa svojim proračunima prethodnim ne bismo mogli pomoći niti gospodarstvu, niti poduzetnicima. Samo u mojoj županiji 2000 poduzetnika odnosno 16 000 radnika je koristilo i koristi ove mjere. Ali ono što mene zanima, a vi ćete zasigurno znati puno bolje o tome, koliko će učinak na prihode proračuna imati povlačenje sredstava iz europskih fondova? Hvala lijepa. Pa tu ste u pravu, već smo značajna sredstva osigurali upravo zato što smo bili zemlja predsjedatelji, znali smo otprilike koliko ćemo dobiti, bili smo uključeni u proces i mogli smo vrlo velikodušno ići sa mjerama. 8 milijardi kuna samo za zapošljavanje, spašenih 600 tisuća radnih mjesta. Kada gledamo podatke zaposlenosti prije krize, dakle na 29.2. milijun i 542 tisuće zaposlenih, 15.10. milijun i 545 tisuća, dakle 3 tisuće više radnih mjesta unutar krize, stopa zaposlenosti gotovo ista cijelu godinu. Prema tome, pokazali smo da smo s time spasili 600 tisuća radnih mjesta, iskoristili smo predsjedanje jer smo znali, sačuvali kreditni rejting, ušli u RN2 mehanizam i unatoč i ovom deficitu kojeg ove godine imamo, koji će biti, ja mislim na razini oko 25 milijardi, ako se dobro sjećam iz tablica, povećali kreditni rejting. Hvala lijepa. Uvaženi kolega, drago mi je da ste u vašem izlaganju istaknuli upravo sredstva iz EU fondova koja će biti namijenjena istraživanju i razvoju i stoga imam potrebu još nadodati da svakako tu treba istaknuti i nacionalna sredstva i povećanje proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja za sljedeću godinu za gotovo 2 milijarde više, odnosno rast od negdje 11,9%, osobito onaj koji se odnosi na plaće, osiguravanja plaća, doktoranada i poslijedoktoranada koji su zaposleni u znanstvenim i visokoškolskim institucijama. I svakako, podsjetiti da sukladno strateškom planu, Hrvatska zaklada za znanost ima za cilj uspostaviti jedan cjeloviti sustav karijera mladih istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini, kako bi se na godišnjoj razini moglo zaposliti otprilike novih 200 do 250 doktoranada kako bi se postigla željena stabilna razina od oko 800 doktoranada godišnje. Hvala vam lijepa na replici i komentaru, upravo evo, kao bivši znanstveni novak, kao i bivši predsjednik Udruge mladih znanstvenika u RH, mislim da je ključ uložiti u doktorande, u njihov razvoj, s jedne strane osigurati im plaće, s druge strane osigurati im obrazovanje. Jedan od projekata koje sam gurao, nažalost radi Covida nije realiziran, ali bit će realiziran sljedeće godine je da smo 50 najboljih mladih znanstvenika javnim natječajem kojim će biti odabrani, a koji imaju ideje za otvaranje vlastitog poslovanja i komercijalizacije svojih znanstvenih ideja, da ih odvedemo na dvomjesečni tečaj poduzetništva na Cambridgeu gdje će oni naučiti dodatno te vještine, a nakon povratka, iz nove financijske omotnice da im osiguramo da te svoje ideje mogu pretvoriti u poduzetništvo i da spojimo znanost i gospodarstvo, mislim da nam je tu jedan od „gapova“ koje trebamo zatvoriti, a ovim upravo [[Upadica: Hvala.]] takvim projektima, to ćemo i omogućiti.

Ja nekako uvijek u svojim raspravama želim biti i poštena u nekakvim stvarima, pa ću ovim putem ponovo naglasiti da je ministar Marić jedan od rijetkih ministara i u bivšoj Vladi i u ovoj Vladi koji je po cijele dane i po noći s nama. Brani svoje zakone, a brani i ovaj proračun. Iako i naše rasprave idu smjerom, bilo bi puno bolje da tu da ima nešto malo državnih tajnika i ministara iz nekih drugih resora jer mi svi govorimo o nekakvim drugim resorima, nekakvim drugim temama, ministar Marić samo na jednom mjestu to okupljaju i dakle kad će se raspravljati o našim amandmanima, doći će, pretpostavljam, državni tajnici ili ministri nekih drugih resora i reći zašto ti amandmani nisu baš dobri i ne treba ih prihvatiti jer bojim se da neće biti prihvaćen čak ni onaj jedan amandman koji smo mi u ime kluba dali. Želim ga posebno naglasiti, riječ je o Ministarstvu branitelja, gdje smo smanjili izdatak vezano uz promociju na razinu s 2020. za toliko povećali i u isto ministarstvo uz stavku koja je vezana uz psihološku pomoć braniteljima, ja sam skoro sigurna da taj amandman neće biti prihvaćen, a recimo, bilo bi jako dobro da bude jer mi se čini da je dobro. Ali, ja ću ovu svoju pojedinačnu raspravu usmjeriti na dvije teme. Jedna tema je potres, a druga tema je državna imovina. Kad uđete i kad malo gledate strategiju razvoja RH do 2030. g. i dobro ju je gledati, ona je u javnoj raspravi i dobro ju je gledati i čitati i vidjeti o čemu je riječ, tada u toj strategiji kaže, otprilike je milijun pojedinačnih, što stanova, što poslovnih prostora, što različitih nekretnina koje su u vlasništvu RH i ta strategija kaže da bi bilo dobro da se ta imovine RH da i da se s njom zaista nešto napravi i da se s njom počne upravljati. A onda paralelno s tim pogledate naš proračun, ja sam bila jedna od onih koja je rekla kad se odlučilo osnivati ministarstvo za upravljanje imovinom, bez obzira što sam bila s oporbene strane, ja sam rekla, meni se čini da je to dobro jer to pokazuje Vlada iskorak i želju da se brine o svojoj imovini. Nažalost nekoliko puta sam to porekla jer kad vidite ovaj proračun, onda vidite da se različita ministarstva ili različiti središnji uredi jednako tako u svom resoru imaju državnu imovinu i jednako tako se oni iz svog resora bave s tom državnom imovinom pa to onda vidite stavke u Ministarstvu obrane, pa onda to vidite stavku da se državnom imovinom bavi i Središnji ured za obnovu, dakle, nekoliko njih se bavi. Da li bi bilo logično, da li bi bilo normalno, da li bi bilo suvislo, da li bi bilo razumno, u jednoj zemlji, da kad već imamo, bez obzira da li je to samostalno ministarstvo ili je zajedno s Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva, imovina, da sve stavke budu tamo. To je nešto što ja vidim da bi mogle biti i zadaće ministra Marića za neki slijedeći proračun da kaže, društvo moje, nemojte mi više državnu imovinu imati u različitim, na različitim stavkama, dajte da upravljanje državnom imovinom zaista bude u jednom resoru, bit će jednostavnije, bit će operativnije, a osim toga se tu može i nešto racionalizirat, ali bojim se da će to ostati na razini dobrih želja. I druga tema koju želim iskoristiti do kraja ove rasprave je Fond za obnovu Grada Zagreba i dvije županije. Kad je donesen zakon onda je rečeno da fond treba biti osnovan u roku od mjesec dana, naravno da to nije bilo, al to je manje važno. Više važno je ono što mi vidimo u ovom proračunu. Mi vidimo da je na stavka financija, financiranja vezano uz fond negdje oko 900 milijuna kuna, što ne bi bilo ni u jednom trenutku problem da ne vidimo da je tu kad je riječ o proračunu, i točno iz proračuna 245 milijuna 707 tisuća kuna, da ne vidimo da je ovo ostalo vezano uz pomoć EU koja je dobro došla, ali ona za obnovu zgrade javne namjene. Da bi se zgrade javne namjene obnavljali nije nam trebao ni zakon, nije nam trebao ni fond, oni su se već mogli obnavljati, mogli su se po kriteriju ko upravlja zgradama zaista obnavlja. A pri tom je zgodno to usporediti sa Agencijom za pravni promet gdje je 263 milijuna kuna namijenjeno za subvencije za kupnju nekretnina, što govori zapravo o politici ove vlade.

potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Slažem se s onim kolegicama i kolegama koji su prije mene ukazali na činjenicu da bi proračun trebao pokazivati određeni strateški smjer jer ovo nije samo prijedlog proračuna nego i projekcija za naredne, narednih par godina i tu bi se zapravo vrlo jasno trebao vidjeti pravac u kome ide vlada. Pravca nema, to ni ne čudi zato što mi u 2020.g. govorimo o milijardama EUR-a koje nam stoje na raspolaganju i to je lijepa vijest, međutim bez ikakve nacionalne i jasne strategije. Nacionalna razvojna strategija tek je u ovom trenutku u javnom savjetovanju. Međutim, to ne čudi jer i da je imamo to ne znači da ona ne bi bila mrtvo slovo na papiru kao što su brojne strategije koje je donijela ova ili bivša vlada, ali neovisno o tome koja vlada je donijela, većina tih strategija se morala donijet jer su bili ex ant uvjeti za poć početak povlačenja sredstava iz europskih fondova. Jer vi da biste povukli išta i da bi EU ulagala u Hrvatsku iza tih planova mora stojati, stajati ozbiljnost politička odluka, a vi kroz svoje nacionalne ciljeve morate dokazati EU da doprinosite europskim ciljevima koja je izjednačavanje nejednakosti, razvoj određenih dijelova itd., itd. Ja ću samo napomenuti neke od strategija koje se uopće ne provode ili se provode slabo. To je Nacionalna politika za ravnopravnost spolova koja uopće 5.g. ne postoji. Provedba Nacionalnih programa za borbu protiv korupcije u uredu vlade 14,500 000 kuna, to je kolegica Benčić spomenula, mislim ured vlade, kaže premijer jutros, pa ne provodi to ured vlade. Pa ne provodi, al ured vlade je taj koji mora promovirati načela, koji mora medijski djelovati na promoviranje ne samo pojedinih strategija nego i problema u društvu, al ova je vrlo jasna, pa imamo mi medijske napise koji dovoljno govore o borbi protiv korupcije i zašto su ovakva sredstva ovako mizerna. Isto tako Potpora borbe protiv zločina iz mržnje i suzbijanje diskriminacije je recimo nekih 81 odnosno ne oko nego 81.590 kuna. Pa nemamo mi problem u Hrvatskoj s govorom mržnje, to nije problem, to ne treba promovirati, borbu, važnost borbe protiv tih pojava u hrvatskom društvu. Isto tako Strategija borbe protiv siromaštva u uredu vlade 13.500 kuna ne čudi. Ovdje nam je revizija prije mjesec dana rekla da o Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a to je iznimno bitno upravo u ovom trenutku krize, zapravo vlada se odrekla dvije mjere, a ostale mjere se uopće ne provode. Tako da bez jasnih strategija, pa i sa strategijama ti novci EU nama neće značiti puno, a u sustavu obrazovanja vrijede još manje. Zašto to kažem? Znači neučinkovitošću ove vlade i administrativnim preprekama mi smo na pravom putu da upropastimo jedino što je možda valjalo u mandatu prethodne ministrice Divjak i ove vlade, a to su centri kompetentnosti i taj mali pomak u sustavu strukovnog obrazovanja. Tu smo znači dobili 1,8 milijardi kuna su osigurana iz 2 europska fonda za 25 škola iz 19 gradova. Predujmovi za škole su stigli u škole u iznosu od milijun, pola milijuna kuna, al ministarstvo do dan danas, od 5. mjeseca negdje nije se udostojilo reći na koji način će se plaćati odnosno da se koriste ti fondovi, kako financirati te plaće, rečemo je na sastancima u 2019.g. financirat će se iz COP-a, pa ćete vi to vraćati u državni proračun. Međutim, jasnih uputa do danas nema. Pa dajte ljudi uozbiljimo se. Ako već ovdje govorimo o projekcijama proračuna, o planu proračuna za ovu godinu, projekcijama za slijedeće, o milijardama koje nam stoje na raspolaganju, pa nemojmo dozvoliti da traljavošću i nesposobnošću i ono malo što vrijedi, a što je važno za povezivanje tržište rada, gospodarstva i obrazovanja, naveli ste i u Nacionalnom programu reformu, jutros je premijer o tome govorio da je to težište između ostalog i ovog, ovog proračuna, dajte odblokirajte određene procese, napravite jasne upute školama i dajte da ono što nemamo u našem proračunu, a doprinjet će i otvaranju radnih mjesta i boljem obrazovnom sustavu, povećanom povezivanju s tržištem rada, ne stoji i ne bude blokirano od onih koji bi trebali olakšati taj put do tih europskih novaca.

Ja hoću Pavića. Znači… Dobro ste, dobro ste primijetili da u školstvu postoji jako puno nedostataka, ali nije to jedino što ste vi spomenuli, ali htio bi prisnažiti te argumente. Naime, ako vidite da uopće je izostala stavka za poticanje tehničke kulture kao izvan nastavne aktivnosti, da su se smanjila, ali su simbolična sredstva za rad sa darovitim učenicima, da se smanjio kao što je već rečeno iznos i za pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama, da su se smanjile ili da su na simboličnoj razini sredstva predviđena za prevencije nasilja u školama i prevencije nasilja sportom, da su smanjena ili na simboličkoj razini sredstva za izvan nastavne aktivnosti u osnovnim školama, srednjim školama i visokim školama, onda zaista možemo reći da proračun, barem u dijelu školstva, ne da stagnira nego nazaduje. Hvala kolega Hajduković. Nažalost to je tako. I kad pogledate malo indekse ostalih ministarstava u odnosu na Ministarstvo obrazovanja bojim se da je Ministarstvo obrazovanja, al ne Ministarstvo obrazovanja nego djeca, budućnost Hrvatske su najveći gubitnici ovog proračuna Vlade RH. Uz ovo što ste spominjali, niste spomenuli još jednu nelogičnost, a to je da se, da stagniraju i sredstva za stručna usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnih škola i srednjoškolskih ustanova. Zašto je to bitno? Zato što vidimo danas najave vlade da se ide na postrožavanje mjera uzrokovanih Covid-19, da se planira škole prebacivati na model B, ukoliko nisu u mogućnosti osigurati model B ide se na C, to je opet on line nastava. Upravo u ovom trenutku je jako važno ponovno osnažiti odgojno obrazovne djelatnike za ono što nas čeka, a ne znamo dokle će nas to pratiti ovi nepovoljni uvjeti i nenormalni uvjeti. Poštovana kolegice, dotakli ste se dijelom obrazovnog sustava, pa me onda zagolicalo i ne mogu se ne složit, a i dijelom iznijet svoje mišljenje. Naime, nedavno je izišlo službeni, službeni ovaj izvještaj Sveučilišta u Zagrebu gdje je na promociji doktora znanosti sa sveučilišta bilo izvješteno upravo ovako, 5 doktora znanosti sa Elektrotehničkog fakulteta, 2 doktora znanosti sa strojarstva, 4 sa ekonomije, 5 liječnika i 76 sa Filozofskog fakulteta. To je eklatantni primjer netransparentnog i nenamjenskog trošenja novca na Sveučilištu u Zagrebu. Dobro i pokazuje isto tako deficitarnost možda ovih najviše obrazovanih ljudi upravo u strukama koje su nam nužno potrebne. Al zato ne nedostaje počasnih doktorata koje Sveučilište u Zagrebu zdušno dijeli g. Čoviću, predsjedniku HDZ-a BiH, isto tako i g. Milanu Bandiću, vjernom partneru, koalicijskom partneru HDZ-a, toga ne nedostaje, takve blamaže. A isto tako ne nedostaje ni blamaža, ni blamaže da smo godinama odnosno to Zagrebačko sveučilište rangiramo među, na dnu ljestvice najkvalitetnijih odnosno najlošijih u Europi i u svijetu.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedajući. Danas pred nama je Proračun RH i kad sam se malo više ušao u problematiku zdravstvenog dijela mogu kazat da mi je jedna stvar upala u oči, a to će vjerojatno ministar financija imat nekakvo mišljenje o tome. Naime, od proračuna za zdravstvo 50 milijuna kuna otada na stavke „ostali rashodi“ Zanimljivo da siromašna zemlja kao Hrvatska može sebi priuštiti da u stavkama „ostali rashodi“ bude 50 milijuna kuna. Znamo da je zdravstvo devastirano i ja sam o tome govorio puno puta u zadnjih par mjeseci, neću ponavljati, ali definitivno da je kadrovski, organizacijski i financijski devastirano. Međutim, ono što me više zabrinjava je to da u zadnji 2 mjeseca zdravstvo je napravilo 2 milijarde kuna novoga duga koji sada iznosi 12 milijardi kuna i smjer zdravstva je definitivno krivi i nije onaj koji bi trebao biti. Na temelju čega sam to zaključio? Ja ću vam pokazat ministre nekoliko primjera kako se puni naš proračun, a dijelom i iz toga kako se puni i naš proračun za zdravstvo. Govorio sam o tome da osiguravajuće kuće u Hrvatskoj uprihode godišnje 220 milijuna kuna na temelju osiguranja, auto osiguranja u kome je mogućnost povrede odnosno ozljede, godišnje imamo 10000 ozljeda, a osiguravajuće kuće u HZZO-u uplaćuju paušal od 48,4 milijuna kuna, što je točno za 170 milijuna kuna manje od onoga što osiguravajuće kuće zadrže za sebe, što je definitivno primjer nepravednog ugovora u kome osiguravajuće kuće izvlače puno veću dobit. Prošle godine su u Hrvatskoj uprihodovali 26 milijardi kuna, nemaju nijednog zaposlenog i nisu u proračunu platili temeljem HZZO-a ni jednu kunu i temeljem mirovinskog osiguranja također ni jednu kunu, a u isto vrijeme prijedlogom novog zakona njima je smanjen porez na dobit sa 20 na 10% Kad se gleda ovaj prijedlog novi proračuna onda vidimo da ona zakonska obveza koju ima proračun odnosno vlast, vlasnik osiguravajućeg, HZZO-a, umanjuje svoj dio sa 2,9 na 2,7 milijardi kuna, što će dodatno osiromašit zdravstvo. Koje su posljedice? Posljedice su to, ako ste pratili u proračunu, da je Nacionalni transplantacijski program smanjen financiranje za 30%, da je Fond za skupe lijekove također smanjen značajno i da je smjer kojim HZZO financira zdravstveni sustav potpuno krivi, tako da se veliki dio novca odlijeva prema bolnicama, a ne prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje je najjeftinija zdravstvena skrb i gdje bi se novac mogao najbolje iskoristiti. To nerazumijevanje zdravstvenog sustava najbolje se vidi u jednoj izjavi koju su prije par dana dali ministri i zdravstvena administracija gdje kažu da se, da ćemo sad početi mjeriti, mjeriti ishode liječenja. Naravno da se ishodi liječenja ne mjere. Kolega ja bi vas molio ako pričate barem da pustite mene da imam svoj mir da završim, da ne pričate toliko glasno. Prema tome, ishodi liječenja se ne mjere, ishodi liječenja se prate, a kako bi rekao moj sugrađanin Ličanin, Nikola Tesla, nije meni što oni kradu moje ideje nego je meni što oni nemaju svoje ideje. Slijedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče hrvatske vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. 2021.g. za koju je složen ovaj proračun je godina neizvjesnosti od one koja se odnosi na pandemiju Covid-19 do one koja se odnosi na ekonomiju, posebno na turizam. Ali bez obzira na to Vlada RH odlučila se rasteretiti dodatno naše građane i poduzetnike, idemo sa još jednim paketom porezne reforme koje možemo vidjeti u ovom proračunu, tako da od 2017. do 2021. naši građani poduzetnici bit će rasterećeni sa preko 10 milijardi kuna. Naravno, velika prilika upravo je u europskim fondovima, kako u onima koji su nam bili na raspolaganju, još su od 2014. do 2020. u iznosu od 10,7 milijardi EUR-a i do sada je povučeno odnosno plaćeno 41%, objavljeno poziva 122%, ugovoreno 103%, što, što kaže da nema nikakvog razloga da u naredne 3.g. ne bude u cijelosti povučen iznos. Naravno, u narednom periodu od 2020. do '27. imamo na raspolaganju što bespovratnih sredstava, što zajmova u vrijednosti od 22 milijarde EUR-a. U proračunu za 2021. imamo znači prihode od pomoći planirane u vrijednosti od 24,8 milijardi kuna, u '22. 25,4 i '23. 21,5 milijardi kuna. Zanimljivo je gledati na koji način su povlačena sredstva i do sada. U prihodima državnog proračuna za razdoblje od 2019. do '23. vidimo da je i u ovoj godini 23% više povučeno nego u godini prije nje, kao što i planiramo preko 30% više povući to u '21. u odnosu na ovu '20. koja je ionako isto bila uspješna u odnosu na prethodni, prethodno razdoblje. Kad govorimo o rashodima državnog proračuna vidimo da su i subvencije u ovoj godini bile 86% više nego šta su bile u 2019., a ukupni rashodi će biti u narednoj godini viši nego u '20. zahvaljujući različitim rashodima koji su povećani od onih za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju, socijalne pomoći, naknade, mirovine i mirovinska primanja, dodatni roditeljski dopust i slično.

Također su najavili povećanje mirovina za 5%, a to povećanje je bilo od 12 do 15% Roditeljske naknade su podignute za 3000 kuna, naknade za roditelje njegovatelje za 1500 kuna, dohodovni prag za doplatak za djecu povišen je za 665 kuna, osobna invalidnina socijalne skrbi za 250 kuna i tako redom, što dovoljno govori da je ova vlada i ovaj proračun i socijalno osjetljiv. S obzirom da dolazim iz područja gdje svi živimo od turizma i za turizam i jako puno problema je bilo sa osposobljavanjem u Sektoru turizma i ugostiteljstva. Tu bi željela da, da naši građani znaju kad gledamo pod projekte za koje će biti izdvojena sredstva, da je npr. za jačanje izvrsnosti i privlačnosti, privlačnosti strukturnog obrazovanja i osposobljavanja u Sektoru turizma i ugostiteljstva narednim bilo i više, čak '23. 5 milijuna kuna. Kad je u pitanju uspostava Regionalnih centara kompetencije za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu čak 78 milijuna kuna, u '22. 127, u '23. 119 milijuna kuna. Svi mi koji smo uz more znamo koji problem imaju naši otočani kad je u pitanju Hitna pomorska medicinska služba i za uspostavu upravo takve službe brzim brodicama izdvojeno je u '21. planira se izdvojiti preko 12 milijuna kuna, '22. preko 25 milijuna kuna. Naravno, i specijalističko usavršavanje doktora medicine je nešto što nas zanima. Tu imamo u narednom periodu preko 26 milijuna, pa 36, pa 40 milijuna itd.

E sad je u redu, hvala vam lijepa. Poštovana kolegice, drago mi je da ste u svom, u svojoj raspravi se osvrnuli na onaj dio proračuna koji se odnosi na porast mirovina, porast minimalne plaće i na onaj dio koji govori o njegovoj razvojnosti, ali i socijalnoj osjetljivosti. Ja ću samo podsjetiti kad je u pitanju sustav znanosti i obrazovanja, osobito sustav obrazovanje da je za slijedeću godinu predviđen, predviđena su sredstva za povećanje koeficijenata odnosno doplatka na plaću nastavnom i ne nastavnom osoblju za dodatnih 2% od 1. siječnja 2021.g. kao što je dogovoreno. A jednako tako kad je u pitanju socijalna osjetljivost, osobito naših studenata i učenika u obrazovnom sustavu, nemojmo zaboraviti dodjelu stipendija studentima nižeg socioekonomskog statusa, studentima koji studiraju u stem području.

Kolegice Bedeković, upravo govorila sam kolko su povećane mirovine, a što se tiče plaća, minimalac je povećan za 30% odnosno 754 kune neto, što je 3 puta više nego u mandatu triju prethodnih vlada. Zahvaljujući mjerama i prosječna plaća je povećana za 1147 kuna odnosno 20%, što je 6 puta više nego u mandatu Vlade SDP-a. Ja želim reći da mirovine nisu porasle u mandatu te vlade o kojoj vi govorite niti za jednu lipu, niti za jednu lipu. One su indeksirane, dakle prema formuli koja se primjenjuje 100.g. u ovoj zemlji. Jednostavno se indeksacijom došlo do toga što vi zovete povećanje.

Naprosto zato što mislim da konceptualno ovdje nešto, nešto ozbiljno predstavlja problem. Naime, proljetos kada je krenula epidemija i kada je vlada u ožujku mjesecu donijela svoj pregled ovaj mjera, dogodilo se da su donijete 63 mjere i da su tek od tih 63 mjere koje su donijete, svega dvije, 21 i 22 mjera su se odnosile na ono što bismo mogli nazvati socijalnim mjerama. U isto vrijeme kada je to napravljeno došlo je do rebalansa proračuna 18. svibnja kada su izdaci za socijalnu zaštitu smanjeni ne samo za onih 350 milijuna kuna koji su netragom nestali iz Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje nego na pozicijama socijalne zaštite negdje oko 108 milijuna je manje isplaćeno. U to isto vrijeme kada je vlada na takav način, dakle u, za svaku pohvalu su intervencije koje su išle prema gospodarstvo, u to isto vrijeme je čak nakon izbijanja pandemije covida čak 126 zemalja svijeta uvelo ili prilagodilo svoje mjere iz područja socijalne politike je uvelo čak novih 505 mjera, uvedeno je novih 130 financijskih mjera kao odgovor na krizu, proširila se mreža socijalne sigurnosti na različite društvene skupine koje u ranijem razdoblju ne bi imale pravo na pomoć. Preko oslobađanja režijskih troškova uvedene su u mnogim zemljama izdavanje vaučera za skrb o djeci, moratorij na otplatu kredita, financijska pomoć itd., itd. Dakle, u tom istom periodu kada se, kada je većina svijeta i Europe prepoznala da su upravo najranjivije socijalne skupine, one koje će biti najpogođenije ovom pandemijom, mi smo reagirali na potpuno, ja bih rekao, jedan autističan način. Ja sam očekivao da će ovaj proračun pokazati da ono što možda nije bilo prepoznato onda, da će biti vidljivo iz proračuna koji se donosi za iduću godinu ili netko misli da je to s pandemijom, pandemijom gotova, gotova stvar koja se nas više ne treba ticat. Podsjećam da je danas 49 ljudi umrlo od pandemije. Zamislite da se, da smo imali, ne daj Bože, saobraćajnu nesreću i da je u nekakvom sudaru vlakova poginulo 50 ljudi, pa onda dan prije toga još toliko, pa još toliko. Mi se ponašamo, gledajući ovakve dokumente, kao da se zapravo ništa u tom smislu ne događa, lockdown, zatvaraju se gospodarstva. Kakve će to imat reperkusije na upravo socijalno najugroženije, to je teško meni i u ovom trenutku i zamisliti. Čak je i ova Ursula von der Leyen, koja nije nikakva socijaldemokratkinja, rekla u jednom trenutku Europa treba biti spremna na djelovanje na način da niti jedan sektor ne bude zapostavljen, EU ne smije biti zaključana u svoj ekonomski diskurs i mora glasno govoriti o socijalnoj dimenziji krize, mora biti blizu ljudima u potrebi i baviti se mnogim dugotrajnim problemima osoba koje se nalaze blizu linije siromaštva koje zadovoljavaju potrebe ljudi ovisnih o njihovoj skrbi i dostupnoj pomoći. Kada pogledamo što znači, što radi Europa, onda ovo što smo mi u proračunu mogli sada pročitati je upravo obrnuto od toga. Dakle, jedna od rijetkih pozicija koja se ozbiljno smanjuje je, imamo smanjenje na socijalnoj zaštiti sa 60 milijardi 537 milijuna na 57 milijardi i 900 za iduću godinu, što je smanjenje oko 4, 4,5% Na poziciji nezaposlenost recimo svega polovicu sredstava, dobro tu su uračunata ova sredstva koja su išla kao pomoć, ali mi moramo očekivati da će posljedice krize bit iduće godine utoliko veće ukoliko ih što, ukoliko ih ne budemo prevenirali i ne prepoznavali čak i u ovom proračunu za kojega možete reć da će se rebalans … [[Govornik se ne razumije]] [[Upadica: Vrijeme]] i na taj način ovaj, ali toga u ovom trenutku nema.

Na početku ove rasprave želio bih istaknuti činjenicu kako se zbog korona krize RH našla u jednoj od najzahtjevnijih financijskih trenutaka od Domovinskog rata. Ali zahvaljujući prethodnom 4-godišnjem mandatu ove vlade krizu smo dočekali spremni. Ne događa nam se ono što se događalo tijekom gospodarske krize prije 10-tak godina. Brojka ljudi na Zavodu za zapošljavanje ne raste dramatično iako je to bilo za očekivati obzirom da je gospodarstvo, a posebno turizam zabilježilo dosad neviđene gubitke od Domovinskog rata do danas. Upravo zahvaljujući brojnim mjerama vlade, potpomaganje gospodarstvenika, izdvajanju dijela financijskih primanja brojnim zaposlenima, ova vlada osigurala je da brojne obitelji mogu dočekati kraj mjeseca koliko toliko stabilno. Istovremeno sve te mjere su značajno pomogle i samim gospodarstvenicima, te ne bilježimo epidemiju gašenja društava zbog potpunog gubitka gospodarske djelatnosti koje su neke tvrtke zabilježile u 2020.g. I unatoč svemu, ponavljam još jednom, milijardama izdvojenih novaca za plaće u privatnom sektoru državni proračun je stabilan. Tu stabilnost državnog proračuna prije par dana potvrdila je i međunarodna Rejting agencija Moody's koja je podigla rejting Hrvatske za jedan stupanj, te su istaknuli pojačane institucionalne kapacitete i politički okvir na ulasku u ključnu fazu pristupa Eurozoni i smanjenju izloženosti duga u inozemnoj vladi. Mjere koje su poduzete kako bi se ublažio utjecaj pandemije korona virusa bile su provedive pravodobno i efikasne. Hrvatska će po procijeni Moody'sa i dalje provoditi socijalnu, pravednu, ekonomsku politiku. Kada uzmemo u obzir sve navedeno, ali i ne samo to, nego činjenicu da od Domovinskog rata do danas nijedna, ali nijedna vlada nije imala ovoliko izazova koliko vlada predvođena Andrejom Plenkovićem, od kraha Agrokora i brze reakcije vlade koja je odmah uslijedila, a činjenica je da su se tada spasili brojni gospodarstvenici, a posebno mali OPG-ovi, što nitko danas ne može više opovrgnuti, financijski problemi Uljanika, 3. Maja, zdravstvena korona kriza, potres u Zagrebu i unatoč svemu navedenome vlada uspijeva zadržati financijsku stabilnost i povećati kreditni rejting. Ono što je važno istaknuti u ovom proračunu, a kroz raspravu se isticalo kao negativno, a to su europski fondovi. Da, značajan dio proračuna se bazira na europskim fondovima. S pravom jer upravo europskim novcima treba poticati daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva. Europskim novcima treba poticati kapitalna i infrastrukturna ulaganja i to ne može biti otegotna okolnost ovoj vladi. To je upravo plus koji je rezultirao uspješnim pregovorima u Briselu.

Upravo beskamatnim zajmovima dobivaju se ta prijeko potrebna obrtna sredstva. Na kraju bih se naravno vladi želio zahvaliti na financijskoj podršci i pomoći važnim projektima na području grada Dubrovnika u 2021.g. Tu bih svakako izdvojio Projekt Lapac koji je obale vrijedan više od 70 milijuna kuna, cesta Veliki Zaton-Štikovica vrijedna 27 milijuna kuna, Aglomeracija Dubrovnika vrijedna čak 900 milijuna kuna, Vila Čingrija Regionalni centar kompetentnosti vrijedan više od 100 milijuna kuna, Riva otok Koločep 22 milijuna kuna i 65 stanova za branitelje vrijednih čak 44 milijuna kuna. Hvala i vama. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Frankoviću, ovogodišnja turistička sezona posebno je imala svoj odjek odnosno smanjenje … [[Govornik se ne razumije]] pokazatelja na području grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije negdje na razini od 80%

Ono što sam želio reći u ovoj svojoj replici, a to ste vi na kraju i potvrdili, to su veliki projekti koji se financiraju iz državnog proračuna i prije par dana donesena je odluka upravo da se priđe izgradnji Aglomeraciji grada Dubrovnika u iznosu oko 900 milijuna kuna.

Ali ono što ste rekli je važno za istaknuti, nijedan grad u RH nije zabilježio toliko lošu turističku sezonu kao što je to grad Dubrovnik. I to nije krivnja grada Dubrovnika. Činjenica je da je prednost grada Dubrovnika dosta godina bila da je grad Dubrovnik isključiva avio destinacija, sada je to bila otegotna okolnost. Hvala potpredsjedniče. Ja bi tu naglasio upravo međunarodni financijski položaj RH, malo ste samozatajno vi kolege iz Dubrovačko-neretvanske županije, niste spomenuli, ali evo ja ću spomenut, na raspolaganju vam je proračun grada Dubrovnika, da uzmemo i proračun Dubrovačko-neretvanske županije, pa i Vlade RH. Kada bi danas bez takvog rejtinga i bez takvog financijskog položaja i bez EU fondova koje ste vi spomenuli uspjeli obnoviti i izgraditi zračne luke kao što je Dubrovnik, Split, Zagreb, da ne spominjem dovršetak Pelješkog mosta i sve je većih infrastrukturnih projekata, ali i sam način na koji ste vi danas uopće u mogućnosti sudjelovanja kao gradonačelnik značajnoga grada Dubrovnika da uopće možete sudjelovat danas u raspravi o proračunu je upravo iz ovakvih stavki. Mi smo svjedoci bili za vrijeme SDP-ove Vlade da je kreditni rejting Hrvatske bio smeće.

Dakle, sređene financije jednako sređeno društvo. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Franković, vi ste jedan uspješan gradonačelnik grada Dubrovnika, vjerujem da ćete to biti i na slijedećim izborima. Puno ste toga učinili i sad je vaša rasprava u usporedbi s onim što smo čuli u oporbi jednostavno velika razlika. To ću učiniti i ja jer znam što smo prošli u ovih godinu dana, ali smo čuli i s druge strane one koji to osporavaju. Samo jedno pitanje vama, eto recimo važnost po pitanju koje je danas postavljeno ovdje, naš nacionalni avio prijevoz. Što on znači gradu Dubrovniku i vama kao gradonačelniku, svakom građaninu koji živi u toj županiji, pa da ovi ljudi ovdje shvate zašto država pomaže tom avioprijevozniku da opstane? Evo, to moraju ljudi čuti jer ovo ide direktno da ljudi, da građani to gledaju jer jednostavno toliki nesrazmjer između ovog pogleda oporbe na ovaj proračun i nas vladajućih da pokušavamo i mi sami sebe dovesti na neki način u pitanje zar zaista ovo ništa ne valja [[Upadica: Fala g. Borić]] kako oni to danas predstavljaju. Dakle, poštovani kolega Borić i ja sam osobno možda prije nekih godinu dana bio skeptičan prema našem nacionalnom avioprijevozniku. U trenucima korona krize odnosno nakon nje, kada nam se u onom, nakon prvog vala, ispričavam se, kada se počelo oporavljat gospodarstvo, kada je krenuo turizam, svugdje je krenuo osim u Dubrovniku koji je aviodestinacija. Znate kada je krenuo? Kada je Croatia airlines započela svoj let iz Frankfurta. Dakle, u tom trenutku se počinju otvarati hoteli, restorani i slično. Postoje gradovi u RH koji su cestovne destinacije, imaju autoceste, imaju sve, poštujem, ali postoji grad, sigurno najprepoznatljiviji od svih gradova u RH u svijetu, a to je Dubrovnik koji ima isključivo avioprijevoz i od kojega ovisi, zbog toga je funkcija Croatia airlines iznimno, iznimno replika.

Poštovani ministre, sad je tu bio čini mi se sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, o proračunu za iduću godinu već je jako puno toga rečeno. Ja ću veći dio svog, svoje rasprave posvetiti Dubrovačko-neretvanskoj županiji iz koje županije i dolazim, ali prije toga reći ću nekoliko riječi o ovom proračunu kojega bih kao što smo već to u nekoliko navrata spomenuli, proračun gospodarskog oporavka u godinu u kojoj, kojeg donosimo u godini koju, u kojoj svjedočimo nezabilježenu krizu u svijetu uzrokovanu već puno puta spomenutom pandemijom Covida 19. Usprkos dakle činjenici da bilježimo pad prihoda državnog proračuna iz državnog proračuna će ove godine biti usmjereno u hrvatsko gospodarstvo oko preko 8 milijardi kuna, a iduće godine uz predviđeni kao što vidimo rast BDP-a od 5% za takve iste namjene, a to je potpora gospodarstvu za očuvanje radnih mjesta bit će još gotovo 2,2 milijarde kuna. I u toj godini u kojoj planiramo rast BDP-a u odnosu na 2020. godinu izdvojio bih svakako ovaj peti krug porezne reforme kojom će se dodatno rasteretiti hrvatsko gospodarstvo i hrvatski građani za milijardu i 600 milijuna kuna upravo ovim proračunom je u tolikoj visini koliko rasterećujemo i gospodarstvo i hrvatske građane će se transformirati odnosno transferirati jedinicama lokalne samouprave milijardu i 600 milijuna kuna. Dakle, ovdje Vlada ovakvim proračunom jasno pokazuje da daljnje rasterećenje hrvatskih građana će biti jedinicama lokalne samouprave koji će s te osnove trpiti manja primanja, manje prihode, bit kompenzirano ovim proračunom u istoj visini rasterećenja hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Ono što bih također htio spomenuti, a to sam već uvodno i rekao, posebno bih istaknuo značaj ovog proračuna za moju županiju odakle dolazim. U proračunu, u državnom proračunu kao i u financijskim planovima Hrvatskih cesta jasno se vidi aktivnosti na dovršetku izgradnje Pelješkog mosta, pristupnih cesta i obilaznice Stona u iznosu od preko milijardu i 200 miliona kuna koje bi u gotovo 75% iznosa potrebnih za izgradnju Pelješkog mosta i pristupnih cesta obilaznice Stona bilo potrebno. Na taj način jasno da će izgradnjom Pelješkog mosta se značajno doprinijeti gospodarskom oporavku i daljnjem razvoju juga Hrvatske prije svega Dubrovnika i Dubrovačkog Primorja, Župe dubrovačke, Konavala, međutim prije svega i Pelješca i otoka Korčule, Lastova i Mljeta koji su naslonjeni na poluotok Pelješac. Ono što pored tog projekta za mene najvažnijeg projekta u ovom razdoblju kada je Hrvatska postala članica EU i koji će obilježiti prve godine članstva RH u EU ja bih posebno izdvojio još aktivnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na izgradnji lučkog sustava u mojoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje u ovom trenutku razvijamo 8 velikih projekata. Jedan od tih projekata maloprije je spomenuo kolega Franković, a to je izgradnja nove luke Korčula, izgradnja pomorsko-putničkog terminala u Veloj Luci, izgradnja nove luke, dogradnja luke Ubli, dogradnja luke Trpanj, izgradnja nove luke Perna u Orebiću, maloprije je kolega Franković spomenuo i izgradnju pristana na Koločepu.

Dakle, svi ti projekti svakako će doprinijeti revitalizaciji otoka jer su te luke prvenstveno namijenjene za pomorsku povezanost otoka Dubrovačko-neretvanske županije koje su, koje su na krajnjem jugu. Prema tome, ono što mogu i s time ću zaključiti u ovim uvjetima u kojima bilježimo pad gospodarskih aktivnosti za ovu godinu u koju jesmo od 8%, od 9%, od 8% ispričavam se u idućoj godini u kojoj ćemo pokrenuti ja se nadam gospodarstvo vidimo da je Vlada itekako razumije potrebe lokalne samouprave i na taj način ovakvim mjerama i stavkama državnog proračuna potiče razvoj gospodarstva. Poštovani kolega vi već po nekoliko puta spominjete 8 milijardi kuna kojima ste pomogli hrvatskim građanima isplatom od 4.000 kuna, to su novci koje ste dobili direktno od Europe i još ste dio tih novaca uplatiti si u proračun, a kad govorite o problemima koje je ova Vlada riješila, da ova Vlada je riješila neke probleme tako da je se zadužila. Ono što je ključno pitanje gdje se je zadužila i od koga, a prema saznanjima koja imam zadužila se ponovo kod hrvatskih građana ne bi li ti isti hrvatski građani vratili kredite koje su sami dali. Zašto to kažem? Zato što je se hrvatska Vlada zadužila kod mirovinskih fondova i kod HNB-a. To je ono što je istina na koji način je ova Vlada riješila probleme.

Dakle, činjenica je da prema podacima Eurostata je RH u ovoj covid krizi se izložila prema svojem realnom sektoru financirajući gotovo svako drugo radno mjesto sa iznosom od 4000 kuna uz jasno oslobađanje doprinosa, nakon, nakon Malte, nakon Malte, najviše od svih država članica EU, ne u apsolutnom iznosu, nije naše gospodarstvo njemačko, niti francusko, niti talijansko ili, ili neko drugo, ali u odnosu na, na, na, na visinu svog proračuna najviše se u postotku izložila. To što se za to zadužila na domaćem tržištu i to govori o mogućnosti RH da financira ono i da se vlada zadužuje upravo na domaćem tržištu i to je po meni [[Upadica: Fala lijepa]] dodatan.

Hvala lijepo. Kolega Bačić, govorili ste o zadnjem paketu poreznih reformi i što će to značiti za naše građane i gospodarstvenike. Ja bi samo rekla da izmjenom Zakona o porezu na dobit čime će se smanjiti stopa sa 12 na 10% bit će obuhvaćeno čak 93% naših poduzetnika, što je jako dobro i treba znati hrvatska javnost o kojem broju se radi kada se govori o svima onima čiji prihod je do 7,5 milijuna kuna.

Dakle, činjenica je da je i to zaduživanje bilo upravo zbog poboljšanja kreditnog rejtinga Hrvatske na domaćem tržištu po nikad manjim kamatama. Dakle, to, ta činjenica da se mi možemo zadužiti po tako niskim kamatama je najveći kompliment ovoj vladi jer da nisu sređene javne financije, da mi nismo godinama bilježili suficit državnog proračuna, da nismo smanjili javni dug, e onda bi tek znali kako i na koji način bi se zadužili i tada bi se bili primorani zadužiti vani po puno većim kamatama, što bi onda posredno dovelo do značajnog povećanja troška, troška odnosno rashoda državnog proračuna na stavci, na stavci kamate. Nemam ti vremena, već sam to govorio zadnji puta o, o tom dijelu koji se odnosi, koliko smo samo u ovoj godini ćemo platiti manje kamata zbog poboljšanja kreditnog rejtinga.

Poštovani kolega Bačiću, jedno pitanje.

Zahvaljujem kolega Begonja, vi ste iznimno uspješan gradonačelnik i vaše pitanje je s pravom i postavljeno.

I na kraju g. Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Bačić, kada govorimo o kamatama, sjećamo se oporbe kad smo bili ja i vi, bio je jedan ministar financija iz SDP-a koji nam je govorio da je svaka kamata dobra ako nam netko želi dati ovaj novac, ne. To je bilo vrijeme puno bolje od ovoga možda danas u kojemu živimo, pa smo onda rekli kamata od 6-7 je okej, samo nek nam daju. Tada je narastao taj javni dug za 75 koliko je već milijardi kuna i to je njima bilo dobro. E sada kad smo bolji, ne valja. Ali priča ide na način što god radite ništa vam nije dobro i vidjeli ste sve rasprave, loše. Druga priča, milijardu i 600 milijuna ste spomenuli porez na dohodak, uzimamo lokalnoj samoupravi radi tih stopa i vraćamo, sve piše unutra. Je li to do sad funkcioniralo? Po meni je, ko ima iskustva funkcionira. Uzeli su nam novce i ništa vratili i otišli lijepo s vlasti i rekli nek se brine neko drugi.

Kada je došla Vlada SDP-a taj kredit je ukinula, na kraju je podigla novi kredit navodno za pomoć za uređenje socijalnog, socijalne skrbi u RH, kredit bez, bez ikakve namjene, bez ikakve svrhe, na kraju nije ni utrošen.

Državni proračun za 2021. s projekcijama za 2022., '23., čuli smo danas rasprava o političkom dokumentu kako su zaključili kolege iz SDP-a i zaista stvarno politički dokument pokrio sva područja na 1.100 stranica ja mislim nekoliko tisuća aktivnosti, vjerojatno zaista štivo za pročitati i naravno da je svatko imamo priliku naći onu jednu malu koja mu je dovoljna da kaže, evo nema dovoljno na toj aktivnosti novaca i neću glasati za taj proračun. I tako smo evo kroz jutro zaista odslušali dobre, dobre ovaj rasprave jer očito povijesti koliko se ja sjećam barem zadnjih 20-tak godina uvijek je vlast branila svoj proračun i politike, govorila da će to ostvariti, a uporno je uvijek u biti bila protiv i ne sjećam u biti da ni jedan nije prošao, vjerojatno tada vlade ne bi bilo, koliko se ja sjećam, znači proći će i ovaj ne zato što treba opstati Vlada nego jednostavno zato što je ovo po meni dobar dokument u kojem se oslikavaju politike u slijedećoj godini. Što želimo učiniti u 2021. godini iz svih izvora i mogućnosti koje imamo. Država iz europskih fondova, iz pomoći koje su osigurane naravno i doprinosom građana. Kakve su riječi rabljene danas ovdje? Uglavnom sve počinje sa ne, nerazvojni, nesocijalni, nepravedan, neracionalan, pa onda je loš i bez ideja, ja sam to zapamtio, bez ideja. E sad kako to opisati da je proračun bez ideja. Kaže nema ničega, nema mjera, nema ideja, a tisuće i tisuće aktivnosti i stavki unutra, ali kažem svatko je pronašao sebi razlog pogotovo ovi koji imaju ili su bili članovi tih udruga u kojima nema ničega, nikakvih ni stavki, ni opisa, oni znaju kako to transparentno izgleda. I naravno imali smo priliku to kažem odslušati, jer po meni najuvjerljivije bio jedan kolega iz kluba koji je usporedio ovu našu državu u kojoj živimo sa državom koja nosi poderane cipele, da smo uvijek najgori, zadnji u svim statistikama. Nije rekao kad smo to bili prvi, po kojim kriterijima, sjećamo se sporta i nekih aktivnosti gdje smo bili i drugi i treći, ali prvi ne sjećam se, zašto smo kaže u poderanim cipelama, najgori od svih, da bude uvjerljiv jer svi ostali nose lakirane dobre cipele sa dobrim đonovima, jedino smo mi najgori, onda nas usporedi s Bugarskom, s Rumunjskom, Slovačkom itd. i ne reče nikad do kraja istinu, reče da su malo prije ušli od nas u neku EU, pa onda ponudi rješenje, kaže izađimo iz te EU, nećemo EUR-o …/nerazumljivo/… nećemo sve ono što nam se može ponuditi kao sredstva koja dobivamo iz europskih fondova, uvijek više platimo nego što dobijemo i naravno zaključi, mi smo ti koji nudimo Hrvatskoj da hoda u takvim lakiranim cipelama kad sve ovo što je on ponudio ostvarimo, da ostanemo sami protiv svih valjda i da govorimo kako nam je lijepo u našoj državi i bez imalo srama. I sad ne znam tko tome može povjerovati, na koji način da povjerujete da ovih 20-tak milijardi slijedeće godine nama ne treba. Pa to čovjek da ne vjeruje što oni izgovaraju ovdje danas. Kaže proglasimo isključivi gospodarski pojas i svi problemi Hrvatske riješeni. To je naš doprinos vama gospodo na vlasti, sve riješimo sa 300 miliona kuna, sve, sve dubioze, veledrogerije, zdravstvo, školstvo, vojska, obrana, policija, sve, samo nas slušajte u MOST-u i njihove statistike. I onda kažu vidio sam da su napisali jedno 60-tak amandmana, kaže proračun je prevelik ali da bi bio valjda ostvariv onda ćemo mi još dodati jedno 10 milijardi amandmana jer je to naš zadatak da bude još bolji. I naravno onda se brinu recimo o mome otoku, ponude cestu koja je gotova, odvodnju koja je ugovorena, će oni o tome pričati, to su te i to su amandmani od prošle godine itd., itd. Po meni ovaj proračun 147 milijardi najveći do sada prihodovnoj i rashodovnoj stavci, očito da moramo uložiti napor da bi se to ostvarilo.

Poštovani kolega Boriću, povrijedili ste Članak 238., nisam našao rješenje za sve hrvatske probleme, ali znatna financijska sredstva proglašenjem IGP-a, traženjem odštete od Srbije i uplaćivanjem novca za Fimi mediju od strane HDZ-a u proračun.

Poštovani gospodine Boriću, teško je zapravo sažeti sad ovo što ste vi sve rekli vašu fascinaciju time da je proračun na 1000 strana, da ima tisuće i tisuće stavki, pa fascinacija činjenicom da je najveći do sada jer to je nužno neka evidentno dobra stvar, a zapravo govori o tome, barem meni, da vi taj proračun niste niti analizirali, niti dobro pogledali, nego da jeste došli ovdje zapravo govoriti isključivo da bi hvalili svoju stranku mada ne znate konkretno o čemu govorite. Međutim, pritom ste naravno vrijeđali nas koji si jesmo dali truda da analiziramo taj proračun i da damo prijedloge amandmana ne zato da bi bilo još više stavki jer amandmanima se nužno ne povećava broj stavaka, niti se nužno uvode nove nego se mijenjaju ili prenamjenjuju već one postojeće.

Kolegice Benčić ja slušam vašu raspravu i novci koje recimo trebamo dobiti od reciklaže plastike to je bilo vaše rješenje, koliko ste rekli, 300 miliona kuna, odmah imamo besplatno sve obroke itd., itd., da vi nešto o tome znadete i da živite taj život sa tom plastikom dnevno i što se s njome događa kao što živimo mi u lokalnoj samoupravi koji se s time bavimo, a ne na razini teorije, nego prakse, onda bi vam život ili te vaše rasprave malo drugačije ovaj izgledale i ne bi vam sve bilo tako jednostavno kao što vam izgleda. Ja vas upozoravam i na odboru itd., da neke stvari ne znate, a to što vi mislite da ja ne znam pročitati proračun to je vaše pravo, ja jako dobro znam šta ovdje piše i zašto podržavam ovu Vladu, a zašto nikad ne bi podržao ono što vi zastupate, a građani su jasno rekli prije nekoliko mjeseci svega 100-tinjak dana što misle o svima na političkoj sceni i dali su nekome da provede svoje politike. Bili smo dobri u ovoj godini bit ćemo još bolji u slijedećoj. Imate povredu Poslovnika, baš me zanima zašto. Evo gospodine Bačiću, povreda 238., oprostite gospodine Boriću, navodite opet potpuno krivo to što sam rekla. Dakle ja sam, nisam rekla da bi mi reciklažom plastike dobili te novce nego vi ne bi morali platiti 20 miliona EUR-a kazne zato što ju ne reciklirate jer je uveden ove godine tzv. porez na nerecikliranu plastiku koji se određuje, njegova visina se određuje prema tonaži nereciklirane. Bila je replika, imate opomenu gospođa Benčić. Kolega Borić, dobro se znamo već dugi niz godina koliko ja vas pratim vi ste u svom životu napravili 17 proračuna za razliku od gospođe, gospođe Benčić ona ih je sigurno puno više kad to zna bolje od vas, bilo kao državni tajnik, bilo kao pomoćnik ministra, bilo na lokalnoj razini, dakle 17 proračuna je iza vas. Tako da ja mislim da ste pozvani o proračunu nešto reći. Što se tiče IGP-a odnosno proglašenja isključivog gospodarskog pojasa mi ćemo ga proglasiti, međutim što se tiče položaja hrvatskih ribara da će to nešto njima doprinijeti to je, to nije točno i ja bi volio da kad bi ovo što je kolega Grmoja rekao bilo točno, ali to neće biti, jer proglašenjem zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa svi atributi IGP-a koji se odnose na ribarstvo su proglašeni.

Njih kod nas nema, niti su vijećnici, niti postoje kao stranka jer takve ajmo reći političare ne treba po meni nitko tko nešto razumije u smislu da to nije populizam što oni govore. I reći danas evo proglasiti IGP i sve je riješeno u Hrvatskoj, pa to, pa s time se može jedino MOST natjecati ne, oni za sebe kažu da su promijenili naziv stranke pa da se opet zovu MOST. I to mi moramo slušati. I danas slušam ove njihove rasprave, kaže istražitelj Grmoja koji zna sve i statističar Bulj koji ima različite statistike od svih ovdje u sabornici i od cijele države i nas uvjeravaju da mi ništa ne znamo, a pokazujemo htjeli su smijeniti ovog ministra koji je po meni najbolji ministar što imali ikada Ministarstvo financija i oni su ga htjeli smijeniti jer im [[Upadica: Hvala, hvala.]] je smetalo njegovo znanje. Kolega Borić govorili ste što sve kolege kaže da nismo, a ja bi rekla sve ono što jesmo. Ostvarili smo 3 suficita, spasili 630.000 radnih mjesta, spasili preko 107 poduzeća, smanjili udio javnog duga u BDP-u, vratili investicijski kreditni rejting i time smanjili za gospodarstvo i građane koji su sada znatno povoljniji, smanjili smo 61.000 blokiranih naših građana za čak više od 24 milijarde kuna, pridonijeli smo da broj siromašnih se smanjio za dodatnih 230.000 i tako redom. Kolegice Juričev, naravno mi govorimo na taj način, ali jednostavno to kao da nije važno. Čuli smo njih da je to sve bez veze jer da su oni, da su oni onda bi to sve bilo najbolje, pravedno itd., ali prošli smo njihova iskustva, pa bili smo i sa ovim MOST-om u koaliciji 2 puta, 2 puta su rušili svoju vladu, svoje ljude. Pa ne možeš s takvima stvarati dobro. I mi danas imamo Vladu koja može ostvariti ono što kaže. I ova godina kad se sjetimo rebalansa prvog, ostvarenja drugog do kraja godine, pa bolje od onoga što smo si i projicirali jer smo imali dobru turističku sezonu. Sada slušamo svaki dan, dnevnu politiku, sad smo švedski model, sad nismo, kad smo nismo bili što nismo, kad jesmo šta jesmo itd., itd., svaki dan nekakve priče, a što iza njih ostaje, zapisi u ovom domu tamo u nekakvim knjigama da su nešto govorili, ali iza njih vam nema ništa.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Predstavnici ministarstva i ministre ma gdje bio, kolegice i kolege, gledateljice i gledatelji, evo pred nama je prijedlog proračuna za 2021. godinu, ovaj proračun je zahtjevan toliko što je rađen u vremenu velike pandemije i svaki korak je toliko neizvijestan da je nemoguće znati što će se sutra dogoditi, a ne za 5, 10 ili godinu dana. Ono što je važno znati kakve su mogućnosti te imati nekoliko varijanti da se može reagirati u slučaju većih promjena. Evo gospodine ministre nema vas, ali vi imate autoritet i radite odlično i odgovorno svoj posao i ja vam vjerujem i nadam se da je većina ovdje nazočnih u sabornici mojeg mišljenja. Ono što je važno za ovaj proračun kao što su i već neke kolegice i kolege rekli da je socijalno osjetljiv, da daje nadu svim socijalnim skupinama kako nisu zaboravljeni, da je razvojan u smislu ulaganja u infrastrukturu i davanja šanse odnosno prilike za poduzetničke aktivnosti da se u ovoj pandemiji vodi računa i o svim zaposlenima koji teško ili nikako ne mogu obavljati svakodnevno svoj posao. Pa smo i ovdje imali priliku čuti da će Hrvatska ostati, da će u Hrvatskoj ostati bez posla 400.000 radnika, a eto na sreću to se nije dogodilo zahvaljujući upravo radu ministra i ove Vlade. Ovo su problemi koji se inače ne pojavljuju kod izrade prijedloga proračuna, ali eto sad su neograničeni potrošači proračunskog novca. Vjerujem da će ova, da ova pošast neće još dugo trajati, da će se uskoro naći cjepivo koje će onda i omogućiti i bolju turističku sezonu. I moja razmišljanja su slijedeća kako se proračunski novac, kad je proračunski novac u pitanju kako ga koristiti, a na tragu predložene strategije razvoja Hrvatske. Pa ja razmišljam u smislu da trebamo ulagati u zaštitu okoliša i proizvodnju zdrave hrane, nastaviti ulagati u obnovljive izvore energije i smanjiti premisiju CO2, pružiti šansu mladima za zasnivanje radnog odnosa. Mladima pored svih pogodnosti koje su ugrađene u zakonske okvire prilikom sklapanja braka, mislim na muškarca i ženu, dati nepovratni poticaj za rješavanje stambenog pitanja 100.000 kuna, nastaviti ulagati u obrazovanje, znanost i šport te tako stvoriti jednake šanse za sve. Znanje je dodana vrijednost i tehnološki razvoj jamči boljitak u svakom smislu. Ostvariti pedagoški standard da svi učenici u lijepoj našoj pohađaju nastavu u jednoj smjeni, da popodne škole budu centri izvrsnosti te dopunska, dodatna, izvannastavne aktivnosti. Reformirati zdravstvo da sestre, doktori i svi u sustavu ne razmišljaju ni o čemu osim o pružanju zdravstvenih usluga potrebitima. Sustav socijalne skrbi i brige za starije i nemoćne učiniti dostupno svim koji su u potrebi. Reformirati sustav pravosuđa i borbu protiv korupcije na svim razinama. Nastaviti reformu državne uprave kako bi imali jednostavniji pristup administraciji, lakši život i više živaca.

Trenutni proračunski deficit je lako nadoknadiv ako nestane pandemija. U ovom vremenu trebamo biti optimisti, trebamo biti sinovi svjetla, a ne sinovi tame. Ova Vlada je drugačija i po tome što je jedina koja je ispoštovala dogovor sa socijalnim partnerima, a znamo da je najveći štrajk prosvjetara bio upravo zbog grijeha prijašnjih vlada. Danas je teško udovoljiti svim korisnicima proračuna i ne kaže se bez razloga da onaj tko daje puno daje, a onaj tko prima malo prima. Moja poruka za kraj da budemo strpljivi, ponizni, odgovorni, ako smo pobijedili četnike i JNA, pobijedit ćemo i pandemiju i rupe u proračunu. Samo vjera i ljubav mogu stvoriti planinu nade, a ponekad i čuda [[Upadica: Hvala.]] evo još jednom ministre imate moju podršku. Ali ostanite ovdje jer imate replike. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Šimičeviću vi ste u svojoj slikovitoj raspravi dotakli se podosta važnih stvari koje je nužno provesti u okviru reforma kako bi se onda i u ovim kriznim vremenima još uvijek držali iznad vode ako tako možemo reći, a tu ste posebno apostrofirali važnost korištenja onih resursa koje imamo na jedan mudar, pametan i održiv način i kad je riječ o proizvodnji hrane i poljoprivredi, očuvanju ruralnog prostora ali i kad je riječ u ulaganje onih gospodarskih aktivnosti koje otvaraju nova radna mjesta, štite socijalnu sigurnost zaposlenih i štite okoliš, dakle kompletan održivi razvoj.

Mi moramo sve iskoristiti da naša ravna Slavonija bude zaorana, da se radi i da se proizvodi hrana i da se ta ista hrana plasira i u turističkoj sezoni na našu hrvatsku obalu i da mi Hrvati kao nacija imamo zdravu hranu, a samim tim ako se zdravo hranimo onda ćemo biti otporniji na sve imat ćemo manje bolesti, a jasno i manje onda ulaganja u zdravstveni sustav. Poštovani kolega u svojoj ste raspravi istaknuli da ovaj proračun u svom razvojnom smislu između ostaloga podrazumijeva nastavak ulaganja u kvalitetu rada u školskim ustanovama osobito u materijalne uvijete i imam potrebu ponovno naglasiti da je za slijedeću proračunsku godinu razdio, razdjel koji se odnosi na Ministarstvo znanosti i obrazovanja povećan za 11,9% odnosno 2 milijarde kuna više. Dakle, tu je prvenstveno novac iz državnog proračuna, ali i iz EU fondova koji još u ovom proračunu nije vidljiv. Imam potrebu posebno naglasiti i podsjetiti i vas kolegice i kolege, ali i hrvatsku javnost da je upravo ova Vlada promjenom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Člankom 142. omogućila ponovno vraćanje kapitalnih ulaganja iz državnog proračuna u osnovno i srednje obrazovanje odnosno školske objekte [[Upadica: Vrijeme.]] i za slijedeću godinu u planu i izgradit će se, dograditi i obnoviti evo nakon [[Upadica: Hvala.]] Vukovara i nakon obilježavanja Dana Vukovara dakle [[Upadica: Gospođo Bedeković vrijeme.]] Osnovna škola Nikole Andrića u Vukovaru, Osnovna škola u Sv.Iliji, Srednja škola Zahvaljujem, zahvaljujem kolegice na replici, evo ja sam zapravo cijeli svoj radni vijek proveo u sustavu odgoja i obrazovanja pa su moje emocije drugačije kad je u pitanju sustav odgoja i obrazovanja. Da ja doista želim s obzirom da mi imamo pametnu naciju želim da imamo sve mogućnosti kao i razvijena Europa i nadam se da ćemo to uskoro imati. Mi što se tiče nastavne tehnologije tu doista možemo se pohvaliti mi smo među prvima koji su prešli na on line nastavu bez ikakvih problema, ali zasigurno bi bilo puno bolje i ljepše raditi u sustavu kad bi sva djeca imala nastavu u jutarnjoj smjeni. Pa ako ništa drugo znamo da se većina loših stvari u školama događa poslije podne pogotovo petkom tako da i u tom dijelu trebamo voditi računa o odgoju naših mladih narašaja. Gospodin Hajduković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Šimičević, ovo što ste vi sad nabrojali kako vi vidite, kako vi stojite i mislite bi mogao sve potpisati osim ovog srednjovjekovnog stava o braku, ali ja vam želim reći kako vaša Vlada provodi te vaše stavove i misli odnosno kako većina koju vi podržavate radi. Pa tako novcem za, koji bi trebao biti namijenjen projektu Slavonija i razvoju Slavonije se financira izgradnja hotela na obali, se financiraju poduzetničke misije bivših ministara, njihovih kumova, rodbine, poznanika, svojte, ortaka, pa onda di su svi viđeniji HDZ-ovci itd., itd. Tako da ovo sve što ste opisali se jako lijepo uklapa ali u članstvo čini mi se samo jedne političke stranke, a ne sve građane.

Dakle, oni su dobili povjerenje i ne bilo koga nego građana.

Hvala lijepo. I na kraju gospođa Glamuzina. Dragi kolega u ovoj vašoj poetski izraženoj odi proračunu teško mi je bilo naći nešto smisleno, ali čula sam da ste spomenuli nekakve centre izvrsnosti, pa ću vam reći ovako da stavka u ovom proračunu koja predviđa poticanje i pomoć radu s darovitom djecom, učenicima i studentima predviđa iznos od 3 milijuna i 180 tisuća kuna. Ako maknemo studente samo učenika osnovne i srednje škole u državi Hrvatskoj ima trenutno 450.000 otprilike, procjenjuje se da ih je 2% darovito, to je 9.000. Znate šta oni mogu sa svojom darovitošću napraviti s time? Mogu si uplatiti putne troškove do Zagreba pa vam ovdje svi skupa napraviti puno bolji proračun nego što ste ga vi predložili. Dakle, mi u sustavu odgoja i obrazovanja usudim se reći imamo najbolje ljude bez obzira što drugi, što druga ministarstva misle, dakle naši su prosvjetni djelatnici izuzetni, naši su učenici izuzetni i ovdje u ovom vremenu pandemije možda novac je najmanje važan, ali ja vjerujem da će nakon ovog vremena kad ovo prođe zasigurno i oni daroviti doći na svoje mjesto jer zapravo samo znanje može Hrvatsku izvući iz krize, a milim da to mladi zajedno sa svojim profesorima mogu ostvariti. Nemate više replika, hvala lijepa.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

Razumljivo jer je ovogodišnji proračun, proračun za 2020. godinu pogođen posljedicama manje poslovne aktivnosti uzrokovane naravno zdravstvenom i ekonomskom krizom. Međutim, ono što nitko ne spominje, a što je ključno za istaknuti je da Vlada predlaže proračun koji u prihodima premašuje izvršenje proračuna za 2019. godinu i sad taj planirani skok prihoda u odnosu na normalnu 2019. godinu iznosi 5,2% ili gotovo 7,5 milijardi kuna više. Vlada se oslanja na ukupno gledano jače povlačenje sredstava iz EU fondova. Isto tako oslanja se i na uspjeh u povlačenju novo dogovorenih sredstava iz EU fondova, a Poljska i Mađarska eto razmišljaju da, odnosno najavljuju i veto na proračun EU. Ovakav porast prihoda oslanja se i na osobnu potrošnju koja je osnova projiciranog rasta BDP-a od 5% Kako kad je Vlada RH u potpunosti propustila donijeti strategiju borbe protiv zdravstvene i ekonomske krize, mi nemamo planirani set ekonomskih mjera koji bi trebao pratiti set epidemioloških mjera. Kako se misli ostvariti ta osobna potrošnja kada je Vlada izmjenom porezne politike omogućila još veće plaće za 7.000 onih koji već primaju najveće plaće i sigurno ovo povećanje neće ići na povećanje potrošnje nego na štednju.

Ne vidim da je Vlada planirana, planirala angažman svih raspoloživih kapaciteta u zemlji koji bi se angažirali za povlačenje sredstava putem projekata iz EU fondova, a sve smo stavili na tu kartu. Dobar dio prihoda bazira se na povlačenju sredstava iz višegodišnjeg financijskog okvira '21.–'27. i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU nove generacije, a znamo svi i na to nas upozoravaju službe ministarstva i javnih institucija da procedure povlačenja EU fondova jako dugo traju i da ćemo se itekako namučiti da ih povučemo u 7 godina, a kamoli u '21. godini, ali tu moramo biti svjesni da ulaganjem tih sredstava u asfaltiranje ili u uređenje trgova nećemo potaknuti rast gospodarstva, nećemo ostvariti 5% rasta BDP-a, nećemo omogućiti rast plaća u privatnom sektoru, nećemo ostvariti rast zaposlenosti. Ta sredstva potrebno je usmjeriti u podizanje konkurentnosti gospodarstva, a to nećemo moći bez rasta produktivnosti kapitala i rada. A rasta faktorske produktivnosti nema bez reformi kako je Vlada i sama rekla u prijedlogu Nacionalne strategije razvoja do 2030. godine. Nažalost, od 75 mjera koje su definirane nacionalnim programom reformi samo 7 ih je u potpunosti izvršeno. Dakle, računa se i na 7 milijardi kuna više prihoda od PDV-a nego 2020. godine, a znamo da bez potrošnje nema ni prihoda od PDV-a. Iz ovih razloga smatram da prihodi nisu planirani realno, apeliram na Vladu da odmah sad dogovorimo da prilikom prvog rebalansa proračuna ne tražimo alibi u korona krizi jer velikim dijelom već sad vidimo da ovakav plan, ovakvi prihodi ne drže vodu. O rashodima vrlo kratko. Osvrnut ću se samo na planirane rashode u zdravstvu. Proračun za '21. godinu, rashodi za zdravstvo povećani su za 9,2% odnosno 1,2 milijarde u odnosu na rashode za zdravstvo planirane prvim proračunom za 2020. godinu i to je problematično zato što ovakvi podaci daju nerealan dojam da je Vlada ozbiljno shvatila potrebu da se saniraju dugovi zdravstva i da se više ne dogodi da u milosti dobavljača lijekova kojima država duguje ovise zdravi i životi građana. Isto tako, zato jer su u odnosu na rebalansirani proračun za 2020. godinu ti rashodi za 8% manji, e to je realna slika. Dakle, u 2020. godini odlučili smo pod pritiskom veledrogerija platiti dio dospjelog duga. Zato smo prije nekoliko dana usvojili 2 milijarde povećanja rashoda za zdravstvo, ostale su još 3 milijarde, ali mi te dugove nemamo namjeru sanirati niti u '21. godini jer nam 1,2 milijarde za to neće biti dovoljno. Usporedno akumuliraju se novi dugovi, ni njih nećemo moći pokriti s tom 1 milijardom i 200 miliona kuna. Dakle, bojim se da vrlo brzo možemo očekivati istu situaciju s veledrogerijama iz 2020. godine i da iz ove korona krize nismo dovoljno naučili. U '21. nas čeka nova kriza zvala se ona korona kriza ili kako god. Gospodin Anđelko Stričak će sada, nakon toga što malo osvježimo govornicu, imat će svoju pojedinačnu raspravu.

Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, potpredsjedniče Vlade, danas raspravljamo zasigurno o najbitnijem aktu za iduću godinu tj. proračunu za 2021. godinu i projekcijama za '22. i '23. Iz proračuna se mogu iščitati stanje, potrebe, ambicije, ali i ugroze. Po prvi puta kao najvjerojatnije i cijeli svijet donosimo ovakav akt u jednoj kriznoj situaciji uzrokovanoj epidemijom korona virusa. Upravo nam ta krizna situacija velikim dijelom diktira prihodovnu, ali i rashodovnu stranu odnosno prioritete proračuna u 2021. godini. A prioriteti su nam zasigurno, prvo zaštita zdravstvenog sustava i zdravlja građana, drugo očuvanje radnih mjesta i treće nastavak gospodarske aktivnosti tj. nastavak investicija. Iz proračuna se može iščitati rast izdataka za plaće, mirovine, socijalne pomoći i naknade te centralizirane funkcije, kompenzacijske mjere općinama i gradovima, sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i sl. Kada govorimo o investicijama u idućoj godini navest ću samo najbitnije na području Varaždinske županije. U sklopu Opće bolnice Varaždin grade se dnevna bolnica vrijednosti 51 milijun kuna te objekt objedinjenog hitnog bolničkog prijema vrijednosti 20 miliona kuna, a u sklopu bolnice u Varaždinskim Toplicama spinalni centra vrijednosti oko 113 milijuna kuna. Proračun Sveučilišta Sjever je u ovoj godini rastao za 40% te je taj uvećani iznos planiran i u idućoj godini. Nastavlja se s izgradnjom Osnovne škole Sv. Ilija vrijednosti 56 miliona kuna, najvećom investicijom u osnovnom školstvu od neovisnosti. Kada govorimo o proračunima izvanproračunskih korisnika fokusirat ću se samo na Hrvatske vode i Hrvatske ceste jer kada bih sve nabrajao to bi potrajalo. Tako Hrvatske vode u idućoj godini nastavljaju s radovima na aglomeraciji Varaždin vrijednosti 855 milijuna kuna te aglomeraciji Varaždinske Toplice vrijednosti 62 milijuna kuna, aglomeracija Ivanec je u fazi provođenja natječaja za izvođenje radova, aglomeracija Ludbreg je u pripremi za raspisivanje natječaja, za aglomeraciju Novi Marof su ishođene sve dozvole, aglomeracija Lepoglava se projektira, a aglomeracija Veliki Bukovec čeka izmjene i dopune prostornog plana Varaždinske županije, a potom projektiranje. Paralelno s time nastavlja se s izgradnjom nekoliko vodovoda npr. Novakovec-Poljanec vrijednosti 8 miliona kuna, Krč-Ključice 2,3 miliona kuna, Donja Poljana-Varaždinske Toplice 2,3 miliona kuna, u Ivancu vrijednosti 1,5 miliona kuna. Planira se sanirati niz klizišta njih oko 25 vrijednosti 10 miliona kuna te čišćenje potoka, kanala na kojih 80 lokacija u vrijednosti 15 miliona kuna, u općini Cestica se na rijeci Dravi gradi nasip čija vrijednost radova iznosi 26 miliona kuna. Hrvatske ceste kreću sa izgradnjom istočne obilaznice Novog Marofa vrijednosti 132 miliona kuna, rotora …/nerazumljivo/… vrijednosti oko 7 miliona kuna, rotora Selnik kod Ludbrega vrijednosti 6 miliona kuna, mosta u Tuhovcu vrijednosti 9,2 miliona kuna.

Nadam se da bi 2022. godine mogli početi s prvom fazom izvođenja radova od Varaždina do Vidovca odnosno Tužnog. Mogao bih sad nabrajati investicije vezane uz kulturu, poljoprivredu, zaštitu okoliša, elektroopskrbu ali to bi sve potrajalo. Stoga, u svemu ovome bitno je naglasiti. Realizacija pojedinih investicija bilo da se radi o izvođenju radova ili projektiranju dijelom je usporena zbog epidemije korona virusa, ali u svemu tome najbitnije je to da se sa svim planiranim investicijama nastavlja, da se s ni jednom neće stati. Stoga me čudi rasprava pojedinih kolega i kolegica koji tvrde da nema investicija. Upravo suprotno, investicija je više nego ikad i upravo zbog toga ću podržati proračuna RH za 2021. godinu. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupniče spomenuli ste ovoga ulaganje na razini Varaždinske županije dakle u obrazovanje, u zdravstvo, spomenuli ste aglomeracije, spomenuli ste povećanje sredstava za izvanproračunske korisnike, obzirom da dolazim iz Varaždina, niste spomenuli ali evo nadopunit ću vas vezano za dio koji se odnosi na kulturu u kome je zapravo i grad Varaždin poznat, dakle od obnove varaždinske knjižnice, od obnove varaždinske sinagoge, od obnove HNK u Varaždinu, potpore Varaždinskim baroknim večerima.

Hvala kolega Habijan, pa ja sam u samom uvodu naglasio kada bih nabrajao sve te investicije to bi zaista potrajalo, to jednostavno je nemoguće svesti u 5 minuta, ali kad govorimo o izgradnji brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava-Krapina htio bih vas podsjetiti da je upravo 2009. godine uoči lokalnih izbora SDP vodio kampanju u mjestima kuda ta trasa treba prolaziti, prikupljali su naime peticiju za njezinu izgradnju. Taj isti SDP je od 2011. do 2015. na vlasti, a u županiji od 2001. do 2017. i znate što su odradili po pitanju te ceste, ništa, nisu uspjeli niti ju evidentirati kao broj, klase, evidencije, ničega nema [[Upadica: Hvala, hvala lijepa.]] to je njihov, njihova zasluga izgradnje brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina.

Gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, kolega Stričak, govorili ste o kapitalnim projektima svoje županije, a nije nevažno spomenuti vi to često naglašavate da je važno ulagati u ljudske resurse. Pa bi vas podsjetila ili nadopunila kao što je kolega Habijan rekao da se zapravo ovim proračunom predviđa financiranje i sufinanciranje iz europskih sredstava za pripravništvo u zdravstvu to će biti važno za ove ustanove o kojima ste govorili. Taj projekt traje od 2018. i iz tog projekta je 2.200 ljudi iz zdravstva dobilo mogućnost da se stavi na tržište rada, a u 2021. godini je za 2.000 zdravstvenih radnika predviđeno pripravništvo što smatram da je veliki iskorak u odnosu na dosadašnje doba, a jer se pokazuje senzibilitet Vlade na mlade ljude, na demografsku obnovu i na tome će im pripravnici i mladi ljudi biti itekako zahvalni. Hvala, uvažena zastupnice apsolutno se slažem s vama, prioritet svega su uvijek ljudi jer ljudi su ta prevaga uvijek i svugdje. Ja sam se u svojoj raspravi fokusirao samo na 4 teme, obrazovanje, zdravstvo, prometna infrastruktura i zaštita okoliša jer jednostavno u 5 minuta je nemoguće sve nabrojiti što se planira graditi na području Varaždine županije. Pa kad govorimo o zdravstvu osim izgradnje hitnog bolničkog prijema, dnevne bolnice, spinalnog centra na koje se čeka od 15 do 20 godina, napokon su te investicije započele. Osim svim onih silnih energetskih obnova starih zgrada, nabave i kupnje medicinskih aparata i opreme, magnetne rezonance, CT-a, kupnje vozila za hitnu službu naravno da je najbitnije i da se vodi briga i o školovanju i specijalizaciji liječnika. Hvala lijepa, nemate više replika. Hvala gospodin Stričak.

Dobar dan svima, prije svega objasnila bi ono što je jutros postavljeno u raspravi, proračun dakle izgleda previše optimistično i ono što sam pokušala objasniti premijeru čini mi se da me nije shvatio da je stvar u optimizmu koji ni na koji način nema potvrdu u onomu što smo do sada vidjeli. Dakle, da nakon pada BDP-a od 8% se predviđa postupni oporavak ekonomske aktivnosti od 5% BDP-a, a sve se temelji na povlačenju EU sredstava, nije realno. Znači zašto to nije realno? Znači, u prvom, prvom razlogu znači u prethodnom sedmogodišnjem razdoblju iznos koji nam je bio na raspolaganju bio je nekoliko puta manji nego u samo, investicije u samo jednoj predkriznoj godini, znači sve investicije u jednoj godini su bile veće nego EU, iznos EU fondova u jednom razdoblju sedmogodišnjem. Sad je nešto više no to nije bitno više, jel. Druga stvar, znači evidentno je da iz EU fondova ne uspijevamo pokrenuti svoju proizvodnju i obnoviti svoju proizvodnju i privredu. Znači, 2019. deficit robne razmjene između EU i nas je iznosio oko 71 milijardu kuna samo 15% naših poduzetnika izvozi. Znači, temeljiti razvoj na EU fondovima je nerealno i svrha EU fondova, treća stvar je posebno zanimljiva, znači kada dobijete sredstva iz EU fondova ona se moraju koristiti na jedan specifičan način. Recimo, imali smo paneuropski jamstveni fond neki dan gdje se izrijekom kaže da će se uvesti ograničenja kako bi se isključili strateški investicijski projekti koji se mogu tumačiti kao industrijska politika. Dakle, upravo ono što nama treba nama je to neomogućeno. Znači, ono što ću se drugu pokušati u 5 minuta predložiti znači je naš, naši amandmani Radničke fronte, dakle ja ću ih predložiti kao zastupnica koji idu za tim da upozore da je proračun dakle ide za tim da se održi status qo, da se taj status qo ne može održati ako želimo ostvariti one proklamirane ciljeve iz strategije, a jedan od privih ciljeva je sigurnost. Znači sigurnost radnika, sigurnost u Covid krizi, zdravstvena sigurnost, sigurnost stanovanja, sigurnost obrazovanja, to se ne može ostvariti na ovaj način. Prvi prijedlog naš bi bio dakle vezan uz zdravstvo, prijedlog bi išao za povećanjem prihoda zdravstvu u segmentu vlastite proizvodnje lijekova davanjem više sredstava za Imunološki zavod što bi kao početak za pokretanje naše proizvodnje lijekova koristilo za lijekove iz krvi ili plazme, pokretanje proizvodnje i svih ostalih imunobioloških lijekova i medicinskih proizvoda i pokretanje istraživanja i razvoj u Imunološkom zavodu. Upozoravam da je od 2015. do 2019. na sumnjivi uvoz lijekova plaćeno čak 1,7 milijardi kuna, a trećina za imunobiološke lijekove i cjepiva koje je višestruko jeftinije proizvodio Imunološki zavod. Znači ulaganjem u Imunološki zavod mi možemo osigurati taj proklamirani cilj jel, zdravstvo i sigurnost zdravlja. U trenutku krize Covid-19 i ucjene veledrogerija koje usred najveće pandemije odlučuju obustaviti dostavu lijekova potrebno je uložiti značajnija sredstva u proizvodnju domaćih lijekova i medicinske opreme. To bi u početku, dakle to nisu dovoljna sredstva, ali bi u sadašnjem proračunu se moglo izdvojiti dodatnih 160 milijuna kuna, jer sada znači plaćanje hladnog pogona oko 30-tak milijuna kuna je skuplje od ovog. Znači sredstva su dostupna naravno svugdje su sredstva dostupna, to da nema novaca uopće nije točna činjenica, znači sredstva su dostupna i to iz obrane, dakle u koju financiramo preko svake mjere. Cilja se 2% BDP-a do 2025. za usporedbu kultura, za kulturu se izdvaja manje od 1% tako da za opremanje vozila, pješaštva gusjenicama mislim da se ne treba izdvojiti 160 milijuna kuna. Druga stvar znači potrebno je povećati socijalnu pomoć i naknade koje su prema prijedlogu proračuna smanjene. Zašto je potrebno socijalne naknade povećati? Pa zato što smo se na ljestvici svih pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti nažalost svake godine se dižemo od, opet digli na toj ljestvici, skoro milijun ljudi živi u riziku od siromaštva, mi na toj ljestvici napredujemo. Prema tome planirano je samo oko 140 milijuna kuna, naš je prijedlog da se poveća za 100 milijuna kuna, opet imamo naravno tih troškova za izdvojiti itekako u segmentu crkve. Nadalje, to je stanovanje povećati društveno poticajnu stanogradnju, a smanjiti subenvcije i [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme.]] državna jamstva za stambene kredite itd.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, dakle govoreći o proračunu, konkretno proračunu Ministarstva poljoprivrede za 2021. godinu isti je planiran u iznosu od 7,062 milijarde kuna što predstavlja smanjenje za 19 milijuna kuna u odnosu na plan za 2020. godinu. Ovdje moram kratko rezimirati dosadašnje isplate potpora poljoprivredi i hrvatskom selu. Maksimalni iznos kao obveza nije određen već se uredbom koja regulira izravna plaćanja određuje najveći dopušteni iznos europskih i nacionalnih sredstava za njihovu isplatu pri čemu se europski udio svake godine povećava s tim da najveći broj zemalja članica EU dugi niz godina svojim poljoprivrednicima uredno isplaćuje upravo taj maksimalni iznos i time ih čini snažnijima i konkurentnijima na zajedničkom tržištu. Iz Ministarstva poljoprivrede ovih dana dobili smo službenu potvrdu kako je za razdoblje od 2013. godine, dakle hrvatskom selu, a govorimo o prvoj godini za koja su izravna plaćanja financirana iz EU sredstava pa sve do 2019. godine isplaćeno oko 1,8 milijardi kuna manje od maksimalnog dozvoljenog iznosa za izravna plaćanja u istom razdoblju, a na što Ministarstvo poljoprivrede između ostalog mora trošiti novac. Dakle, u odnosu na financiranje naknade štete po tužbenim zahtjevima vezanim uz mjere ruralnog razvoja dakle mjere koje raspisuje i osmišljava samo Ministarstvo poljoprivrede a sve zbog davanja prednosti na natječajima velikim tvrtkama koje su umjetno stvarale uvjete koji su im omogućavali dodatne bodove vode se parnični postupci prema Ministarstvu poljoprivrede. Njihova okvirna vrijednost je do 150 do mogućih 420 milijuna kuna. To su sredstva koja će se izgubili li ministarstvo sporove isplatiti iz proračuna RH točnije iz sredstava prikupljenih od poreznih obveznika. Dakle, sredstvima svih građana RH. Napominjem kako je za određene predmete Ministarstvo poljoprivrede već sklopilo nagodbe i isplatilo višemilijunske iznose naknada štete po istom pitanju. Smatram da ovdje danas treba ponoviti i kako RH ne koristi sve instrumente smanjivanja poreznog opterećenja prema poljoprivrednicima, pa tako govorimo o mogućoj primjeni odredbi Direktive vijeća 2006/112 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, a kojima bi se omogućila naplata paušalne naknade za poljoprivrednike. Ovaj model naplate trenutno koristi 18 država članica EU. I ovdje napominjem kako bi Hrvatska trebala razmotriti i pitanje neoporezivanja potpora u poljoprivredi za koju su se odlučile većina država članica EU, a sve sa ciljem jačanja posrnule poljoprivredne proizvodnje. Ovih dana jedan profesor je izračunao i javno to obznanio i to na temelju postavljenih zastupničkih pitanja i dobivenih odgovora koje je između ostalih postavila i kolegice Sonja Čikotić kako je Hrvatska u EU proračun uplatila ipak više nego li je povukla. S datumom 31.12.2019. Hrvatska je uplatila u zajednički proračun EU 21 milijardu i 800 milijuna kuna. U istom razdoblju Hrvatskoj je isplaćeno 17,3 milijuna kuna. Drugim riječima Hrvatska je u proračun EU uplatila 4,5 milijarde kuna više nego li joj je isplaćeno u šestogodišnjem razdoblju. Ovom dodajem i konstataciju koju treba imati na umu, a o kojoj je bilo govora, a to je povećanje članarine RH prema EU. Sukladno navedenom smatram kako Hrvatska nema razloga za optimizam. Što prije priznamo da kola idu nizbrdo prije ćemo prionuti potrazi za rješenjem. Osobno smatram poljoprivrednu proizvodnju i preradu ozbiljnim potencijalom koji sustavno zapostavljamo umjesto da ga snažno podupremo i time generiramo nova radna mjesta i potaknemo rast BDP-a. Hvala.

Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, godinama sam bio navikao slušati ili u raspravama ili u pripremam za raspravu ili kasnije na izvještajima o donošenju proračuna, to su bile floskule, razvojan i socijalan, ja sam mislio da nitko neće upotrijebiti to jer danas stvarno zapravo nisam čuo, ne znam možda ste vi čuli, tek sad navečer je jedan kolega upotrijebio tu …/nerazumljivo/… da je ovo razvojan i socijalan inače se još kaže i izbalansiran proračun. Uglavnom se govori da je ovo proračun gospodarskog oporavka. E sad, dobili smo nekoliko lekcija od uvaženih stručnjaka ovdje iz klupa oko toga kako ne znamo zapravo čitati proračun i da se zbog toga mučimo, ali ja sam uvjeren i da gospodin ministar koji ovdje sjedi jako dobro zna da su te primjedbe o nepretraživosti jednostavno ne mogu ih se, ne mogu se odbaciti. Ja sam dobio mjesto u Odboru za poljoprivredu i vjerujte ljudi koji se nama javljaju su itekako pismeni informatički i oni jako dobro znaju kao i vi koji radite u tome da je ovo tu, vi morate nam reći koji je razlog, moj dojam je da se tu ipak za širu raspravu nešto skriva ili je to neki običaj koji je bratić od moje mame kada su bili oni digitroni iz Buja on je radio inventuru u trgovinu sa željezom, galanterijom i onda bi nakon svega što bi izračunao na ovo, onda još rukom to išao provjeravati, evo meni to na to liči. Nema nikakvog razloga za ovo. Evo što mogu na brzinu reći, ono što su izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima dosta ću skratiti kolegica je govorila, bio sam tamo. Znači '19.-te to je 2 milijarde 921 milion kuna, '20.-te 3 milijarde 69 moguće je da je sa nekim sredstvima radi pandemije, radi svega toga uvećano, sada za '21. opet to ide na 2 milijarde 946 miliona. Ako je pretpostavka da je to 150.000 OPG-ova i ako su procjene da je 170.000 ima tamo i da svaki dobi po 20.000 što ne dobivaju ovi mali, jer 40% ne dobiva ništa odnosno vrlo malo već dugo vremena to je neki novac koji može u ovoj godini koja je tako loša ljudima pomoći, međutim tu je problem sa kojim se HDZ susreće i vi to jako dobro znate, a to je Drago Hedl pisao 2017. znači u vrijeme vaše Vlade sada taj projekt Slavonija, Baranja, ali sve ono što je o familiji Lucić napisao sve to znate. Moram skočiti na kulturu jer evo nemam vremena. Znači u kulturi kolega moj Bakić je postavio neka prava pitanja naše ovako, tu su male cifre.

Program kazališne glazbeno scenske djelatnosti, kreativnost u ovo vrijeme kada ljudi gube smisao, svrhu, sva pitanja zbog čega na kulturi koja nikako da dođe do 1%, nikako da dođe do 1% budžeta a kamoli do 1,5 što bi bio nekakav minimum, eto ništa. Za kazališno 11,2% manje u ovo vrijeme. Pazite ne mora se sve te stvari, može se pripremati, vi tvrdite da ćemo izaći iz krize, evo puštate sve vani, dajte ljudima da u probnim salama sa dovoljno prostora da pripreme materijale i da budu kreativni i da samostalni umjetnici sa nama u tome sudjeluju.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, mislim da je već rečeno do sada bilo da proračun svake vlade je zapravo glavni politički dokument. Glavni politički manifest čak i više od samog programa jer u proračunu je zapravo zacrtano ono što vlada želi i može realizirati, što želi raditi i kuda želi povesti državu. Sudeći iz ovog manifesta, nažalost očekivao sam puno više i istina je i to ne treba bježati od toga, dapače da su okolnosti u kojima se ovaj proračun sastavlja zaista specifične i posebne, ali gledajući Hrvatsku ne tako davno povijest zapravo svaki proračun je donošen u sličnim ili vrlo sličnim situacijama, neizvjesnosti, nesigurnosti, gospodarske krize koja nikad do kraja zapravo i nije bila prevaziđena u Hrvatskoj barem ne onako kako je trebalo i barem ne zdravo. Žalosno je to što nacionalnu razvoju strategiju još uvijek nemamo, to je ključan dokument za povlačenje novca iz europskih fondova, ne samo da je još nemamo nego jasno bila je odgođena zbog epidemiološke situacije ali sam se onda nadao da će zbog toga, kako je premijer i najavljivao, da će se pred nama naći neki novi dokument, drugačiji dokument koji neće biti samo kolokvijalno rečeno copy paste ili prepisano ono što smo čitali u prošlim nacionalnim razvojnim strategijama. Nažalost to se nije desilo iako bi nacionalnu razvojnu strategiju nekako opisivao onda bih rekao da opisuje na koje stupnju razvoja je Slovenija i da mi želimo biti na tom stupnju razvoja. Otprilike vrlo grubo i vrlo plastično rečeno. Uglavnom nismo dobili dokument koji će nam, barem po meni garantirati povlačenje sredstava onim tempom kako bi mi željeli i kako bi ga željeli usmjeravati barem prema ovome što možemo iščitati iz proračuna. Već je puno konkretnih stvari spomenuto, ja ću također spomenuti neke koje mislim da su zaslužile puno veća sredstva i koje zapravo dobivaju simbolične iznose iz proračuna, a ne samo da su korijen problema nego su rekao bih i korijen rješenja recimo to tako. Npr. izvannastavne aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi su već tradicionalno godinama iz proračuna u proračun zanemarene, ostavljene na simboličnom iznosu. Kada bi preračunavali iznos koji je predviđen i broj škola koji imamo dobili bi sramotne podatke da je po školi oko 500.000 kuna predviđeno za izvannastavne aktivnosti kompletne. Dakle, moram ponovo ponoviti i u ovom sustavu kao što je recimo i sustav zdravstva i sl., da nemamo predane i visokomotivirane djelatnice i djelatnice taj sustav bi već odavno propao, kolabirao bi jer u njega ne ulažemo niti minimum da se zakrpaju rupe. Rad sa darovitim učenicima također je izuzetno zanemaren. Prevencija nasilja o školi, dakle govoreći medicinskim rječnikom 100 puta sam to rekao, ali kažu da je ponavljanje majka znanja, kuna uložena u prevenciju je 5 kuna ušteđeno u sanaciji, a ovdje ne pričamo samo o fizičkom zdravlju, ovdje pričamo i o mentalnom zdravlju koje je itekako bitnije i neki ožiljci znaju biti i puno dublji. Nacionalni kvalifikacijski odbor, njegovo unapređivanje i provedba je također sa, čak i manje nego simboličnim iznosom pokrivena u ovom proračunu, a znamo da HKO odnosno NKO dosta šteka u svojoj provedbi i da je još daleko od onoga što je trebao biti kada je zapravo koncipiran i kada je prvi put ušao u proračun. Također pomoćnici u nastavi djece s poteškoćama, o tome je već bilo riječi pa se tu ne bih zadržavao, ali ono na čemu se bih zadržavao je tehnička kultura kao izvan nastavna aktivnost i hrvatska zajednica tehničke kulture. I ova Vlada kao i mnoge prije šta je apsolutno pohvalno ističe STEM područje kao fokus rada odnosno ističe STEM područje kao nešto što bi trebalo učiniti studentima poželjnim za studiranje jer tu leže i nove tehnologije i lako zapošljavanje i dakle budućnost za naše studente odnosno jednog dana radnike na tržištu rada. Međutim, tehnička kultura kao izvannastavna aktivnost se uopće ne potiče. Hrvatska zajednice tehničke kulture koja je krovna zajednica, dakle svih tehničkih udruga, također, dobiva minimalan iznos. To je nešto što treba promijeniti i moji će amandmani na proračun ići upravo u tome smjeru da iznosi nisu samo simbolični nego da i stojimo iza svojih riječi i potičemo iste. Nemate replike.

Naime, kada pogledate ovaj proračun, čovjek je rekao da u Hrvatskoj teku med i mlijeko, a daleko smo od toga. Ovo nije realan proračun, on ne prikazuje realno stanje, kako javnih financija, tako i hrvatskog gospodarstva. Naime, kada usporedite prihodovnu i rashodovnu stranu u globalu te usporedite istu sa proračunom za 2020. g. prije same korona pandemije, dolazimo do gotovo identičnih iznosa. Osim toga, bojim se da će se prvenstveno vladajući već na prvom rebalansu proračuna koji će biti u proljeće 2021. naglo otrijezniti jer će sigurno doći do pada prihodovne strane od 10-15% Ne želim biti baba Vanga, ali bojim se da će tada doći do one realne surove stvarnosti. Također, velik problem ovog proračuna je što se velikim dijelom bazira na EU sredstvima, a svi dobro znamo da to nisu sredstva koja se trenutno nalaze u riznici u Zagrebu nego se nalaze u Bruxellesu i naravno da ih treba aplicirati, treba odraditi dobro projekte kako bi iste privukli. To nisu sredstva koja će doći u kamionima i biti isporučeni na Trg sv. Marka. Treba se za njih boriti. Osim toga, moram također, reći da u ovom proračunu, nažalost nema jako bitnih mjera što se tiče demografske obnove, rak rane hrvatskog društva. Nijedne prave istinske demografske mjere nema. Kada usporedimo iznose koji se izdvajaju za demografiju, oni su gotovo identični dosadašnjim iznosima. Jedino što imamo u ovom proračunu je to što smo izgubili Ministarstvo demografije nego sad imamo taj Središnji ured za demografiju i mlade. Također, moram spomenuti da je bilo jako bitno da se prihvati bar neki od proračuna opozicije, posebice što se tiče same demografije. Tu prvenstveno mislim na proračun majke odgajateljice, gdje bi majke sa 3 i više djece dobijale određene naknade od same države, kako zaposlene, tako i nezaposlene i na taj način, vjerujte mi, došlo bi do demografske obnove. Posebice jer bi se to višestruko bi došlo do izražaja u pasivnim krajevima, gdje su ionako prosječne cijene rada i plaće daleko niže od ostatka RH. Tu prvenstveno mislim na Dalmatinsku zagoru, na Liku, na opustošenu demografski Slavoniju, Baranju, Srijem. Također, moram spomenuti da u ovom proračunu je vidljivo povećanje sredstava za nacionalne manjine, što se i podrazumijeva s obzirom da nacionalne manjine čine vladajuću većinu, ali nažalost nije došlo do reciprocitetnog povećanja sredstava za Hrvate izvan RH. Tu mislimo na Hrvate u BiH, tu mislimo na Hrvate u Vojvodini i mislim da bi vladajuća većina trebala se više pozabaviti i sa hrvatskom nacionalnom manjinom izvan RH. Bez obzira što dijaspora ima samo 3 zastupnika, ipak za 3 zastupnika koja su izabrana, su dio vladajuće većine i mislim da upravo radi toga treba više sredstava osigurati i za Hrvate, posebice u ovim već spomenutim državama. Evo, nadam se da će ipak vladajući prihvatiti neke od amandmana oporbe, prvenstveno amandmane Hrvatskih suverenista, što se tiče prvenstveno demografske obnove hrvatskog društva jer je to uistinu rak rana RH. Sada je na redu g. Marin Lerotić ispred Kluba zastupnika IDS-a i time počnemo završeno riječi. Izvolite. Potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo, upravo 11 sati smo ovdje, razgovaramo o Državnom proračunu za 2021. i dobro je da toliko traje rasprava i da smo se svi koji su bili zainteresirani i uključili i dali svoj doprinos u razvoju ovog bitnog dokumenta, ali isto tako, treba biti korektan i reći da je ovdje svo vrijeme i ministar sa suradnicima s nama, jedan od rijetkih ministara koji je spreman poslušati i prijedloge, ali i kritike. Mogli smo danas čuti niz kvalitetnih argumentiranih rasprava sa dobrim projektima, međutim, sada je odgovornost na Vladi. Državni proračun će usmjeriti sve bitne segmente razvoja društva u 2021. g. i zato je nužno da svi građani putem svojih predstavnika, putem nas saborskih zastupnika mogu sudjelovati u raspravi i da se amandmani oporbe uvažavaju i prihvate. U tim amandmanima su projekti čija će realizacija ići u korist građana, a ne saborske većine ili opozicije. Ti projekti nisu politiziranje, nego su tu da bi se zadovoljile potrebe svih naših građana. Ovisno o tome kako će izgledati konačni nacrt proračuna, vidjet ćemo da li se ova Vlada politički sazrijeva i je li spremna, i u praksi, a ne samo deklarativno u Hrvatsku unijeti visoke europske standarde i primjere dobre prakse iz visokorazvijenih zemalja. Danas sam u uvodu govorio o Danskoj ili Njemačkoj, međutim, reći ću sad završno, možemo pogledati Pulu, grad iz kojeg ja dolazim. U proračunu prošle godine kada se slagao za 2020. godinu grad Pula je uvažio 72% svih amandmana oporbe ili su ti amandmani već bili u proceduri. Duboko se nadam da će ova teška situacija u kojoj se nalazimo, ova vrlo izazovna godina doprinijeti drugačijem pristupu Vlada jer nije moguće i nije točno da niti jedan jedini prijedlog izmjena u državnom proračunu koji dolazi od oporbe nije dobar. Klub IDS-a podnio je 39 amandmana na državni proračun. Od vladajućih uvijek slušamo ponudite konkretne prijedloge budite konstruktivni. Danas mogu reći da smo mi kao IDS, ali i dobar dio oporbe to ostvarili i sada je na potezu Vlada.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege evo ja ću se samo kratko osvrnuti na ovo što smo danas ovako u ovoj burnoj raspravi govorili. Naime, svako od nas ima priliku i mogućnost da i kroz nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. i primjedbe koje možemo dati, možemo dati doprinos razvoja Hrvatske, a onda samim time i poboljšavanju i našeg života u Hrvatskoj, a isto tako ostvarivanja proračuna i povlačenja sredstava EU. Ono što bi htjela iako mnogi kolege drže figu u džepu sa ovim upravo činjenicom da Mađarska i Poljska na jedan način opstruiraju odnosno upitno je da li će, da li će podržati odnosno dali su veto o sedmogodišnjem europskom proračunu ipak ja smatram da će razum prevladati i da nitko, nitko neće na nijedan način zapravo onemogućiti ono što omogućava i opstanak, ali i razvoj svake države. Prema tome, mislim da će se u Europskom parlamentu i među državama naći načina kako riješiti sve te prijepore koji postoje. Ono što treba još reći da, a to sam govorila i u pojedinačnoj raspravi, da je naš proračun upravo ovaj za 2021. iako je to 25 milijardi kuna europskih sredstava, ipak je on i ona su oprezno planirana i sa velikom dozom pažnje upravo ova sredstva koja su namijenjena pogotovo iz sredstava Nove generacije, ali isto tako ono što je sada zadano unutra i postavljeno zapravo govori o tome koliko je, koliko se pažljivo brine o tome da to ne bude samo lista kako netko kaže želja i dobrih želja nego stvaran i realan što je uostalom ministarstvo, ministar i Vlada pokazivala i sve ove godine. Ne mogu se složiti sa činjenicom da neki kolege kažu kako u ovom proračunu nema ničega što se tiče demografije. Kada tako netko kaže onda ja samo postavim pitanje, a koju mjeru i na koji način taj koji kaže da nema ničega koju bi taj zagovaratelj mjeru poduzeo i što bi napravio da bi nešto bilo očito. Demografske mjere se moraju prožimati kroz cijeli proračun, kroz sve programe i to je ono što se događa i u ovom cijelom periodu od 2016. na ovamo, dakle u pojedinim segmentima bilo da se to radilo o rodiljnim, roditeljskim naknadama, o pomoćima razno raznim, o izgradnji vrtića i sl., prema tome a uz to u svakom slučaju treba biti briga o otvaranju radnih mjesta, o stambenom zbrinjavanju, a sve su to dijelovi koji su se zapravo konzumirali kroz određene projekte.

Nama u Klubu zastupnika zeleno-lijevog bloka je ovo prvi proračun o kojem ćemo, o kojem raspravljamo i o kojem ćemo uskoro odlučivati u Hrvatskom saboru i htjeli smo tu i metodološki postaviti neke stvari koje mislim da se mogu unaprijediti ako treba promijeniti neke podzakonske akte da ovaj proračun bude što dostupniji i lakše pretraživ onda ajmo to napraviti. Znači, mislim da nema smisla da otežavamo zastupnicima i javnosti da prolaze kroz ovaj proračun i da ga lakše mijenjaju. Mi smo pješke da tako kažem prolazili kroz različite stavke primjerice na različitim vanjskim uslugama koje postoje na pozicijama svih ministarstava i utvrdili smo znači za ovaj proračun nešto manje od 160 milijardi kuna oko 20 milijardi kuna, znači oko 20 milijardi kuna odlazi na vanjske usluge. Naravno ne znamo na šta točno jer nije proračun na 4 razini, ali pazite 20 milijardi kuna različite pozicije, znači sa različitih državnih institucija odlazi na nekakve vanjske usluge. Pošto je kolegica iz Kluba HDZ-a spomenula Nacionalnu razvojnu strategiju, možda na takve usluge. Mislim znamo kako je plaćena razvojna strategija kroz EU fondove Svjetskoj banci za podloge za Nacionalnu razvojnu strategiju, međutim ako tako odlazi novac, 10-ci miliona kuna na takve vanjske usluge onda nije ni čudo što smo tu gdje jesmo. Znači tu je očito neka ogromna stavka u kojoj bi se dalo raspravljati. Ono što je simbolično, potpuno nevjerojatno ali istinito je da 14,5 tisuća kuna ide na provedbu odnosno na provedbu nacionalnog i realizaciju Nacionalnog programa borbe protiv korupcije. To je onako baš dosta primjereno, toliko simbolično valjda Vlada drži do borbe protiv korupcije, a da ne mislite da je to sad neka samo simbolična fora kako je to danas premijer pokušao izvesti isto tako se smanjuju budžeti nekih institucija poput DORH-a tako da ne znam jel to nekakva nagrada s obzirom na istrage koje su u tijeku. S druge strane upozorili smo isto tako na neke stvari gdje bi mogli doći do nekih ušteda. Kolegica je spomenula doprinos koji plaćamo u proračun EU tzv. porez na plastiku, znači radi se o plastičnoj ambalaži koja nije reciklirana i plaćamo po toni nereciklirane plastike taj doprinos. Predviđeno je u proračunu za slijedeću godinu čak 121 milijun kuna za taj doprinos. Znači, ako ćemo bolje radit, ako ćemo više odvajat, ako ćemo više reciklirati plastične ambalaže, ne govorim samo o onoj PET ambalaži što dosta dobro radimo, govorim o onoj drugoj plastičnoj ambalaži, platit ćemo manje u proračun EU i ostat će nam više novaca u proračunu za neke stvari. Mi smo u tom smislu bili konstruktivni predat ćemo ili predali smo već oko 40 amandmana. Znamo da je praksa u ovom saboru da sve što dolazi od oporbe, apsolutno svi amandmani na proračun koliko ja znam se automatski odbijaju. Nadam se da će se i ta praksa promijeniti i neke stvari u ovom saboru su izglasane i uz glasove oporbe. Premijer je rekao da ako postoji dobrih prijedloga da će se oni razmotriti pa ako treba, ako treba, ako se može i usvojiti. Znači nemoguće je da od tih 40 amandmana baš ni jedan amandman naš nije dobar. Dali smo si truda, pješke smo kažem prolazili kroz proračun, sve te stavke analizirali, računali, zbrajali na različitim pozicijama ministarstva, gledali gdje bi se moglo uzeti novac, naravno lako je dati novac na neke stavke, ali smo dosta studiozno gledali gdje bi se taj novac mogao uzeti, to je naravno i neka politička poruka, ona je u skladu sa našim zeleno-lijevim vrijednostima i tu su stavke gdje predlažemo i za obrazovanje i za kulturu i za pomoćnike u nastavi za djecu sa poteškoćama u razvoju i za osobe sa invaliditetom i za socijalnu ekonomiju i za zadrugarstvo i za brojne druge stvari koje bi doista smatramo bolje unaprijedile kvalitetu života ljudi, većine ljudi u ovoj zemlji. Tako da mi smo svoj posao obavili najbolje što smo mogli u ovakvim uvjetima i vjerujemo da su ovi amandmani dobri i nadamo se da ih predlagatelj neće automatski odbiti samo zato što su došli od strane oporbe. Tako da iz te perspektive nadam se da ćemo već slijedeće godine kad ćemo raspravljati o proračunu, raditi to na operativno i tehnički boljim dokumentima koji su lakši i za nas saborske zastupnike i za javnost da ih koristimo i da ćemo isto raspravljati o tome da dođemo na četvrtu razinu proračuna [[Upadica: Vrijeme gospodin Tomašević.]] jer onda tamo stvarno vidimo kakvi su, o kakvim se troškovima radi.

potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege ja ću početi s nečime što sam u stvari mislio da će kolega koji je govorio prije mene se dotaknut kad je kolegica iz HDZ-a rekla dajte nam neki dobar prijedlog demografske politike pa ćemo ga usvojiti. Kolega je u svojoj raspravi rekao taj dobar prijedlog, a taj dobar prijedlog je bio gradnja stanova za najam umjesto ogromnih poticaja za APN gdje zarađuju jedino oni koji se bave tržištem nekretnina. Pošto nije bilo replika nisam to mogao iskoristiti u replici, a evo onda ću sad nastaviti s ovime što sam mislio reći. Ovaj proračun odnosno proračun koji se sada događa se događa u doba pandemije odnosno ja se nadam pri kraju pandemije koja ustvari pokazuje i povećava razliku između uspješnih i neuspješnih u EU i svijetu vjerojatno. HDZ je rekao ovo je proračun za oporavak. Moje pitanje ministru je što će to oporavljati, koju vrstu gospodarstva će oporavljati kada je sam rekao da nam je gospodarstvo loše, da nam je gospodarstvo praktički jednolično. To znači da nismo u ovoj krizi koja nije bila dobra ali koja je trebala biti izazov promijenili ili pokušali promijeniti strukturu gospodarstva i efikasnost javne uprave koja nam je boljka čak bi rekao 30 godina minimalno u ovoj državi. Kolege iz HDZ-a su stalno govorili prema oporbi sa negacijom, pa su rekli da je netko od nas rekao da gospodin Marić nije dobar ministar. Ja mislim da je gospodin Marić jedan od boljih, a sigurno najkorektniji ministar u ovoj Vladi. Ne, problem je Vlada, problem je strategija koje nemamo i problem je činjenica da ne znamo što točno želimo napraviti. Ministar financija nije taj koji trasira put, ministar financija je taj koji bilježi ono što se događa, a to što bilježi je bilo u rebalansu proračuna prikazano i ono što su kolege iz HDZ-a rekli poboljšat će zdravstvo, meni nije jasno kako će poboljšati zdravstvo koje se praktički raspada bez toga da je spremno se platiti one dugove koji su se već napravili. Ti dugovi koji se pojavljuju samo prema veledrogerijama su duži od 360 dana, dok u isto vrijeme agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kažnjava privatne firme koje plaćaju u roku dužem od 30 dana i ministar to zna. Moje pitanje da li je ta ista agencija možda kaznila ministarstvo ili Vladu što radi suprotno zakonu? I onda ono konačno pitanje koje se postavlja, a postavio sam ga i ovdje, je ono čime se kolege iz HDZ-a hvale, što su riješili i na temelju tih rješenja bi im trebali vjerovati da će u budućnosti biti bolje. Potres. Potres u Zagrebu bio prije 9 mjeseci nismo se pomakli nigdje. U proračunu vidimo 260 miliona, od tih 260 miliona više od pola novaca će biti potrošeno samo za projektiranje, a ukupni trošak obnove se spominjao da će biti 40 milijardi. Covid. Cijelo vrijeme se govori jedna stvar potrošeno je 8 milijardi. Je potrošeno je 8 milijardi na politici koju je Njemačka imala 2008. godine i ja ju podržavam. U potpunosti podržavam što je napravila Vlada da isplati plaće ljudima da ne ostanu bez posla odnosno da se sustavi ne ugase. Što je napravljeno sa strukturom gospodarstva, što je napravljeno sa strukturom javne uprave? Danas ta uprava nije niti upola efikasna koliko je bila u trenutku kad smo se susreli s pandemijom i lock downom.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, isprike moje ako sam kasno se javio htio sam samo na kraju ove rasprave, evo 10 sati i nešto više raspravljamo o proračunu i ja mislim da je to stvarno dobro i zbog digniteta Hrvatskog sabora, ali i zbog hrvatske javnosti kako ste mnogi spomenuli i prepoznali naravno to je najvažniji akt koji se u tijeku jedne godine donosi i on sa sobom podrazumijeva jako, jako puno toga. I na kraju evo i ove rasprave i svih ovih komentara drago mi je i hvala vam na tome što ste primijetili da i moji kolege državni tajnik Župan i glavni državni rizničar Matijević i moja malenkost smo veliku većinu vremena, naravno na početku i predsjednik Vlade proveli danas ovdje slušajući i komentare, kritike, prijedloge, sve skupa pa onda ću ja isto tako biti koliko toliko ili na istoj razini pristojnosti da kažem i da se zahvalim vas koje vidim ovdje u sabornici koji ste dobar dio zapravo današnje rasprave također odslušali, sudjelovali ne samo u okviru klubova i pojedinačno, nego i u okviru replika da se doprinese jednoj demokratskoj raspravi o proračunu. Najmanje što vam mogu reći je da ćemo razmotriti sve amandmane, nećemo ih kako ste neki sad rekli automatizmom odbijati. Znamo i sami i praksa između ostaloga i prijašnjih nekih vlada je bila da su se u pravilu svi ili gotovo svi amandmani odbijali, ja mogu garantirati da ćemo razmotriti sve amandmane. U ovom trenutku ih imamo koliko sam vidio i razgovarao sa gospodinom Bukaricom preko 250, al evo recimo konkretno već što ste spomenuli IDS-ove još nisam ni vidio, dakle bit će ih sigurno i preko 300 i to nas naravno između ostaloga kad bude rasprava o amandmanima očekuje još jedna pa vjerojatno i dulja rasprava nego što smo danas imali o samom proračunu. Međutim, ja ne bih volio ali naravno u datom trenutku obzirom i na političke konotacije samog proračuna sigurno da se može i neće izostati oni zaključci koji kažu eto opet su odbijeni naši amandmani, jer po sličnoj ili istoj logici stvari isto tako i mi u Vladi i vladajuća pozicija u saboru može isto tako reći da svako tko glasa protiv proračuna zapravo ne znam sada, nije za isplatu mirovina, nije za isplatu plaće, mislim da ta rasprava nam ne treba. Ima 1.300 i nešto aktivnosti u hrvatskom, u državnom proračunu za iduću godinu preko 10.000 čini mi se 16-17.000 negdje stavki pa sada idemo za svaku pojedinačnu jedni drugima imputirati da li ste vi za ili protiv ovoga, ali opet ponavljam zaista sve ćemo amandmane imamo malo vremena, ali ćemo to učiniti kao što smo to i do sada učinili preko vikenda u kratkom roku pripremiti, stati naravno opet za ovu govornicu kako mi iz Ministarstva financija tako i ostali resori i obrazložiti svaki pojedinačno amandman. Inače što se tiče rasprave bilo je stvarno i dosta dobri i prijedloga i korektnih sugestija po pitanju samoga proračuna međutim mislim da ste svi skupa svjesni okolnosti u kojima se nalazimo i izazovi s kojima se još uvijek suočavamo i s kojima ćemo se i dalje suočavati. Ne daju nekakav puno veliki manevarski prostor međutim to ne smijemo koristiti nikako kao izliku i to ne koristimo. Mi smo i sami rekli da ovim proračunom želimo između ostaloga pokazati da smo i u ovim, ovakvim okolnostima kadri odgovorno i transparentno upravljati novcem poreznih obveznika, dakle državnim proračunom i isto tako imati spremne odgovore na sve ono što nas vrlo često i novinari vole pitati odnosno oni progovaraju u ime hrvatske javnosti na one razno razne što ako scenarije. Ovakav scenarij Covida i ja zaista mislim da nitko ne samo u Hrvatskom saboru nego i šire od toga nije mogao predvidjeti kad smo radili sam proračun ja ću vas možda malo podsjetiti, maloprije mi je jedan od kolega iz sabora pokazao da je htio u svojem izlaganju ali nije stigao reći citirajući ili parafrazirajući riječi koje sam i sam osobno izgovorio, ne sad zato što smatram da sam nešto jako pametno rekao, ali na tragu između ostaloga onoga što i mnogi makroekonomisti i ekonomisti govore. U dobrim vremenima zaista treba raditi i marljivo skupljati sve ono što možete u iščekivanju nekih loših okolnosti ono što mi kažemo kriza koje će nastupiti za koje ne znamo kada i u kojem segmentu, ali sigurno možemo pretpostaviti da će ih biti. I to se sada ponovo obistinilo. I te nekakve relacije i poveznice koje vezuju ovu krizu sa prošlom financijsko ekonomskom krizom mislim da je toliko svježe iskustvo i da smo trebali svi skupa toliko korisnih lekcija izvući ako već nismo kadri učiti na tuđim greškama onda barem na svojima da ne ponovimo i da zaista što je moguće prije uhvatimo taj oporavak i da ga iskoristimo sve ove prilike koje nam stoje, a sve te rizike da minimiziramo što je moguće više. I to je ono što je otprilike i na neki način sukus ovog proračuna jel u njegovom nekakvom ukupnom obujmu, ukupnom okviru sigurno je bila osnovna naša i namjera. I na kraju samo što se tiče transparentnosti, jedna kratka, kratka, kratka crtica, ovoga ma nitko sretniji od nas zaista vjerujte u Ministarstvu financija kad imamo kvalitetnu raspravu i u okviru odbora saborskih, a i plenarno, da uđete u svaku moguću poru, stavku samog proračuna, jel to pitanje PDF, Exel tablica radit ćemo i na tome nije to nekakav veliki problem. Što se tiče razine kontnog plana koji se prijavljuje definirano je zakonom i ja znam svi bismo mi htjeli još detaljnije ovako il onako, ali to su stvari koje i zakon propisuje, nije naravno zakon nešto što se ne može mijenjati, ali moramo vidjeti i moramo biti svjesni isto svih mogućih i pozitivnih stvari koje imamo u ovom trenutnom okviru. Ja se samo nadam da iz tih apela nećemo doći do ovoga što vidimo i između ostaloga i u Hrvatskom saboru da svi mogu govoriti na sve moguće načine i na daljinu i iz drugih soba pa zapravo u konačnici vidimo da se to baš i ne koristi u potpunosti. U nekim prijašnjim naletima smo o tome razgovarali, dakle transparentnost proračuna je sigurno jedan od onih možemo reći tako nužnih uvjeta odgovornog ponašanja prema novcu poreznih obveznika. I to ćemo mi raditi i nemojte uopće da tako kažem brinuti da ćemo negdje kako su možda neki od zastupnika rekli htjeti nešto sakriti. To ni u kojem slučaju nije namjera, baš dapače, draže nam je kad je u potpunosti sve transparentno onda smo i mi mirniji da ne trpimo takvu vrstu neargumentiranih kritika kao što smo i mogli između ostaloga čuti. Zahvaljujem se svima na tome, na sudjelovanju, ponedjelja, utorak, ne znam kakav je plan ćemo se ponovno vidjeti, ja mislim i kao što sam rekao i dulje nego što smo danas se vidjeli, da se svi ti amandmani prođu. Ako bude naravno nešto što je i na tragu mogućnosti da se uklopi i da je na tragu onoga svega što smo i predvidjeli u originalnom proračunu sigurno u najmanju ruku ono što sam rekao ćemo razmotriti, a onda da li ćemo prihvatiti to ćemo vidjeti. Na kraju siguran sam da ovih 72% što sam čuo u proračunu grada Pule na razini državnog proračuna još skoro nećemo vidjeti. Gospođa Katarina Peović. Evo, bez obzira šta je rasprava stvarno opsežna ja imam pitanje koje predstavlja nekakav okvir svega ovoga i nisam stigla ga postaviti u jutarnjem terminu. Znači zašto se HNB-u opetovano dopušta kršenje Zakona o HNB-u? Naime, HNB uporno krši Članak 57. stavak 2. kako zakona iz 2020. tako zakona iz 2008. koji je dosada bio na snazi, prema kojem nije dopušteno formirati opće pričuve koje su veće od 20% ostvarenog viška prihoda nad rashodima. A HNB svake godine kada je proknjižio dobit 14 u posljednjih 17 godina više od 20% dobiti ostavio u rezervama i to puno više u prosjeku 63,3% tako direktno oštetio državni proračun minimalno za 3 milijuna, milijarde kuna u kumulativnom iznosu.

Dobit HNB-a sukladno Zakonu o HNB-u kad se obračunava HNB naravno kada je ostvarena ta dobit ju i uplaćuje. Vi dobro znate da je monetarna vlast u RH kao i u EU nezavisna, nezavisna institucija koja je izravno odgovorna Hrvatskom saboru tako da ovo pitanje uz dužno poštovanje, ali u svakom slučaju predlažem da uputite kada bude podnošeno izvješće HNB-a oni su ovdje minimalno jedanput u polugodištu, guverner i kolege viceguverneri dođu i elaboriraju svaku ponaosob stavku i sva pitanja koja vi imate.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre evo kao što ste rekli zapravo smo u završnom izlaganju da treba skupljati onda kada se ima, to se zapravo i pokazalo u protekle tri godine, proračunske godine imali smo suficit, ove godine ja sam siguran da nas nije zadesila ne samo RH već i cijeli svijet ova kriza vrlo vjerojatno bi opet govorili o suficitu. Stoga ove vaše prognoze koje ste iznijeli o 5% rastu BDP-a u slijedećoj proračunskog godini doista očekujem da su vrlo vjerojatno da će biti ostvarene i dobro je da zapravo malo u ovoj cijeloj situaciji i ovoj ja bi rekao čak i apatiji kada govorimo o stanju u društvu unesemo malo optimizma koji sam siguran da je zasnovano kao što smo danas mogli čuti prilikom dakle vašeg uvodnog izlaganja na ovoga dobrim osnovama i ovim putem vam se evo zahvaljujem. Hvala lijepo poštovani zastupniče, pa da naravno bilo je prije proteklih tjedana i određenih upita da li je korona izbrisala sve ono što smo činili protekle 4 godine pa gledano čisto brojčano netko može donijeti taj zaključak međutim moj dodatni argument je da mi smo zatekli situaciju gdje smo imali javni drug negdje na razini 80 i gotovo 7 posto bruto domaćeg proizvoda, da nije bilo Covida prema svim našim projekcijama i trendovima koje smo imali on bi ove godine bio ispod 70 međutim vraća se upravo na tih 87, a onda isto tako možemo reći da nismo ove 4 godine smanjivali udio javnog duga u BDP-u, on bi danas bio preko 100% Ja ću vas podsjetiti taj udio javnog duga u BDP-u je između ostalog bio jedan od razloga zašto smo mi imali ispod investicijsku razinu kreditnog rejtinga, zašto smo plaćali od 2015. godine je bio vrhunac u smislu rashoda za kamate, gotovo 12 milijardi kuna, puno puta sam to u Hrvatskom saboru govorio, tada je to bio kompletni proračun Ministarstva obrazovanja, tad je bilo i sport ovoga po njima, dakle samo u jednoj godini sve ono što damo za učitelje, nastavnike i cijeli [[Upadica: Hvala.]] hladni pogon smo dali za kamate. Evo zahvaljujem, prvo da i ja vama zahvalim što ste ostali do kraja rasprave, ostali ste duže od kolege vašeg ministra Ćorića na interpelaciji o Krš-Pađene kad ste isto bili prisutni, a to je počelo u 3, a ovo je danas počelo ujutro, tako da isto zahvaljujem što ste od početka do kraja bili na raspravi. Drago mi je da ćete razmotriti sve amandmane, ja mislim da bez obzira tko je i da smo u samoj vladajućoj većini mislim da nije dobra praksa automatski odbijat nešto samo šta dolazi od oporbe jer se brzo stolovi zamijene i onda ako takva praksa uvede onda bude na štetu i onih koji su trenutno na vlasti. Nadam se da ćete neke i usvojiti, a ne samo razmotrit.

Ono što se tiče same razine računskog plana i sl., dakle to je tema koju evo uopće kažem ne bježim od nje, dapače spremni smo uvijek razmotriti bilo koje načine i moduse da se transparentnost i općenito interes za, za analizu i analitiku državnog proračuna digne još na višu razinu, tu stojimo kao takvi, međutim isto tako kažem ova razina nije sama od sebe nastala jel je to tako netko između ostalog neargumentirano htio nego zaista kada uzmete cijelu strukturu proračuna da ga prikažete jednog dovoljno detaljno da se o njemu na jedan adekvatan način između ostaloga može raspravljati, ali već ponavljam već sama brojka od 1.300 aktivnosti sama po sebi govori koliko je on zapravo složen [[Upadica: Hvala.]] preko 1.000 stranica.

Žao mi je vaša vrlo nekorektna primjedba je da mi malo koristimo, mi koji smo inicirali i veliki dio nas iz opozicije koji smo tražili promjenu i odluka Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti Poslovnika, vjerujte da smo stalo u svim ovim prostorima to vam reći ljudi u sali, mi to koristimo. A što se tiče zakona i zašto je na ovoj razini i sami ste svjesni da je to prije bio prije svega razlog što je nije bilo moguće printati tolike količine papira za veću razinu, a sada je to moguće napraviti pretraživo [[Upadica: Vrijeme.]] za sve ljude vani. Gospodin Brumnić vi ste imali povredu Poslovnika na koji dio izlaganja? Ne, ne ja sam digao repliku koja mi nije omogućena, a onda sam digao povredu Poslovnika, Članka 235.

Izvolite.

Oprostite samo još ovo malo dok ja predsjedavam, onda ćete slijedeći put kad ja predsjedavam napravit ćemo jednu iznimku i imat ćete pravo na 4 replike. Izvolite, odgovor na repliku. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, da nisam, nisam imao tu vrstu namjere spominjati ovoga samo sam nekakvu vrstu paralele vukao ako sam nešto krivo rekao, povlačim, ispričavam se. Iskreno vas baš osobno viđam uvijek u ovoj dvorani kada izađem, ali ne vidim, nebitno, nebitno. U svakom slučaju ovoga to mi je otprilike bila ideja zapravo da samo kažem da se između ostaloga i ovo kad imamo rasprave po saborskim odborima, mislim da je to isto vrlo, vrlo kvalitetno, pogotovo kada se i saborski odbori nadopune sa vanjskim članovima, govorim o vrlo stručnoj, vrlo argumentiranoj raspravi i onda ne samo budu prisutni kolege, mi iz Ministarstva financija nego i iz resornih ministarstava i mislim da je to također jedna razina na kojoj treba ovoga inzistirati, a onda naravno na plenarnoj sjednici da se to na neki način sažme i gleda kroz nekakav širi i opći oblik. I na kraju evo da ne bude sada da me demotivirate za buduće završne riječi, ako i je i nije replika možete mi reći sad kada završimo raspravu.

Sutra, znači zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, najprije raspravljamo o amandmanima, pa amandmani i onda zakona, ali sutra u petak nastavljamo u 9 i 30 s prijedlogom zakona o izmjenama, slušajte malo to je važan zakon, s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.